Poštovane kolege jer nažalost kolegica nema sad idemo nastavljamo sa radom sa pojedinačnim raspravama pa će, pardon sa klubovima nastavljamo, pa će u ime kluba HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. U ime kluba HDZ-a želim dodatno pojasniti što Nacionalni plan oporavka je i zašto će ga klub HDZ-a poduprijet. Žao mi je da vidim evo samo jednog pripadnika oporbe, ali mislim da je radi javnosti bitno da mi to dodatno pojasnimo i zaključimo što je. Nacionalni plan oporavka dolazi u trenutku kada smo planirali europski proračun i u tom trenutku dešava se bez presedana covid kriza i pored standardnog proračuna za eu fondove odlučilo se još napraviti jedan dodatan iskorak i osigurat sredstva za reforme i otpornost i razvoj gospodarstva.

Danas kroz ovaj Nacionalni plan oporavka govorimo o raspodjeli jedne četvrtine od toga 6,3 i još nam je ostalo tri četvrtine za raspravit, raspodijelit tako da me čudi da recimo sa SDP-ove strane dolazi kritika da je tu samo sažetak kada evo g. Grčić kojeg stvarno rijetko vidimo u Saboru, a i kada dođe u Sabor onda ne da odgovor zašto on nije poslao kada je SDP-ova vlada programirala europske fondove da nisu ništa poslali u Sabor, tako da s jedne strane kada su oni na vlasti ne žele u Sabor poslati ništa, a s druge strane kad su u oporbi žale se i da 80 stranca im nije dovoljno. Da odgovorim i na kritike gospođe Puljak da je Hrvatska ovoliko dobila jer nas sljeduje, jer smo najgore, najsiromašniji, nije točno. Evo tu sjedi g. Stipe Župan on će se dobro sjetit, a i g. Savić kada su došle prve projekcije za Hrvatske samo za eu fondove, Hrvatska je prešla u novi razred jer smo se sa eu fondovima razvili i prešli 60% prosjeka EU i radi toga smo trebali imati 1,8 milijardi eura manje, manje jel smo razvijeniji. Ali Vlada premijer Plenković u svim prilikama su istaknuli da je Hrvatska jedina koja je koristila samo jednu omotnicu i da bi mi morali dobiti barem onoliko koliko smo imali do sada. I upravo na osnovu tog argumenta smo dobili i Nacionalni plan oporavka koji smo prvi ili drugi u EU 12% BDP-a, bespovratnih sredstava i višegodišnji financijski okvir koji je veći nego prije, iako po onoj osnovnoj formuli nas je sljedovalo manje, što je uspjeh upravo vlade Andreja Plenkovića i tima koji je to pregovarao. Dalje treba svakako naglasiti da ova četvrtina sredstava koja je tu na raspolaganju se raspodjeljuje na određeni način, ostatak ide drugim mehanizmom i ova četvrtina mora se vezati na preporuke Europske komisije.

I ono što evo pohvaljujem i ministra Fuchsa da je uključio ovu reformu škola, to je bitno jer što se dešava? Iz standardnog proračuna ne možemo graditi škole, ne ide, ne može, protiv pravila. Iz Nacionalnog plana oporavka je i jutros je ministar Fuchs upravo izvijestio da smo i sportske dvorane klasificirali kao učionice i da će sve škole odnosno škole koje će se obnavljat i izgrađivat moći dobiti sportsku dvoranu. Isto tako zapošljavanje, treba cjelovito gledati oba fonda, ovdje je 1,5 milijardi kuna za zapošljavanje, ali u … višegodišnjem financijskom okviru imamo 4,5,6 milijardi kuna za zapošljavanje. Dakle, treba integralno gledati i jedan i drugi dokument, tako da mi je drago da je ministrica Tramišak izvijestila i o ovom drugom sektoru programiranju. A kao što sam rekao g. Grčić nije donio operativne programe u Sabor, mi budemo i to je premijer danas najavio. Ajmo sada reći da li tu nema dovoljno za gospodarstvo. To nije točno. Izravnih sredstava dolazi 30%, neizravno praktički sve. 54% ovog plana ide za gospodarstvo, izravnih potpora 6 milijardi dakle 30% 500 milijuna kuna za specijalizacije liječnika, za 500 novih liječnika u Hrvatskoj. I ono što smo sada pokazali ova Vlada je pokazala da ne samo da zna osigurat sredstva, već ima kreativu da ih kvalitetno i iskoristi. Pa koji su to projekti? Prva stvar 6 milijardi kuna direktnih potpora gospodarstvu, 47% čuli smo ministra Ćorića ide na zelenu Hrvatsku, na zelenu transformaciju više od 26% na digitalnu. Umjesto da … [[govornik se ne razumije]] kažemo super, da, želimo biorafineriju u Sisku, milijardu kuna, ta bi rafinerija, će povezati cijeli lanac proizvodnje poduzetnika i to je dobra stvar za Hrvatsku, to nismo čuli. Nismo ni čuli, isto tako, a to stvarno pohvale, evo Stipe i Zvone i svim ostalim da ste ispregovarali u preporukama Europske Komisije je jasno stajalo da trebamo dati nekoliko milijardi kuna na potpore za električne automobile. Umjesto kupovine stranih automobila mi smo uspjeli isposlovati da damo milijardu i pol kuna za razvoj domaće pameti, projektu Rimac. Evo vidim da je tu gospođa Petir, 650 milijuna kuna ide na hladnjače za povrće i voće. Time ćemo našim, pogotovo malim proizvođačima, omogućiti da prodaju to povrće i voće kad je cijena najveća, a ne kada imaju na tržištu. Široko propusni Internet za sva područja Hrvatske, nema razvoja bez široko propusnog interneta. Cijela Hrvatska i ona najzabitija područja, najruralnija iz koje i moja obitelj recimo dolazi iz Imotskog, imat će široko propusni Internet. Vaučeri za obrazovanje, 300 milijuna kuna potpore poduzetnicima da obrazuju svoje djelatnike, time ćemo osim direktnih potpora omogućiti im da budu produktivniji, to je isto ulaganje u gospodarstvo. Digitalna tranzicija Porezne uprave, svi govore, nema reformi, nema reformi, evo, fiskalizirati će se, ne samo gotovinski promet, već i bezgotovinski promet. 7 domova za starije osobe, za 700 naših starijih sugrađana omogućit ćemo domove. Reforma srednjoškolstva, renesansa izgradnje škola, vrtića. I zato me jako žalosti da s jedne strane se kaže nema za gospodarstvo, kada evo Portugal, Španjolska, Estonija su tu na razini direktnog ulaganja u gospodarstvo kao i Hrvatska, no Litva je na 10 do 20%, Njemačka nula, Češka uopće nema tu metodologiju, a onda još dođu kritike da ono što se ulaže da je to neki paragospodarstvo, da to nije gospodarstvo, pa ako je izgradnja hladnjača za naše OPG-ovce, ako je izgradnja domova za starije, da osiguramo im te usluge, ako je izgradnja škola, vrtića, bolnica, 2,5 milijarde kuna za zdravstvo. 500 novih specijalizanata, doktora znanosti, a posebice sam ponosan na 2,5 milijarde kuna za istraživanje i razvoj, da ćemo razvijati centre za transfer tehnologija, jasno piše u sažetku, 4 projekta, i razvoj karijera mladih znanstvenika. Kao bivši predsjednik Udruge mladih znanstvenika, stvarno moram reći da je to više nego za očekivati od onoga što sam, kad sam sudjelovao u različitim reformama znanosti. Tako da zaključimo, imamo 2,5 puta više sredstava nego što smo imali do sada. To je znanje ove Vlade, pokazala je Vlada da zna i na dobre projekte potrošiti, sredstva ima za sve, ovo je tek četvrtina i vidjet ćemo se svakako na raspravi o višegodišnjem financijskom okviru gdje ćemo raspravljati i ostale tri četvrtine. Izvolite.

Ovdje čujemo puno brojki, međutim te brojke ovise o tome, o našoj spremnosti o našem kapacitetu da li smo spremni ono što napišemo i realizirati, to nije baš tako jednostavno. Ni kreditna ni povratna sredstva bez realizacije onoga što planiramo napraviti neće nam biti dostupna. Ja imam dojam da se o ovome na neki način, da sve ove planove, strategije, nacrte rade ljudi ili koji djece nemaju ili im nije stalo do djece ili su ih već otpremili u inozemstvo. Pitam vas misli li ovdje na ovoj i u ovoj zemlji biti za 10 godina? Znaju li kreatori ovih dokumenata nešto što još mi ne znamo? Da se pakiramo? Što da na temelju ovih dokumenata kažemo svojoj djeci, unucima, prijateljima, da ih lažemo i kažemo bit će bolje ili da im kažemo iskreno, svako jučer bolje? Ne zbog ovih novaca, nego zato što mi starimo, zato što imamo problema, zato što imamo gospodarstvo u propadanju, zato što smo deindustrijalizirani, zato što smo država bez nade. Što da im kažemo? Pitam vas da li netko nakon ovoga će znati odgovor na pitanje kuda ideš svijete moj. Toliko za uvod. Ono što se konkretno tiče ovog nacrta i moje ocjene, ovaj nacrt je popis lijepih želja, kao i ambicija da se iskoristiti što je moguće više novaca iz Europske unije, što smatram i držim opravdanim. Neovisno o izvoru sredstava, dobro gospodarenje bi podrazumijevalo korisno i razumno korištenje svakog eura, odnosno još neko vrijeme svake kune. Osim toga, Nacrt plana otvara i puno, puno pitanja svojim namjerno prestručnim i nerazumljivim formulacijama mogućih aktivnosti kao i nekim aktivnostima koje su već viđene u našem društvu i na našem prostoru. Više bih volio da umjesto stupca glavni izazovi piše širi opis problema koji želimo riješiti na razumljiv, no razumljivo mi je da politički rječnik u predizborno vrijeme ne dozvoljava riječ problem. Osvrnut ću se na tri poglavlja koja su u fokusu mojeg političkog djelovanja i reći ću jednu rijetku pohvalu ili koju rijetku pohvalu te spomenuti aktivnosti koje su navedene, a nelogične su mi u formulaciji i putu kako doći do cilja i što se i kako želi to postići. Prvo poglavlje na koje ću se kratko osvrnuti je obrazovanje, znanost i istraživanje. Kako uopće ovo odrediti ako nemamo precizno definiran plan gospodarskog razvoja RH i povećanje razine obrazovanja društva u cjelini. Za cjeloživotno učenje i prilagodbu svih generacija moramo biti svi bez izuzetka, to je pitanje života i kvalitete života, moramo biti svi želimo li napredak našeg društva. Problem je definirati to kada su nepoznanica sadašnje stanje i projekcije budućih potreba na tržištu rada ili da budem precizniji da to ne bude uvredljivo za radnike, u svijetu rada. Naravno da su znanost i istraživanje ključni za napredak zajednice, no mi smo mala zemlja sa skromnim resursima i moramo strogo definirati područja ulaganja. Nećemo se ponašati kao Amerika ili neke jake ekonomije u svijetu. Zatim drugo poglavlje za koje sam zainteresiran je tržište rada ili svijet rada i socijalna zaštita. Ono što sam našao dobro u ovom nacrtu je namjera oživotvorenja projekta vaučera za obrazovanje, do obrazovanje specijalizaciju, stjecanja formalnih i neformalnih znanja i vještina koje bi se steklo tijekom radnog vijeka i koje bi steklo 30.000 zaposlenih po uzoru na francuska iskustva. I ja bi ovo pohvalio ako to bude tako, ali ako to bude ovako kao što je prije mene rekao gospodin Pavić da će to biti potpora poslodavcima onda imam puno, puno skepse prema tome. Pa dajte se ljudi otvorimo se prema građanima, prema mladim radnicima, prema zaposlenima i dajmo im šansu kao što Francuzi to rade i daju im 500 EUR-a svake godine koji se mogu kumulirati da se, da se obrazuju da se doškoluju formalnim i neformalnim znanjima i vještinama. Dakle, napravimo puni iskorak nemojmo to posredno preko nekoga ovaj davati našim mladim građanima. Pitanja koja se otvaraju u ovom poglavlju su smanjenje siromaštva i socijalne isključivosti. Mi smo imali strategiju 2017. do 2020. borbe protiv siromaštva, realizacija, akcijski planovi, nula. Pitanje cenzusa, pitanje razine zaštite koje želimo postaviti, pitanje ispravnih kriterija prema kome ćemo djelovati od građana, da li ćemo široko pa ćemo obuhvatiti i onoga tko je stvarno siromašan i onoga tko ima 5 apartmana i iznajmljuje 2 stana u Zagrebu ili ćemo biti pravično društvo o tome ne mogu ništa naći u ovim materijalima. Razvoj dostupnosti socijalnih usluga. Dođeš onaj koji daje usluge sa nekim osobnim automobilom i riješi to, međutim kako to činiti u gradu, u gradovima, u zgradama bez liftova. Jako teško. Kvaliteta usluge je problematična jer svi oni koji interveniraju, koji dođu i čine uslugu našim građanima su u problemu penjati se na 5 kat bez lifta, a mi taj projekat imamo latentno kao mogućnost operacionalizacije i povlačenja sredstava iz EU. Daljnje unapređenje mirovinskog sustava, povećanjem pazite adekvatnosti mirovina iz prvog i drugog stupa kroz redefiniranje obiteljskih mirovina i povećanjem mirovina iz drugog mirovinskog stupa. Što to znači i kada će se to dogoditi? Za veću zapošljivost je rok 2024. godina. Za obiteljske mirovine se zna sve, može biti rok 2022. 1. siječnja, međutim nije napisan rok u ovom dokumentu. Dakle, što je sa prekarnim radom, malo doprinosa, do kada će nam ljudi raditi preko studentskog servisa i odlaziti i raditi pritisak da ćemo dulje ostajati u svijetu rada, da će se morati, ti mladi ljudi da će morati raditi do svoje 70-te godine, kad ćemo to rješavati, o tome nema konkretno ništa. Puno imamo korisnika mirovina koje nisu pokrivene doprinosima na štetu onih koji jesu pokriveni doprinosima, konkretno trpe i najobezvređenije su obiteljske mirovine tamo gdje su dvoje radili i po 70, 80 godina uplaćivali u mirovinski fond. Smanjiti će se pazite siromaštvo među zaposlenima kroz redefiniranje pojma, valjda iznosa minimalne plaće i osiguranje pravedne plaće. To što je pravedna plaća u Hrvatskoj ja sve ove godine nisam uspio saznati. Zatim naravno adekvatnost mirovine iz drugog stupa povećanjem prinosa ulaganja obveznih mirovinskih fondova. Povećanjem prinosa valjda iz ulaganja obveznih mirovinskih fondova kao da se to može poželjeti, kao da se to može planirati. Netko treba ulagati i zaraditi to je tržište kapitala, nije to želja i naša volja. Kod zdravstva imamo pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite, pitanje plaćanja participacije jer dostupnost je vezana uz plaćanje participacije odnosno cenzuse za oslobađanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguranje financijske održivosti zdravstvenog sustava. Mišljenja sam ok, mišljenja sam da zdravstvenu zaštitu smo sveli pod sintagmu „nema zdravih ljudi nego samo loše pregledanih“, pogrešno, [[Upadica Reiner: Hvala.]] svi ljudi su bića sa greškom ograničenog vremena trajanja.

Ta sredstva su nam izuzetno važna kako bi nakon gospodarske krize koja je uzorkovana pandemijom COVID-19, oporavili i postali snažniji ali i kako bi doprinijeli i obnovi kuća i objekata stradalih u razornim potresima koji su prošle godine pogodili Hrvatsku. Da bi se sredstva za oporavak i otpornost koristila, osim zadovoljavanja tri kriterija koja se odnose na zelenu i digitalnu tranziciju i na zaštitu okoliša, nužna je provedba reformi koje su preduvjet za realizaciju investicija. Novac neće padati kao mana s neba već je pred nama odgovaran posao koji iziskuje potpunu predanost i opredjeljenje za postizanje većeg konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te podizanje kvalitete života naših građana. Smatram važnim činjenicu da je Hrvatska u pregovorima za Europskom komisijom pozicionirala se na način da se u ovaj plan uvrste komponente u kojima se hrvatske tvrtke mogu angažirati, bez obzira je li riječ o proizvodnji autonomnih vozila u Sv. Nedelji ili je pak riječ o proizvodnji bio goriva u Sisku. Ono što je važno jest da država svojim reformama želi stvarati okruženje koje je pogodno za jačanje privatnog sektora. Svjesna sam da su pregovori sa Europskom komisijom još uvijek u tijeku i zbog toga danas raspravljamo o sažetku a ne o cjelovitom dokumentu, no ovu raspravu vidim i kao priliku za iznošenje prijedloga i osvrta sa ciljem dobivanja što kvalitetnijeg dokumenta u konačnici. U planu je izraženo opredjeljenje za razvoj poljoprivrede i stvaranje prehrambene sigurnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora koja se danas bori sa mnogobrojnim izazovima. Glavni resurs u poljoprivredi je zemljište, svima su nam poznate brojne izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu i pokušaj provedbe komasacije koji su trebali dovesti do okrupnjavanja zemljišta smanjenja troškova proizvodnje i učinkovitog upravljanja zemljištem. Da bi u tom poslu uspjeli, važno je uspostaviti međuresornu suradnju i koristiti pozitivne primjere u našem okruženju te zemljištem upravljati na jedan racionalan i pravedan način. U dokumentu se ističe važnost poticanja udruživanja i suradnje kroz proizvođačke organizacije a da bi to postigli, zahtjeve za uspostavu proizvođačkih organizacija, trebamo pojednostaviti ali isto tako, trebamo razmišljati i o potporama drugim oblicima udruživanja, kao što su primjerice zadruge koje su izuzetno razvijene u Dalmaciji ili pak strojni prstenovi, što bi uvelike omogućilo nabavu nove i kvalitetne mehanizacije koja nam je očigledno potrebna, obzirom da je prosječna starost traktora u Hrvatskoj 31,4 godine. Dobro je da ovaj dokument prati i Strategiju razvoja poljoprivrede u kojoj je predviđeno 20 distributivnih centara za voće i povrće, kroz ovaj plan financirat ćemo njih 7. Ujedno, ovdje se stavlja naglasak na standarde kvalitete, mi smo registrirali dobrovoljni standard kvalitete, dokazana kvaliteta i to prvo u sektoru voća, što će omogućiti potrošačima informaciju da kupuju voće domaćeg podrijetla i da znaju da je iz kontrolirane proizvodnje. Za uspostavu sustava pametne poljoprivrede, imajući u vidu prosječnu starosnu dob poljoprivrednika, od velike je pomoći naravno pojednostavljenje administrativnih zahtjeva prema njima a s druge strane, treba ojačati savjetodavnu službu zbog toga što danas jedan savjetnik dolazi na 585 poljoprivrednih gospodarstava, što je nedostatno. Zbog utjecaja pak na očuvanje ruralnog područja i komponente koja stvara radna mjesta na ovim područjima, smatram da je planom važno prepoznati i planirati aktivnosti koje su vezane uz održivo korištenje šumske i poljoprivredne biomase.

uvaženi potpredsjedniče.

Svi izazovi su jasno prepoznati kao i ciljevi koji su dobro postavljeni, ovdje je osigurano oko nekih milijardu kuna za segment poljoprivrede, a kroz Višegodišnji financijski okvir osigurano je dodatnih 4,5 milijarde eura, što bi trebalo biti dostatno kad uklopimo i jedan i drugi segment za one reforme koje su nužne, a odnose se i na poljoprivredno zemljište, odnose se na komasaciju, odnose se na izgradnju infrastrukture i distributivnih centara, na propisivanje i usklađivanje standarda kvalitete, uspostavu banke hrane, uspostavu onog modela pametne poljoprivrede koja nam je izuzetno važna. Poštovana zastupnice. S pravom ste istakli važnost komasacije, znači okrupnjavanje zemljišta, ali da bi proveli komasaciju, važni su nam uredi za katastar. Ali s obzirom na ovaj potres na Baniji, ispostava u Petrinji radi u kontejneru. Ako budemo, a vidi se da je država zapravo nesposobna da obnovi zgrade i uključujući i urede za katastar. Kako će ti geodeti raditi komasaciju ako rade u kontejneru koji nema ni klima uređaj? Kad počne vrućine, oni će tamo crkvati od vrućine. Pa vjerujem da i vi i ja i svi koji danas smo ovdje i cijela Hrvatska bi voljeli da se potresi nisu dogodili, oni su nažalost, naša surova stvarnost i snalazimo se kako možemo i pokušavamo uspostaviti na terenu što je brže moguće da sustav funkcionira, tako da u ovom trenutku nema drugog izbora. No, ovim programom, osim u poglavlju poljoprivrede i u poglavlju koje se odnosi na reformu i pravosuđe javne uprave, osigurana su financijska sredstva upravo za sustav katastra i zemljišnih knjiga, odnosno unaprjeđenje tog sustava. To je bilo danas i tema rasprave na Odboru za poljoprivredu gdje smo pozvali resore da međusobno surađuju kako bi ustvari, kroz tu suradnju došli do adekvatnih rješenja.

Pa uvažena kolegice Petir, svjesni smo da je pred nama ovo ambiciozan plan reformi, ali i jednako tako investicija, ali osvrnut ću se na ono o čemu ste i vi u vašoj raspravi najviše raspravljali, a to je poljoprivreda. Pandemija je podigla svijest o važnosti poljoprivredne i prehrambene industrije, a za gospodarstvo, a i za sigurnost naše zemlje. U trenutku izbijanja pandemije i zatvaranju granica, glavnom komparativnom prednošću pokazalo se prepoznavanje naše domaće poljoprivredne proizvodnje, odnosno naših domaćih OPG-ova. Svjesni da je naš poljoprivredni sektor suočen s nekoliko ograničenja, a ja sam sigurna da će ovo biti prilika za oporavak našeg sela, poljoprivredne i poljoprivrednih proizvođača, stoga i ovaj, ova sredstva koja imamo na raspolaganju, zasigurno će biti prilika da ojačamo poljoprivredu. Slažem se s vama. Sredstva koja su namijenjena poljoprivredi za sljedeće 10-godišnje razdoblje jesu značajna i moramo ih na pametan način iskoristiti. Zbog toga ustvari i potičemo uključivanje svih zainteresiranih strana u programiranje kako bi ovaj put pametno programirali projekte jer znamo da kad sad isprogramiramo, to što smo odredili, morat ćemo provoditi sljedećih 7, odnosno 10 godina i tu se ne smije dogoditi propust. Iz tog razloga vjerujem da i oni projekti koji su zamišljeni u okviru ovog Nacionalnog plana otpornosti i oporavka i oni projekti koji će biti financirani kroz novi Program ruralnog razvoja odnosno kroz novi Strateški plan, što nas obavezuje EU komisija će biti pomno odabrani kako bi osnažili hrvatsku poljoprivrednu, kako bi na najbolji mogući način hrvatski poljoprivredni proizvod učinili konkurentnim.

Poštovani g. ministre, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Na raspolaganju nam je 6,3 milijarde kuna bespovratno, ali i zajmova u visini 3,6 milijardi kuna, eura, oprostite. Eura. Ukupna vrijednost ulaganja iz ovog Plana odgovara dakle otprilike onom bespovratnom dijelu, ukupna vrijednost je otprilike 49 milijardi kuna. Zašto tako neambiciozno? Zašto dakle ne posežemo i za ovim osiguranom iznosom zajmova? Posebno je to neambiciozno kad imamo na umu da je neka ranija varijanta, neka ranija verzija ovog dokumenta operirala s čak 115 milijardi kuna. Teško je zapravo ovaj Plan analizirati, još teže podržati samo na temelju uvida u sažetak jer nemamo konkretne mjere, nemamo aktivnosti, nemamo rokove, nemamo indikatore, nemamo partikularne iznose i zato dakle čak i ono što vidimo kao dobro i pozitivno i potrebno možemo podržati samo uvjetno i samo načelno. Kad govorimo o obrazovnom dijelu, ključna moja zamjerka je to što ovaj Plan niti prepoznaje, a onda pogotovo niti ne rješava temeljni problem našeg obrazovnog sustava, a to su ljudi. Kvalificirani, stručni, motivirani učitelji na svim razinama. Obuhvat naših 4-godišnjaka predškolskim odgojem i obrazovanjem je trenutno 81%, a mi taj postotak kanimo dići na 96. Već danas smo svjesni da imamo nedostatak odgajatelja, pogotovo onih visokokvalificiranih, ali taj problem u ovom dokumentu uopće nije niti adresiran. Čitalačka, prirodoslovna i matematička pismenost naših 15-godišnjaka je duboko zabrinjavajuća. Četvrtina naših đaka je prirodoslovno nepismena, čak trećina matematički.

Naš je cilj te udjele sa 25 odnosno 32% spustiti na 15% Pa kako? Izgradnja i opremanja škola su naravno potrebni, bez dileme, potrebno je prijeći na jednosmjensku nastavu i produljiti boravak učenika u školi, ali to problem neće riješiti jer već sada, svi znamo, deficit kvalificiranih nastavnika u školama je golem. Mi već danas ne možemo dobiti kvalificirane npr. profesore matematike i fizike u osnovne škole, čak i u regionalnim centrima, čak i u Zagrebu. I kako onda da tu nastavu supstancijalno unaprijedimo kako ovaj plan ambiciozno zamišlja kad ovaj plan ne planira osnažiti profesiju, kad nema niti ideju o potrebi takvog osnaživanja, a to se samo od sebe neće dogoditi. A onda s kim ćemo dakle u tu zelenu i digitalnu transformaciju koje je plan naravno prepun kao i naša nacionalna strategija? To nas na koncu dovodi i do obrazovnih problema na sveučilišnoj razini, osobito u STEM području. To nas naravno dovodi i do interesa ili kontinuiranog pada interesa naših učenika za upisivanje fakulteta u STEM području. To nas dovodi i do kvalitete tog obrazovanja, osobito na nastavničkim studijima. Ovaj plan sadrži mnogo dobrih želja i ambicioznih ciljeva i u obrazovanju i u znanosti i u istraživanju, ali čak i najbolje želje je nemoguće ostvariti bez ljudi, a upravo oni nedostaju u ovom dokumentu, nedostaje ideja odnosno svijest o potrebi pogotovo nedostaje plan o tome kako da u narednom desetljeću kadrovski osnažimo ovaj sektor, kako da odgojimo novu generaciju kvalificiranih, motiviranih i ja bih dodao još optimističnih odgajatelja, učitelja i nastavnika.

Isto tako pitam kako možemo ako u ovom dokumentu pišemo da je jedan od ciljeva osiguranje financijske održivosti zdravstvenog sustava, a da ne kažemo na što ciljamo. Da li je tu povećanje doprinosa, da li je tu povećanje učešća pacijenta, dakle puno ima ovdje pitanja bez odgovora i nameće mi se da je to taj nedostatak pitanja bez odgovora ukazuju na nedostatak hrabrosti za veće iskorake, a vi ste točno rekli odakle problem počinje. Naravno kad god želimo malo pomnije zaviriti u ovaj dokument onda se sudarimo s tom činjenicom da su tu samo zapravo natuknice, to je samo sažetak, to je samo apstrakt i ne možemo vidjeti stvarno dubinu i ozbiljnost ovih najavljenih reformi odnosno investicija. S druge strane pridodat ću ono što govorite još naravno i deklarirane ambicije u mirovinskom sustavu, o čemu sam danas već imao prilike reći. Prije svega je sasvim nejasno kako to uopće postići, a još je manje jasno kako to postići u okvirima ovog plana i po pravilima ove igre.

Hvala. Izvolite.

Uvaženi zastupniče, poštovani profesore, kolega. Samo da vam odgovorim vrlo kratko na par primjedbi koje su vrlo dobro konstatirane. Je, činjenica jest da imamo problema sa kadrovima u školama, kronično nedostaje profesora iz matematike, fizičari su nešto bolji, ali nije ništa manji problem niti sa nekim drugim strukama nastavničkim kada se maknemo iz većih centara. Tu je pitanje biologije, kemije itd. U ovom dokumentu nisu mogle i nije to niti svrha, niti cilj ovog dokumenta da unutra budu sadržane i neke druge odredbe koje će se financirati iz nekih drugih izvora financiranja što sam bio u onom mom prvom nekakvom izlaganju napomenuo. Dakle, ovdje je fokusiranje stvaranje preduvjeta kapaciteta prelazak na jednosmjensku nastavu i sl., međutim rješavanje problema, to je g. zastupnik Hrelja spominjao oko novih mladih ljudi gdje će djeca i što će učiti, postoji naravno iz fondova ESF-a zamišljeno je financiranje i poglavito usmjereno financiranje na ona područja koja nam nedostaju, a to je poglavito STEM područje, dakle matematika, fizika, kemija, ovaj dio zanimanja i u obrazovnom sustavu kojeg ćemo trebati u svim ovim školama koje kada i pređu i kad stvorimo preduvjete što ste vi dobro konstatirali u smislu jednog od važnih faktora za bolje, bolje obrazovanje djece. Ono što možemo raditi, možemo, ne možemo uzeti batinu i nekoga natjerati da ide studirat nešto ili učiti nešto što ne želi jel ima afinitet prema nečem drugom, ali možemo bar da tako kažem figurativno upotrijebiti mrkvu i određenim pogodnostima stimulirati i usmjeravati na onaj dio zanimanja i obrazovanja koji nam ukupno u društvu nedostaje. Evo samo toliko. Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani ministre, dakle jedna od stvari, brojke koje smo imali prilike pročitati i u ovoj Informaciji o sažetku je 100.000 radnih mjesta koje uspoređujemo sa brojem nezaposlenih, ali tu onda imamo jedno čini mi se ključno pitanje odnosno ključna tema su prekvalifikacije, dakle obrazovanje ljudi za neka nova zanimanja. Vi možete jer stvari se ne mijenjaju onako kako mi hoćemo nego se između ostalog mijenjaju zbog niz različitih okolnosti. Dakle, ja uvijek govorim o stvarima o kojim mislim da nešto znam. Mi ćemo u jednom trenutku ako zaista započne obnova, ja duboko nadam se da hoće, imati potrebe za specifičnom radnom snagom, to su radnom snagom u graditeljstvu za koji mi imamo dobru tradiciju. Ako imate određeni broj nezaposlenih, a imate ovdje potrebu, trebate napraviti određene prekvalifikacije. Ja nisam nigdje našla u programu odnosno u Planu oporavka i otpornosti nešto što se odnosi na tu temu. Ponovo vam ponavljam, ne možemo radit nekakvu analizu što bi nam trebalo eventualno kad bi nam trebalo, o tome možemo promišljati, ali moramo napraviti sve kako bismo osigurali vrhunsko i kvalitetno obrazovanje. Maloprije sam rekao, nekoga ne možete natjerat, ali možete ga eventualno stimulirat, to je ono što mogu vam odgovorit u ovom trenutku vezano za ovaj Poštovani g. ministre, ja znam da su određeni strukture obrazovanja zadane po europskim kriterijima, al ja se pitam dal mi znamo koliko nama treba poštivanja tih struktura ili slijepo slijedimo te, te parametre? To je jedna stvar jer mi smo ipak jedna mala zemlja koja ima svoje specifičnosti da se razumijemo i po gospodarstvu i po školskom sustavu i po svemu. I drugo, u velikoj sam nedoumici, iz ovih materijala sam shvatio da će se instalirati sustav vaučera za do obrazovanje, za osposobljavanje, za doškolovanje radnika po uzoru na francuski. Kolega Pavić je ovdje sa govornice u ime Kluba HDZ-a reko da će ti vaučeri ić poslodavcima. To nije francuski sustav. Ja nisam za kopiranje ničijeg sustava, al ako je jedan sustav dobar i ako građani mogu birat uvijek ću njemu dat prednost. To sistem vaučera je jedna od varijanti na koju se želi jednako tako stimulirati cjeloživotno obrazovanje. Sam mehanizam možemo još raspraviti i razgovarati o njemu. Kad govorimo o zanimanjima što nam treba, kolko nam treba, čut ćete jednako tako i ajmo reć na neki način izlaganja cijelog niza ljudi i komentara da nam treba ne znam puno više liječnika nego što ih imamo. Naravno da mi u sustavu obrazovanja možemo ovaj povećati upisne kvote na fakultetima, pitanje je dal ćemo imati tolko zainteresiranih ili nećemo, a s druge strane europski prostori i mogućnost kretanja među zemljama članicama naravno da rezultira i time da vam imate odljevi radne snage prema onim dijelovima gdje je mogućnost ostvarivanja boljih životnih uvjeta odnosno plaća veća. Čuo sam šta ste rekli, razumijem šta ste rekli, al molim vas da čujete i vi mene. Dakle, mi podržavamo, uglavnom podržavamo gotovo sve de facto što piše u poglavlju u komponenti obrazovanja, znanosti i istraživanja. Ono što je međutim poanta mog izlaganja je da zapravo tome nedostaje nužan uvjet, a nužan uvjet su ljudi. Upravo ono što ste rekli mi možda možemo i proširiti i kvote, upisne kvote na, na, na odabrane studije, ali koja korist od proširivanja upisnih kvota ako nemamo kvalificirane maturante koji će se na te fakultete upisati? Mi nužno moramo reafirmirati nastavničku profesiju u cjelinu i moramo načiniti Nacionalni program privlačenja mladih ljudi na studije, na deficitarne studije, a osobito u nastavničke studije u takvim dakle deficitarnim disciplinama. Da apsolutno o tom se razmišlja, mi jesmo na tragu toga i imamo taj pristup i princip i stimulacije, imate jedno cijelo poglavlje koje se unutra odnosi na karijere mladih, mladih znanstvenika i istraživača, ali posebno isto tako je naglašeno da će se dodatnim mjerama stimulirati upravo upisivanje u one segmente studijskih programa koje možda u ovom trenutku nekom od mladih ljudi se ne čine atraktivnima, a itekako su potrebni. Mi imamo, to znate, vrlo veliki interes studiranja društvenih i humanističkih područja, a relativno bitno manji interes u ovim tehničkim i prirodnim znanostima. Hvala lijepo. Ministre, jednake mogućnosti poglavito u obrazovanju su vrlo bitne na cijelom području RH.

Mene zanima da li će se tako i dalje odnositi da jedna ruka u Saboru odlučuje o tome hoćete li loše ugovore Župana … [[govornik se ne razumije]] iz prošlosti, plaćati kroz njegovoga državnoga tajnika kojega ste imenovali baš za taj sektor u svome ministarstvu. Ovim programom u prvom redu iskazan je interes za poboljšanje infrastrukture i odvijanje nastave po, u svim županijama definirat će u svakom slučaju lokalna uprava i samouprava i nakon provjere u sukladnosti i usklađenosti sa obrazovnim standardima, sredstava će biti odobravanja lokalnoj upravi, odnosno onima koji trebaju raspisivati natječaje i izgraditi kapacitete koji su potrebni.

Zahvaljujem vam se. Dakle mogla bi ponoviti neke kritike koje smo već izrekli, ali neću govoriti o tome zato što zapravo želim reći kako Klub zeleno-lijevog bloka vidi da je ovaj dokument trebao biti koncipiran i šta se u njemu trebalo nalaziti, a ne nalazi se. Dakle, naš je stav da je dokument nedovoljno ambiciozan, ali ono što je ključno je da mu nedostaje koncentracije na pojedine sektore. Danas sam to pitala premijera da mi nabroji tri sektora za koje je ključno da se u njih sad investira, jer idu u zelenu tranziciju i u riziku su zbog zelene tranzicije. I da mi nabroji tri koje su izrazito potentna da nam proizvode proizvode i daju usluge za ono što će nam biti potrebno. Nije mi znao odgovoriti, rekao je da će mi odgovoriti gospodin Tomislav Ćorić, ali neka se gospodin Ćorić ne boji, neću ga pitati. Ali ću reći ovo, dakle dokument je trebao biti koncipiran na način da s jedne strane imamo zahtjeve javnih politika Europske unije i Hrvatske, ti zahtjevi su sprječavanje, mitigacija klimatskih promjena, zelena tranzicija, pravedna tranzicija i jačanje otpornosti strateških javnih sektora, zdravstva, obrazovanja i javne infrastrukture i za svaku od tih područja, odnosno za svaki od tih zahtjeva mi moramo gledati koja su naša ključna područja. Prvo područje za mitigaciju i sprječavanje klimatskih promjena je sigurno energetika. Prelazak na nisko ugljičnu ekonomiju, za koju nam treba energetska tranzicija koja podrazumijeva i tranziciju u prometu. Ali šta je naš specifični izazov i rizik? Šta je specifični izazov i rizik Hrvatske? To što nemamo vlastitu tehnologiju za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Mi ju moramo uvoziti. Šta je Nacionalni program oporavka i otpornosti trebao reći? Da ćemo dizajnirati specifične investicije i u sektor istraživanja i razvoja i proizvodnje onih komponenti i dijelova koji nam jesu potrebni za obnovljive izvore energije. Šta smo trebali napisati da ćemo napraviti klaster znanstveno-istraživačkih institucija, metalurškog sektora i privatnog sektora naprednih tehnologija pa je tu trebao ući Rimac, koji će zajedno odgovoriti na te izazove i početi producirati hrvatsku tehnologiju koja nam je potrebna za taj izazov koji se tiče energetske tranzicije. Drugi. Energetska i protupotresna učinkovitost u zgradarstvu. To nam je jedan od zahtjeva na koji moramo odgovoriti. Ali šta je naš izazov opet u gospodarstvu? To da smo, imamo rascjepkanost i niske kapacitete za proizvodnju onih materijala koji su nam potrebni za bi obnovili naše zgrade, bilo energetski, bilo protupotresno. I koji je trebao biti odgovor u Nacionalom programu oporavka i otpornosti? Ciljane investicije, istraživanje, razvoj i proizvodnja proizvoda koji su u području novih materijala, razvojem, isto tako istraživačko-gospodarskog klastera za razvoj novih materijala. Imamo sjajne fakultete za to, imamo opremu sjajnu na fakultetima za to, imamo i neke firme, ali su još uvijek male, i to je trebao biti sektor koji je trebao jasno biti napisan u Nacionalnom programu oporavka i otpornosti kao sektor u koji ćemo specifično investirati. Zašto? Zato jer onda kada ćemo krenuti u obnovu, kada ćemo kupovati te materijale, imat ćemo od koga kupovati, nećemo morati uvoziti. Poljoprivreda i eko poljoprivreda. Eko poljoprivreda se ne spominje u Sažetku je nema. Nema je. A šta nam je izazov? Izazov nam je kako da smanjimo uvoz eko hrane koju uvelike uvozimo i povećamo domaću proizvodnju. U Nacionalnom programu oporavka i otpornosti su trebale biti konkretne mjere koje će biti usmjerene točno u to i usmjerene na aktivaciju 400 tisuća hektara državnog zemljišta upravo za te potrebe. Specifičnost ta ne piše. Prvi u tranziciju vam ide sektor proizvodnje jednokratne plastike, ide već sad jer će se zabraniti jednokratna plastika. Gdje smo mi napisali šta ćemo investirati i kako u taj sektor da ga transformiramo na nove proizvode i novu tehnologiju, nigdje. Drugi, sektor umjetnih goriva. Da li smo napisali, dal smo ga spomenuli, da li smo rekli kako će i na šta ćemo ga transformirati? Treće, dakle, imamo svu industriju baziranu na fosilnim gorivima, da li za nju imamo unutra plan kako ćemo je transformirati i kako ćemo investicije iz ovog, iz ovog fonda usmjeriti upravo na to, nemamo.

Upravo zato što ukupna produktivnost rada bila 0,8% jer se temeljila na uvozu i bila su samo tri sektora. Bila vam je trgovina, rasli su trgovački lanci, bila vam je građevina, samo smo gradili infrastruktura i bila je investicija u bankarstvu. I sada kada dobijamo ovaj dio novca umjesto da se preusmjerimo da stvorimo domaću komponentu jel ovo što je zapravo i više puta i određeni ministri su potvrđivali, mi sve što koristimo iz EU plaćamo uvoz.

Ono što ja smatram da je trebao biti Nacionalni plan oporavka i otpornosti je investiranje u one naše izazove gospodarske i tehnološke koje imamo u vezi ispunjavanja tih zahtjeva upravo na ovaj način jer mi ćemo to solare, mi ćemo te vjetrenjače, mi ćemo tu drugu tehnologiju kupovat sljedećih 20 godina. Ono što je pitanje da li ćemo sada stvoriti bazu u gospodarstvu da kupujemo vlastito, a ne samo da ga kupujemo mi nego da i izvozimo jer ovi zahtjevi nisu samo zahtjevi nas nego su zahtjevi cijele EU, ali i drugih zemalja šire. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana ministrica Marija Vučković. Izvolite.

poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Vezano za potkomponentu 5 iz komponente 1 kojom je namjera poduprijeti ubrzani oporavak, rast, razvoj, zelenu i digitalnu tranziciju hrvatskog gospodarstva, a to je održivo korištenje odnosno unapređenje korištenja prirodnih resursa i stvaranje jakog, snažnog, učinkovitog i konkurentnog hrvatskog lanca hrane potkomponenta koja je vrijedna 988 milijuna kuna, a opravdano se veziva za poljoprivredu želim objasniti nekoliko važnih elemenata koji su utjecali na prijedlog ovih naših reformskih aktivnosti u okviru Nacionalnog programa nacrta nacionalnog programa za otpornost i oporavak. Najprije svaki nacionalni program za otpornost i oporavak osim što je određen nacionalnim vladinim programima, nacionalnoj razvojnoj strategiji u našem slučaju, u našem slučaju i akcijskim planom za ulazak u Eurozonu u ovom slučaju je najviše određen smjernicama Vijeća EU, smjernicama Vijeća, preporukama za provođenje brzih i efikasnih

Dakle potpuno odvojena alokacija koja je iznosila 100 milijuna eura do posljednje sjednica čelnika, čelnika europskih država kada je ta alokacija od 100 milijuna eura umješnošću, pregovaračkim vještinama i umješnošću hrvatske Vlade i predsjednika Vlade podignuta na 100, blizu 200 milijuna eura. E ovih 988 milijuna kuna također su rezultat dobrog prijedloga i dokazivanja da i poljoprivreda može u ovom dijelu utjecati na reformski karakter. Zato smo zatražili potporu za unapređenje proizvodno logističkih kapaciteta, distribucijskih kapaciteta uz provođenje sljedivosti, za dodatne aktivnosti digitalizacije provođenja pametne poljoprivrede, za komasaciju, za smanjivanja otpada od hrane, a time i podmirivanje većih potreba onih koji su siromašni i potrebiti hrane. To nije pokriveno zajedničkom poljoprivrednom politikom, to nije sa pokriveno našim programom ruralnog razvoja i izravnim plaćanjima, a ekološka poljoprivreda jest. Također u vezi sa komponentom koja se odnosi na razvoj sveukupnog sustava obrazovanja od ranog predškolskog preko srednjoškolskog i visokoškolskog do inovacija i istraživanja želim naglasiti da su očekivani rezultati ovih reformskih aktivnosti vrlo konkretni, da su prikazani u brojkama. Dakle, na temelju ovog Nacionalnog programa za otpornost i oporavak ako se usvoji u ovom obliku očekuje se 500 dodatnih stipendija za STEM studente, za jačanje vještina, onih koji studiraju prirodne, tehničke, medicinske i druge znanosti slične, 200 podržanih projekata mladih istraživača, povećani razvoj novih tehnologija proizvoda procesa zbog primijenjenih istraživačkih aktivnosti u znanstvenim organizacijama, 4 konkretna ugovarana projekta znanstveno-inovacijske infrastrukture za jačanje suradnje znanosti i industrije, prijenos tehnologije, povećanja broja diplomanata tercijarnog obrazovanja iz prirodnih i tehničkih znanosti, s trenutnih 18,6 na 21,5 na svakih tisuću stanovnika, prosjek u EU je viši od našeg trenutno 20,4. Dakle, shvaćajući želju da istraživanja budu što više primjerena i usvojena i navode zastupnika želim potvrditi da je u ovom nacrtu Nacionalnog programa za otpornost i oporavak u okviru komponente koja se odnosi na razvoj i obrazovanje te istraživanje inovacija itekako uvažena gospodarska potreba i naglasak na inovacijama, istraživanjima koji su brzo primjenjivi u praksi i temelje se na potrebama hrvatskog gospodarstva. Prva je poštovanog zastupnika Bulja. Ostanite gospođo ministrice. Ministrice dobro je gledati kroz ovaj dokument u budućnost i pozitivno promatrati, međutim budućnost, međutim u ovome trenutku mene zanima osobno možete li iznijeti koliko je do sada navodnjeno u Hrvatskoj poljoprivrednoga zemljišta obradivoga, koliko je neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, možete li mi navesti gdje smo u odnosu prije ulaska u EU po pitanju proizvodnje mlijeka, proizvodnje jaja, proizvodnje ne znam voća, povrća, mesnih proizvoda, svinjetine. Budućnost promatrati pozitivno da, ali kako ste do sada radili mi moramo imati nekakav početak. Hvalospjevi su nama dragi, dobro je biti vedar, veseo, načitan, elokventan, dajte trenutno stanje unazad ulaska u EU do danas. Pa ni ja ne volim hvalisanje, najviše volim gledati u brojke i volim isto tako gledati u polaganje računa u odnosu na ono što smo planirali i rekli pa ću pokušati odgovoriti na vaše pitanje i reći da je ukupna poljoprivredna proizvodnja prilikom ulaska u EU bila negdje oko nešto viša od 18 milijardi kuna pri čemu su potpore unesene u taj račun bile 2 milijarde i 600 milijuna kuna, da je na kraju pandemijske 2020. godine, to su brojke na kraju, na temelju druge procjene Državnog zavoda za statistiku ona iznosila 19 milijardi 243 milijuna kuna, a s uključenim potporama od 770 samo jedna posebna kategorija potpora uključena u ovaj izračun, ostale su uključene u faktorske dohotke dakle ne u vrijednost proizvodnje.

Uvažena ministrice danas kada smo na Odboru za poljoprivredu prolazili ovaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti u diskusijama se spominjalo da će u biti mali proizvođači, da će obiteljska poljoprivredna gospodarstva skoro neće dobiti praktički ništa od ovoga i u biti se htjela poslati poruka da i ovaj plan oporavka i otpornosti satkan kada je poljoprivreda u pitanju uglavnom za velike proizvođače. Hvala lijepa na vašem pitanju poštovani gospodine zastupniče, dakle vezano za potpore koje se odnose na male proizvođače ako ciljamo na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se između 97 i 98% registriranih poljoprivrednika u Hrvatskoj onda ćemo reći da su ona prema nadležnoj regulativi također mala poduzeća odnosno najčešće mikro poduzeća te su predviđena u okviru komponente 1 za financiranje kao i sva druga mala, srednja, mikro, mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj. Dakle, na potporu sektoru gospodarstva odnosi se nešto više od 26 milijardi kuna odnosno 54% iz nacrta Nacionalnog programa za otpornost i oporavak pri čemu se nekoliko najvažnijih investicijskih mjera odnose na bespovratne potpore uglavnom za mikro, male i srednje za neke vrste ulaganja, naravno i za velike na subvencionirane zajmove, na subvenciju kamata, na poticanje izvoza, na internacionalizaciju proizvodnje pri čemu je u svim tim podmjerama veći naglasak na mikro, mala i srednja [[Upadica: Hvala.]] poduzeća u koja spada i poljoprivreda. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena ministrice, zanima me može li energetska zadruga formirana od više mikro, malih i srednjih OPG-ova zapravo imati takav jedan logističko distributivni centar koji bi bio energetski neovisan? Drugo da li je to moguće napraviti tako da to napravi lokalna akcijska grupa LAG? Jer ja sam jutros na odboru razumio da to isključivo može raditi privatnik koji će dobiti bespovratna sredstva, moguće da sam krivo razumio, jer tu postoji opasnost da onda taj čovjek na svom području ima potpuni monopol i da onda diže cijene tog skladišta i te logističke distributivnog centra kako njemu odgovara. Dakle, što se tiče investicija, prvih investicija u okviru djela koji se odnosi na izgradnju logističko distribucijskih centara u okviru Nacionalnog programa za otpornost i oporavak oni su posebni po tome što se odnose na voće i povrće. Oni će se raditi u suradnji s javnim sektorom ali moraju iza sebe imati registrirane korisnike u obliku udruženih malih proizvođača pri čemu još uvijek postoji naša mjera 4 tip operacije 411 ulaganje u materijalnu imovinu na koju se svi drugi mogu javljati za izgradnju svojih pojedinačnih takvih hladnjača koji su sukladni njihovim potrebama, svakako zadruga koja je registrirana od malih OPG-ova koji su svi u upisniku poljoprivrednika se može pronaći, može pronaći svoju potporu na različitim mjerama programa ruralnog razvoja za investiranje u skladišno distribucijske centre. Pa evo poštovana ministrice kad smo već kod tih centara za distribuciju i skladištenje, moram reći to je jedan od naših prijedloga koje govorimo već godinama. Drago nam je da smo ga vidjeli i u planu Vlade i sada i u Nacionalnom programu oporavka i otpornosti. Primjer na temelju kojeg je to napravljeno i taj naš prijedlog je primjer centra u Velikoj Gorici koji je jedan od prvih takvih napravljenih upravo u sinergiji javnog sektora, dakle gdje je suvlasnik županija i zadruga proizvođača. Međutim, htjela sam nešto drugo reć. Ako su vas već pravila vijeća ograničavala u tome da specifično imate poglavlje poljoprivrede, ja nisam ni to rekla da trebate imat. Ono što jeste mogli imat i što smo mogli definitivno integrirati je područje hrane i bio ekonomije kao jedno od područja pametne specijalizacije, područje hrane i bio ekonomije kao jedno od područja pametne specijalizacije koja se nota bene isto tako, mada je dio naše strategije, pametne specijalizacije uopće ne spominju u dokumentu.

Međutim nisam ja rekla da su smjernice ograničavajuće, jednostavno Nacionalni program reformi koji se odnosi na, koji je vezan za primjenu smjernica, uglavnom se ne odnosi na reforme iz poljoprivrede jer su one određene posebnim aktima i imaju svoja druga posebna sredstva, a ovo je dodatak i doista je taj dodatak na temelju prijedloga i pregovaračke umješnosti. Znači, mi sad radimo akcijski plan za ekološku poljoprivredu. Mi imamo veliku mjeru na ekološkom uzgoju s čijim rezultatima sasvim otvoreno to treba reći i nismo baš najzadovoljniji, jesmo što se tiče povećanja površina, nismo što se tiče proizvodnje ekološke hrane, a isto tako područje hrane bio ekonomije je također pokriveno tim sredstvima, dakle ne možemo ga dvostruko financirati, samo je o tome riječ. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Uvažena ministrice, dakle u jednom dijelu programa referiramo se odnosno referirate se na komasaciju, komasaciju poljoprivrednog zemljišta i rezultate koje očekujete, očekujete da će biti dakle poboljšana pozicija pozicija, a jednako tako da će se doprinjeti okrupljavanju posjeda i racionalizaciji troškova proizvodnje. Dakle komasacija, govorim o poljoprivrednom zemljištu isključivo je kod nas dugi niz godina provođena, provođena je i u nekom drugom sustavu i u nekoj drugoj državi kada je to rađeno za potrebe velikih poljoprivrednih kombinata jel je bila ideja nekakva drugačija. Tu ideju komasacije i potrebu komasacije ja sam u par navrata u različitim, na različitim idejama u strategiji poljoprivrede čula.

Dakle, ovim nacrtom Nacionalnog programa za otpornost i oporavak predviđeno je uložiti u komasaciju i komasirati 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, te uspostaviti 90 monitoring postaja za praćenje stanja tla poljoprivrednog zemljišta. Svakako je riječ o investiciji koja doprinosi učinkovitijem korištenju prirodnih resursa, time i rekla bi, možemo to dokazati, zelenoj tranziciji gospodarstva. Sada će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala vam gđo. ministrice.

Znači puno je bitnija Sanaderova vrtača, Ante Sanadera nego 50.000 stanovnika cetinskog kraja. I to je problem, zbog toga mladi ljudi odlaze i zbog toga se pogoduje pojedincima i smatram da je vrijeme da se tome kaže dosta jer naša država je vrijedna borbe, moj sin je vrijedan borbe, moja Zagora je vrijedna borbe, moj cetinski kraj, ja ću do kraja sa svim ljudima

Cjelokupni dokument se temelji na digitalnoj transformaciji, međutim nije digitalna transformacija Grad Zagreb. Digitalna transformacija su naši otoci, znači Dalmatinska zagora, Banovina, Lika, jel, tamo imamo problem odseljavanja ljudi, odseljavanja mladih, zatvaranja kompanija itd., jel, jer teško da možete telekome tamo gdje nema ljudi, gdje oni nemaju obrtaja da ih možete natjerati da oni tamo investiraju. Oni će investirati u Grad Zagreb, u bilo koji kvart Grada Zagreba će investirati jer tu imaju brojeve, tu imaju profite jel. A sami ste spominjali da je država kroz smanjivanje koncesije milijardu kuna oprostila telekomima.

Rekli ste točnu informaciju da milijardu kuna je oprošteno teleoperaterima u Covid krizi i to je napravilo preko dinastije Mišetić jer to je stroga veza između teleoperatera jednog vlasnika doslovno monopolista ajmo reći i prema i Vlade, tako da jednostavno ta milijarda kuna nije mi jasno zbog čega je oproštena jer najveću dobit teleoperateri imaju u RH. Najveću dobit, jedino im građevinska dozvola za njihove objekte bazne stanice il antenske stupove ne treba u Hrvatskoj. Mogu je postavljati na bolnice, dječje vrtiće, škole, bilo gdje u naseljena mjesta ne pazeći.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici i poštovani građani RH koji nas pratite putem ekrana. Dakle, što se tiče samog ovog programa dakle sukus priče jest da je EU odlučila dakle zaduživanjem i iz proračuna financirat gospodarstva, ali posebno dakle iz zaduživanja isfinancirati dakle ovu krizu koja je nastala sa koronom odnosno ovom pandemijom. Mi se načelno u Klubu MOST-a ne slažemo da bi država trebala financirati i ulazit u gospodarstvo i povećavat dakle svoj udio u samom gospodarstvu, međutim kada je već EU odlučila dignut novce, odnosno iz duga isfinancirati određene stvari, dakle, ono što su shvatile velike ekonomije, tipa Danska, Italija itd., jest da bi te novce trebalo ulagati u privatni sektor i to je nešto što je primjerice na poznatoj konferenciji The economist, gdje je sjedila Celine Gauer, to je inače direktorica za implementaciju Nacionalnog programa otpornosti, rekla je da je turizam kao takav vrlo krhka grana u gospodarstvu i da se mi moramo, moramo se sada već fokusirati kao država na privatni sektor, i da će privatni sektor biti ključ oporavka u Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. To nije rekla samo Celine Gauer, to je rekao i Alvaro Santos Pereira koji je inače direktor analitike za OECD zemlje koji je bio začuđen na istoj toj konferenciji koliko je Hrvatska zapravo slaba u konkurentnosti, a ta slaba konkurentnost dolazi iz dva razloga, pod broj jedan, dakle tehnološka zastarjelost koja svoje korijene vuče u činjenici da mi 1,1% BDP-a ulažemo u istraživanje i razvoj, a europski prosjek je nekih 2,2%, pa bi mi onda morali 100% više još ulagati u istraživanje i razvoj kako bismo počeli hvatati dakle određene trendove Europske unije i ulaganje u proizvodnje koje daju malo dodanu vrijednost. U tom smislu dakle jedini način da se mi izvučemo iz ove krize jest ulaganje u privatni sektor i da se od ovih 40 i koliko već 9 milijardi, 50% uloži u privatni sektor, prije svega u kapitalne investicije kao što to rade velike zemlje, a ne u subvencioniranje kamata, kao što to radi, kao što smo imali prilike gledati u izvještaju potpora države iz 2019. godine, jer prije svega, kamate su danas na tržištu kapitala vrlo niske, tako da onda država ne bi apsolutno ništa financirala, a s druge strane, ostale zemlje unutar Europske unije, pošto su shvatile da taj novac mogu kanalizirati u privatni sektor, dakle rade već sada na konkurentnosti, rade već sada na ulaganju, na povećanju proizvodnih kapaciteta i proizvodnje proizvoda i usluga koje daju veliku dodatnu vrijednost koju će onda moći prodavati na tržištu Europske unije i mi u tome smislu zaostajemo. Matematika je vrlo jednostavna. Jedna kuna uložena u privatni sektor iziskuje od privatnike dodatno ulaganje od 3 do 4 kune, što onda kasnije generira veće prihode, veći prihodi onda generiraju veću dobit, veća dobit onda generira veće poreze u proračunu Republike Hrvatske. To je matematika. S druge strane, dakle, ukoliko ćemo ulagati sve te novce u infrastrukturne probleme, projekte, kao što je sada slučaj, dakle to znači da jedna kuna uložena u javni sektor znači maksimalni povrat od jedne kune, ukoliko se efikasno upravlja sa sredstvima, dakle, ukoliko sada ne uložimo u privatni sektor doći će do takozvanog istiskivanja poduzetnika kao jedan trend koji smo mi već postavili i sa Hrvatskom gospodarskom komorom, gdje smo pokazali da po indeksu ekonomskih sloboda mi se nalazimo na 79. mjestu iza Cabo Verdea i iza Kirgistana, gdje smo obrtnicima poslali poruku da smo nažalost, coffee to go destinacija i da su oni ti koji su jedini odnosno glavni širitelji zaraza dok su ostali trgovački centri radili i sada još šaljemo dodatno poruku da smo antitržišno orijentirani iz razloga što će opet novac završiti u infrastrukturnom, odnosno u javnom sektoru kao što je i bio slučaj, gdje je naša bojazan, kao što je i bio slučaj dakle u korištenju sredstava iz Europske unije od 2014. – 2018. godine gdje se vidi sličan grafikon, gdje smo mi ulagali zapravo u infrastrukturne projekte. Najveći projekti su bili 800 milijuna eura, dakle koji su se podijelili između HŽ infrastrukture i Hrvatskih cesta.

Pa činjenica da je ova Covid kriza u potpunosti promijenila neku ekonomsku paradigmu jer Amerika tiska 2 tisuće i 300 milijardi dolara da bi potakla njihovo gospodarstvo. Europa tiska 2 tisuće milijardi dolara, 750 kroz ovaj program i oko 1 100 kroz višegodišnji financijski okvir. I to su nekakvi gabariti gdje se kreće i Europa i Amerika.

Hvala vam na pitanju, poštovani zastupniče Lalovac. Ja bih se s vama složio iz razloga što upravo ova matematika koju smo postavljali bili, gdje bi se ulagala jedna kuna u privatni sektor gdje onda to iziskuje dodatnih 4 kune ulaganja od samog privatnog sektora, što će onda generirati veće prihode, dakle radi automatski i na zapošljavanju. Pogledajte na infrastrukturnim projektima koji su bili angažirani ili su sada angažirani u Hrvatskoj, gdje su ta zapošljavanja od svih tih projekata gdje smo ulupali sve te silne novce. Dakle, kada bismo na takav način pristupili tih 23 milijarde kuna, dakle uz ulaganja samih privatnika, to bi značilo nekoliko desetaka tisuća radnih mjesta, pogotovo ukoliko bi došlo do ulaganja u proizvode sa visokom vrijednošću koji bi se onda mogli dalje prodavati na tržištu Europske unije i to je jedini način, jedini način da se izvučemo iz ove krize.

Ma ključna je riječ koju ste vi rekli je angažirati sredstva u one sektore koji donose veću dodanu vrijednost. Ja imam životnih iskustava da je, da su privatnici loše radili i imali djelatnosti sa malom dodanom vrijednošću i gdje su radnici radili za male plaće i na kraju završili kao umirovljenici sa najnižim mirovinama, što znači od prilike titular vlasništva nije presudni faktor. Presudni faktor je ono gdje ste vi pogodili u srž, a to je pitanje baviti se proizvodnjom i uslugama sa većom dodanom vrijednošću. Samo to sam htio primijetiti na temelju mog životnog iskustva i sa svim onim što sam u životu bavio. Dakle ono što je činjenica hrvatskog gospodarstva, a tu vam sjedi bivši ministar financija pa može to potvrditi jest da se velika suma mirovinskog sustava financira iz PDV-a. To je činjenica. Dakle to je polazna činjenica od koje moramo krenuti. Dakle, kada bismo uložili u privatni sektor, u tehnologije visokog razvoja, to bi dovelo do većih prihoda kojim bismo mogli onda staviti dakle odvajati poreze više u hrvatski proračun, kojim bi se onda moglo dakle dodatno biti osiguranje za mirovinski sustav koji je vama važna tematika. Dakle, bez toga, bez tih investicija koje bi donosile veće povrate, govorim makroekonomski i na kratki i na srednji rok, dakle mi ćemo izgubiti priliku i možda dovesti i taj sustav u neizvjesnost iz razloga što će infrastrukturni projekti donositi ili gubitak ili na nuli ćemo biti. Poštovani zastupniče Troskot. Činjenica je da je Hrvatska dobila potencijal od najviše sredstava, ne zbog nadnaravnih pregovaračkih sposobnosti Andreja Plenkovića, nego zbog činjenice da je najmanje razvijena i uz Grčku, najviše ovisna o turizmu pa joj i borba za otpornost, i to teška borba jako, predstoji i to jaka borba za otpornost. Ono što se vidi iz ovog dokumenta jeste da se gospodarstvo, posebno u privatnom sektoru ne nudi ama baš ništa. Jedini projekti u gospodarstvu koji se mogu nazvati gospodarstvom koji se spominju jesu između ostalog dva projekta, rekonstrukcija Rafinerije Sisak i projekt istraživanja razvoja tvrtke Mate Rimca. Što se tiče Rafinerije Sisak, to je više-manje javni projekt jer da je on profitabilan, onda bi INA i MOL zapravo u njega i uložili svoja sredstva pa i riskirali svoj kapital, a ovdje se namjeravaju sredstva Nacionalnog plana oporavka utrošiti na takvu rafineriju koja nema niti sinergiju sa poljoprivrednom politikom Vlade RH, pa me zanima vaše mišljenje oko tog projekta i oko toga zašto nisu privatnim poduzetnicima veće potpore planirane u ovom dokumentu. Mislim da je glavni razlog zapravo nastavak te antipoduzetničke politike koju smo imali prilike gledati još od HGK gdje su se zaštitili dakle takva jedna institucija nauštrb samih poduzetnika, vidjeli ste i sami šta je, na što je to izgledalo. Dakle tu je i antiobrtnička klima, dakle koju vladajuća stranka nažalost poslala poruku obrtnicima da su jedini zapravo glavni prenositelji te bolesti jer su oni bili, odnosno pandemije zatvoreni, dok su ostali šoping centri dakle radili. Dakle i tu je nastavak i te antitržišne, gdje se i dalje financiraju infrastrukturni projekti bez dakle upliva privatnog sektora. A zašto to možemo potvrditi? Iz razloga što su ekonomski stručnjaci koji su izrađivali taj projekt, a to je isključivo gospodin, ministar gospodarstva i g. Savić, dakle ostali u tome sami.

Uvaženi kolega Troskot. 30% izdvajanja iz ovog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za privatni sektor puno je više od ništa, a ako tome dodamo i indirektno što će se izdvojiti, onda možemo reći da ovaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti nije zaobišao privatni sektor. Ono što bih vas ja željela pitati, obzirom da je možda danas tijekom rasprave ostala podzastupljena informacija o jednoj komponenti koju ja pozdravljam, a to je omogućavanje uspostave bolje ravnoteže privatnog i poslovnog života koja je izuzetno važna za zaposlene, a posebice, obzirom da ste spomenuli i trgovačke lance, onda bih rekla, to je posebno važno za zaposlene u trgovini. Veseli me informacija da Vlada sa socijalnim partnerima pregovara o donošenju zakona kojim bi se osigurala slobodna nedjelja i dostojanstveno radno vrijeme pa me zanima hoćete li vi osobno i Most podržati takav jedan zakon. Ovako, vezano za prvi vaš dio pitanja, 30% je nedostatno. To je jednostavno tako i ono što je najveća dubioza koja se stvara jest zapravo da mi ni dalje dan danas ne znamo na što se to 30% odnosi, koje su to tvrtke dobile te novce i po kojim kriterijima. Dakle, prije svega, to je nedostatno za to pokrenuti u situaciji u kojoj se mi nalazimo, a ona je zapravo izrazito teška.

Ako ti već ulažeš određenu investiciju, koji su povrati? Vezano za nedjelju, dakle ona je po anketama koje je napravio Ipsos, dakle i po Konvenciji EU dakle određeni dan unutar tjedna treba biti za odmor unutar dakle određene države [[Upadica: Vrijeme.]] Nedjelja, kao takva je tradicionalno dan za odmor i koje su i sami dakle građani u [[Upadica: Vrijeme.]] Ipsos anketi rekli da žele kao odmor jer žele provesti vrijeme sa svojom obitelji, tako da ćemo mi tu anketu podržati.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege. U komponenti gospodarstvo stoji ovako, u okviru Plana, prepoznata je potreba daljnjih ulaganja u oporavak i jačanje otpornosti kulturnog i kreativnog sektora, ovo daljnjih ulaganja, stvarno mi je u ovom trenutku teško se sjetiti nekih bivših bitnih ulaganja, ali ok, to je vjerojatno to što je u Proračunu. U svakom slučaju daljnjih ulaganja u oporavak i jačanje otpornosti kulturno-kreativnog sektora kako bi se uklonile postojeće prepreke za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu, te omogućila prilagodba novim uvjetima poslovanja. Dakle, u ciljevima 1.1.1. i reforma 6, spominje se razvoj otpornog, kulturnog i kreativnog sektora, a dalje unutar toga još se na jednom mjestu spominje transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, i to je jedan od rijetkih trenutaka kada se u ovom Planu spominje industrija i zanimljivo baš kulturna i kreativna. Ne znam da li se to odnosi na gaming industriju, na proizvodnju kompjutorskih igara, svakako bih volio vjerovati da je možda i filmski studio koji toliko dugo čekamo da se napravi koji bi pomogao i brojnim koprodukcijama i kvalitetnim vanjskim produkcijama koje dolaze u Hrvatsku, sigurno bi u tom smislu pomogao i to, ali kažem to u ovom Sažetku ništa se ne da, moramo jednostavno gatati iz ovog taloga koji je ostao od onih tisuću stranica koje su nam tamo pokazane, ali nismo još dostojni i nemamo razumijevanja za to. Ili se tu možda radi o kompenziranju nakladnika, diskografa, ne znam, ministrica je ovdje, možda nam ona to možda i može pojasniti, da li to anticipira da će ipak autori, izvođači, glazbenici, filmadžije, ali i novinari, fotoreporteri, snimatelji, hoće li se njima zapravo priznati ta neodreciva izvođačka i autorska prava, pa će se onda ovim dijelom onda probati to nakladnike i diskografe nekako da im se nadoknadi eventualno neki gubitak koji, o kojem oni govore i zbog čega se bune, protiv donošenja konačnog zakona o autorskim pravima. U svakom slučaju, zanimljivo je kako se kulturu vidi s jedne strane ili mora biti na tržištu i potpuno tržišno opravda ili ju se i dalje vidi u dokolici, u slobodnom vremenu, kao kulturu zabave i to je naravno isključivo komercijalna kultura, a mi smo i u platformi Možemo i u zeleno-lijevom, Klubu zeleno-lijevog bloka, mi smo svakako uvjereni da je kultura važan, iznimno vrijedan društveni resurs. Naime, kultura stvara tkivo društva, kultura je taj prostor za dijalog, prostor razumijevanja, ali kulturi u Hrvatskoj se sustavno desetljećima uskraćuje uloga društvenog aktera. Kultura je dio mnogih aspekata društva, obrazovanja, ekologije, socijalne politike, čuli smo ovdje i naš kolega je o tome govorio, koliki je manjak nastavnika, ne samo po pitanju matematike i fizike, o tome je i ministar nešto govorio, nego stvarno od pedagoga, od vrtića, preko osnovne škole, a kamoli ako se stvarno uspije preći na cjelodnevnu nastavu ili u brojnim školama gdje nema niti jednosmjenske nastave. Mnoge kolegice i kolege moje su, osim što su glumci imaju i druge fakultete završene, ima ih i matematičara, i matematičarki i siguran sam da u tome mogu pomoći i uvjeren sam da je ovo prilika da se prožmu zajedno ti centri i kultura može tu puno, puno pomoći. U ime predlagatelja, uvažena ministrica Nina Obuljen-Koržinek.

Drago mi je da mogu u ime Vlade nešto progovoriti i vezano uz komponentu kulture u ovom Planu oporavka i otpornosti. Ono s čim bi se složila sa zastupnikom Matulom je da je kultura iznimno važan i vrijedan resurs i to upravo naša Vlada pokazuje. Pokazala je u krizi izravnim intervencijama i ponovit ću, činjenicom da Hrvatska drži svoje kulturne institucije otvorenima za razliku od svih drugih europskih država i borimo se da kultura bude otvorena i da se u ovim okolnostima kulturni život može odvijati. Što se tiče samog Plana oporavka i otpornosti, kultura nije, nema posebnu komponentu, međutim nalazi se u nekoliko, na nekoliko mjesta u ovom Planu. Vi ste istaknuli onu reformu koja se odnosi na otporni kulturni i kreativni sektor, znamo da je ovo sektor koji je uz promet i turizam najviše stradao u ovoj krizi i da je pokazao koliko je važno ulagati u digitalnu prilagodbu i fokus ove komponente će biti na dva dijela. S jedne strane ulaganje u kulturne i kreativne industrije i to u sve pravne i fizičke osobe, dakle i tvrtke, ali i umjetničke organizacije i samostalne umjetnike, sve koji će imati takve projekte, kako bi se prilagodili potrebama zajedničkog digitalnog tržišta, odnosno kako bismo pomogli ulaganju u ponovno pokretanje proizvodnje. Drugi segment koji je jako važan, koji se tiče djelovanja Ministarstva kulture i medija je segment ulaganja u sustave provjere činjenica, medijskih činjenica iz sustava javnih objava podataka i to posebno kad govorimo od fact checkerima i o ulaganju u profesionalno novinarstvo, dakle to je druga investicija koja će se zbivati u okviru ove komponente, međutim, mislim da ne smijemo zanemariti niti dva područja koja su navedena u okviru komponente javne uprave, pravosuđa i državne imovine, a to je digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa. Dakle, dvije reformske inicijative koje će omogućiti što se tiče konzervatorskih podloga ulaganje u osuvremeniji sustav prostornog planiranja i povezivanja sustava konzervatorskih podloga sa prostornim planiranjem i omogućiti puno brže i transparentnije dobivanje svih dozvola potrebno za investiranje u zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama. I s druge strane ulaganje sukladno našem donesenom Zakonu o arhivima i Nacionalnom planu razvoja arhivske djelatnosti u mrežu arhiva. Ali što je još važnije potaknuti digitalizaciju arhivskog gradiva i omogućiti pristup digitalnom arhivskom gradivu što će pojeftiniti čuvanje arhivskog materijala, ali istovremeno učiniti bržim postupke izdavanja različitih dokumenata koji su potrebni našim građanima a koji se čuvaju u državnim arhivima. I spomenula bih još samo na kraju da je kultura odnosno kulturna baština zastupljena i u posebnoj aktivnosti unutar ovoga Plana oporavka i otpornosti koji se odnosi na energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra. Mi smo tijekom ovoga dana i na odborima, ali i ovdje u plenarnoj sjednici svi ministri koji smo nastupali isticali da ovaj plan treba gledati komplementarno sa drugim izvorima financiranja. Dakle i s državnim proračunom i sa sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom, a što se tiče obnove od potresa i sa sredstvima koja su nam na raspolaganju iz Fonda solidarnosti. Tako da ne smijemo zanemariti činjenicu da ćemo jedan dio onoga što će se obnavljati, a što se odnosi na kulturnu baštinu sufinancirati i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Sve zajedno ja bih rekla u usporedbi sa drugim nacionalnim planovima i onim što rade i druge države mislim da ćemo kroz ovaj nacionalni plan paralelno s onim što pripremamo za sljedeću višegodišnju financijsku perspektivu za razliku od onoga što smo naslijedili od proteklog programiranja omogućiti ozbiljna sredstva za ulaganje u kulturni i kreativni sektor. Prva je uvažena zastupnica Rada Borić. Poštovana ministrice uz dužno poštovanje, pa evo i sami ste rekli nema dakle posebne komponente, nema niti komponente koja bi bila podkomponenta pa možda naslonjena na obrazovanje ili sinergijski možda na gospodarstvo ako već govorimo o kulturnim industrijama. Ovo o čemu ste vi govorili čini se dakle oporavka i otpornosti nema bez kulture, ali oporavak se ne može dogoditi na način kako ste vi predstavili digitalizaciju nečega što je vrlo vrijedno, a to je baština. Dakle, mi radimo oporavak ili ako će se raditi oporavak ne znam učinkovitosti zgrada. Govorili ste o zaštiti kulturnih dobara, o državnoj i boljoj dostupnosti državnim arhivima. Ali da li doista mislite da oporavak znači oporavljanje prošlosti, a ne ulaganje u budućnost? Hvala vam. Postoji zakonodavni okvir u okviru kojeg mi predlažemo one projekte koji se uklapaju u ono što se može financirati iz ovih sredstava. Ponavljam, to se odnosi na sve pravne i fizičke osobe koje djeluju u kulturi i tu su predviđena ozbiljna sredstva oko 250 milijuna, plus 50 milijuna za provjeru medijskih činjenica. Dakle, izravna potpora kulturnom i kreativnom sektoru kako bi se pomogao oporavak i kako bi se uložilo u ponovno pokretanje djelatnosti. To je komplementarno svemu onome što smo već do sada napravili iz sredstava državnog proračuna tijekom proteklih godinu dana. Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice, pa evo na žalost svjedoci smo da su mnoge kulturne zgrade u ovim potresnim događanjima koji su se dogodili prošle godine doživjela određena oštećenja, pa zbog javnosti moram postaviti pitanje.

Radi se dokumentacija. Provele su se hitne mjere. Paralelno su i druga sredstva na raspolaganju, a ozbiljna sredstva su nam na raspolaganju i iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Nešto će se financirati iz višegodišnjeg financijskog okvira. Na jednaki način pristupamo i štetama koje su nastale nakon petrinjskog potresa. Što se tog područja tiče tu je naša inicijativa još i ambicioznija. Projektiranje za samo središte Petrinje što se tiče pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara je već započelo i ja očekujem s obzirom da sada poznajemo procedure Fonda solidarnosti da ćemo još i brže i još i aktivnije krenuti u obnovu.

Dakle, mi danas raspravljamo i raspravljat ćemo do kasnih večernjih sati o Informaciji o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Naravno da one startne pozicije koje smo zauzeli, neće se promijeniti, vladajući će braniti i reći da je to nešto najljepše i najbolje na ovom svijetu, a mi iz oporbe ćemo ukazivati na stvari koje trebaju biti bolje i na koje mislimo da su trebale biti bolje i napravljene na drugačiji način. Ali o ovom planu treba razmišljati i razgovarati u dva smjera. Jedan smjer je način na koji se mi prezentiramo EU što to Hrvatska želi u budućnosti biti, kakva je ta Hrvatska 2030., kakva je ta Hrvatska 2050., a drugo je ono što taj Plan donosi našim građanima. Gdje građani prepoznaju da kroz tog Plana će im biti neke stvari bolje, brže, jednostavnije i koji interes će oni imati i ja tu imam u svojoj tekici napisano svašta, ali budući da imam svega 5 minuta, onda sam se odlučila o dvije stvari malo detaljnije reći. Jedna stvar je ono što ste naveli, kaže upravljanje informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra. Kad radite takav jedan plan onda morate znati što želite i morate znati gdje su im mane.

Od toga je sređeno u proteklih, ja bih rekla 15-tak godina, nekih 7 do 8% Tim tempom eto nas za 100-njak godina i imat ćemo sređeno. Model za koji se mora odlučiti je model, imate onaj radikalni, imate nekakav malo manje radikalni, imate nekakav optimalni model. Dakle znamo da ovo što sad radimo ne valja. I to što ćete vi imati samo navedeno dakle upravljanje informacijskim sustavom, imat ćete 2 podatka koja ćete imati o informacijskom sustavu koja međusobno nisu usklađena i danas možete otići i pogledati, recimo Vis i kada Vis iz Geoportala stavile katastar, katastar vam je u moru i to je činjenica. Stvar na koju se morate odlučiti je sljedeća, a to je da počnete sređivati katastar i gruntovnicu kroz zajednički projekt za ono što su građevinska područja, koja su ili privedena namjeni ili koja su planirana i da to imamo u ovom nacrtu Nacionalnog plana, rekli bi okej, imamo nekakav iskorak. U krajnjoj liniji će i država moći upravljati svojim nekretninama. To nemamo i nažalost nećemo imati još neko vrijeme. I druga stvar je, ono što od nas se traži da u nacrtu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti imamo nekakav iskorak. Imamo neku novu priču, imamo neku novu, novi projekt. U siječnju ove godine je gđa. Ursula von der Leyen najavila projekt koji se zove „Novi Bauhaus“ po uzoru na Bauhaus kojim je na čelu bio Walter Gropius od 1919. do 1933. i rekla je da je to jedan od projekta koji je u sklopu Zelenog plana, rekla je tad, u siječnju ove godine, da je to jedna novi projekt koji treba objediniti iskustva, znanja, znanost, mlade talente, dizajn i uporabne predmete i da objedinjuju i dizajn i dostupnost i pristupačnost i mogućnost za neke nove tehnologije. Idealan za nas. Idealan. Imamo problem u Zagrebu. Imamo problem da ćemo morati se baviti, bez obzira, htjeli ili ne htjeli, obnovom, što grada Zagreba, što Banije, što Banovine.

Idealno da kažemo, da, Hrvatska može biti i jedna od mogućnosti. Spremni smo za nove materijale, spremni smo da onu, ona nepogoda koja je Hrvatsku zadesila dodatno u odnosu na druge članice EU, a to je još potres, da pretvorimo u našu prednost. Što u tome planu imamo? Ništa. Ja sam nekoliko puta išla pažljivo proučiti taj njen govor i vidjeti što je rekla.

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani saborske zastupnice, saborski zastupnici. Pa kad se sluša ovakva rasprava, onda je identifikator jedan jedini. Niste se potrudili, niste pročitali. Postoji i jedna druga olakšavajuća okolnost, dobili ste sažetak, ali se niste potrudili ni na web stranici naći cijeli dokumenat jer da jeste onda uz inicijativu 6 koja glasi „Obnova zgrada“ u kojoj je negdje otprilike oko 5,9 milijardi kuna namijenjenih prvenstveno za energetsku obnovu zgrada, ali po jednoj drugoj ili drugačijoj filozofiji. Dakle neće više biti energetske obnove tamo gdje zgrada nije konstrukcijski obnovljena i konstrukcijski statički stabilna. Jedan veliki iskorak spram onog što nam se dogodilo u proteklih godinu dana jer jedan dio zgrada, koje smo energetski obnovili stradalo je u potresu jer one statički nisu bile stabilne. Obnova zgrada oštećenih u potresu, ali uključivo i energetsku obnovu je jedna druga podinicijativa. I treća o kojoj je kolegica ministrica kulture već nešto rekla, energetska obnova zgrada sa statusa kulturnog dobra. Isto tako, novitet je konačno pogledati istini u oči i reći nemamo ni dovoljni broj seizmologa koji bi se pozabavili ovom nedaćom koja nas je pogodila, ali nemamo ni integrirane podatke temeljem kojih bi se mogle efikasno izraditi karte HAZARD-a da bi se neke projekcije i neka predviđanja iako me uvjeravaju da je u njihovom dijelu znanosti to vrlo teško mogli predvidjeti. I ono što me najviše brine s obzirom na struku i s obzirom na posao s kojim ste se bavili, a bili ste ministrica ISP-a sustav ili integracija svega onoga u jedinstveni sustav prostornog uređenja je nešto o čemu ste htjeli nešto reći, ali nemate očito podlogu da bi znali o čemu se radi. Dakle, zadnja tri modula koja su implementirana početkom ove godine omogućavaju Hrvatskoj uz u funkciju stavljanu e-konferenciju ishođenje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole bez i jednog komada papira, bez dolaska u jedan šalter a integracija sustava u 8 zemalja Europske unije omogućava vam recimo da investitor iz Bruxellesa u Hrvatskoj ishodi uporabnu dozvolu bez da i jednom dođe na prostor Republike Hrvatske.

Prva je uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Ja sam inače zaista nastojim biti maksimalno pristojna i nastojim zaista na bilo čiju bezobraštinu ne reagirati. Ali sada je poštovani ministre Horvat bilo dosta. Ni na jedno što sam ja rekla vi niste odgovorili. Sustav se zove ISPU Informacijski sustav prostornog uređenja, samo da vas ispravim. A kada bi znali posao ne bi prošlo 13 mjeseci od potresa u Gradu Zagrebu, a da se u Gradu Zagrebu nije desilo ništa. A kada je riječ o e-dozvoli, o e-dozvoli znam sigurno više nego vi, ali mi objasnite kako će investitor iz Njemačke ili iz Bruxellesa dobiti lokacijsku ili građevinsku dozvolu u Hrvatskoj kada mu je katastarska čestica jedna, građevinska čestica druga. Mogli ste ući, možete sada ući u ISPU i vidjeti recimo otok Vis ili otok Lastovo. Otok je tu gdje je, a katastar je u moru, a gruntovnica je apsolutno nesređena. Da bih vas možda malo i podučio poslu pozivam vas u Prelog i Čakovec i ja ću vam na licu mjesta pokazati kako izgleda sinhronizirani broj katastarske čestice iz zemljišnoknjižnog izvatka. Kada to napravite ili kada bude želje da se to napravi i na Visu ili nekim drugim krajevima Hrvatske, to će se i napraviti. A priča e-dozvola i sve ono što je napravljeno i dograđeno da bi se da iz 8 zemalja Europske unije u taj proces ušlo bez da se obilaze šalteri, bez da se kupuju biljezi i bez da se priča o onome što stalno apostrofiramo a to je hrvatska povijest.

Referiram se na 238. Ja povredu Poslovnika vrlo rijetko koristim, pa apsolutno prihvaćam i vašu opomenu jer će biti djelomično replika, a to je ne morate vi mene zvati da ja idem s vama negdje. Ja apsolutno kroz ISPU mogu vidjeti sve. Ali ono što vidim ministre 6% Hrvatske je sređeno. Hrvatska nije Prelog. Hrvatska nije Varaždinska županija. Hrvatska je sve drugo.

Dobro vratimo se, znači uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš sama je najavila da neće biti povreda Poslovnika, pa onda ide njoj opomena, a sljedeća replika je uvažena zastupnica Katica Glamuzina. Hvala vam predsjedavajući. Ministre Horvat, moram priznati da ste poprilično oholo konstatirali da nitko ovdje nije taj dokument pročitao nekih pišljivih 70-tak stranica. Ovdje ste došli, mahnuli s nekim, pardon savjetnik Savić je mahnuo sa nekim papirima, a premijer je u većini odgovora na repliku govorio, da, da, Plan postoji, evo ga, mahni s njim. Imamo ga, stvarno on postoji, kao da uvjerava sebe, a ne nas. Čega se bojite? Dajte mi ga, sad odmah. Dajte mi ga da ga vidim, imam li ja pravo na to? Dajte mi ga sad

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče pa i zahvala svima koji imaju želju i volju dokument pročitati. Dakle, sažeti dio dokumenta je dostavljen i pokrenuo je saborsku raspravu, istog trenutka kada ga Vlada donese, a to je dokument koji donosi Vlada RH on će na isti način kao i ovaj sažetak doći do vas pa svi koji imate želju i volju, a moram priznati da baš nisam stekao takav dojam tokom današnjega dana, koji imate želju i volju ga čitati, imat ćete prilike i čitati i komentirati. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Zvane Brumnić. Poštovani ministre, sramotno je koliko možete neistina izreći sa ove govornice u jednom govoru. Što se tiče konstruktivne obnove i obnove energetske, iz ovog kluba znam da je kolega Siniša Hajdaš Dončić predlagao to, ja osobno sam vam govorio o tome, o tome sam vam govorio i kad je išla izmjena programa odnosno Zakona o obnovi, niste prihvatili to, objašnjavali ste tu vrlo nemušto kako se to ne može jedno s drugim, kada smo vam mi objašnjavali da upravo logično, ako konstruktivno obnavljate, ajmo onda riješiti i energetski problem. Niste. Što se tiče dokumenata na stanici, taj dokument je sa strane stranice, nije među ovim dokumentima, kao što je recimo, Godišnja strategija održivog rasta, ali o tome ću u svojoj raspravi zbog koje ste ustvari došli ovamo jer vam je Europa naložila da dođete. Pa evo, i nakon izrečenih 13 mjeseci mi još uvijek raspravljamo o tome što zakon tretira pod konstrukcijsku, a što pod cjelovitu obnovu. Nažalost ako ćemo na takav način još 13 mjeseci, onda moram priznati ovoj lijevoj strani sabornice nikad neće biti jasno tko ima pravo na konstrukcijsku, a tko ima pravo na cjelovitu obnovu. Dakle zakon je rekao vrlo jasno, a i Nacionalni plan oporavka i otpornosti u tretmanu energetske obnove na koji način će se u kontinuitetu događati energetska obnova, ali nikako više ne na objektima koji neće biti konstruktivno obnovljeni, odnosno kojima statika neće moći podnijeti i taj, i to novo opterećenje koje donosi energetska obnova. Poštovani ministre, vi ste ovdje priznali svu tragediju, ne samo ovog Zakona o obnovi kojeg ste zajednički donijeli sa platformom Možemo, mi smo jasno rekli tada koliko je taj zakon loš, znači vi kažete da nakon 13 mjeseci nije jasno što zakon predviđa. Pa ako nije ljudima u Saboru jasno, kako je tek znači ljudima koji trebaju koristiti taj zakon. ... [[Upadica se ne čuje.]] I ti, znači ni ministru nije jasno i time se pokazali zapravo kakve zakone donosite, kakav je ovaj Nacionalni plan oporavka i što će nam se i u Perspektivi događati. Žalosno, znači sve ste, zapravo ste se razotkrili i vi i ova Vlada, a i oni koji su vas podržali u donošenju takvog nakaradnog Zakona o obnovi koji u 13 mjeseci nije ništa u Zagrebu obnovio. Hvala poštovani saborski zastupniče. Dakle vi koji nesmetano i u kontinuitetu građane Zagreba i zagrebačke okolice plašite kompliciranošću potrebne dokumentacije da bi se podnio zahtjev i steklo pravo na neki oblik obnove, vi koji cijelo vrijeme apostrofirate da zahtjevu treba 90 priloga ili 6 kilograma dokumenata, jedino tko koga može razuvjeriti je činjenica da se danas uz jednu kvalitetnu pripremu taj zahtjev podnosi samo uz prilog osobne iskaznice i zato cijelo vrijeme dematiram laži i obijesti onih kojima se time služe da bi građane Zagreba i zagrebačke okolice uplašili da uopće po bilo kakvu informaciju u dislocirane urede, u informacijski centar ili kod nas u Ministarstvo. Ministre, hvala vam, vi ste gotovi. Imamo povrede Poslovnika neke. Uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Ovo je treća, ako se ne varam pa vam to znači oduzimanje riječi ako ne bude… Dakle, ja moram reagirati, ne možete mi oduzeti riječ jer me poštovani ministar, znači povrijedio je čl. 238, rekao je da lažem i da iz obijesti širim dezinformacije. 13 mjeseci je prošlo, ništa nije obnovljeno, znači ja ništa slagao nisam i ne možete mi dati opomenu.

Sljedeća pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Dario Hrebak.

Sljedeća pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Zvane Brumnić.

potpredsjedniče, poštovani ministri, kolegice i kolege. Ova zadnja rasprava ministra je ustvari cijeli moj lajt motiv od početka dana koji ustvari mi se vrti u glavi, ali ga nisam htio izreći nekako poštujući ovu dvoranu a htio sam dok je premijer bio ovdje jer ustvari pjesma od Alke Vujice gdje me ova Vlada podsjeća na ono „Laži, laži, laži mi“ odnosno laži me, laži me, laži me, ti me lažeš najbolje. Tako da cijeli ovaj dokument je ustvari skup pokušaja da ova Vlada na brdu papira pokaže da nešto radi. Pogledao sam prije ove rasprave svoju raspravu kada je bila o nacionalnoj strategiji i ustvari mogao bih cijelu tu raspravu prepričati, uopće ništa drugo ne govoriti. Potpuno ista tema, isto odstojanje. Znate što je najveći problem vašeg premijera, što je najveći problem vas i svih onih koji trenutno vode zemlju? Paničan strah od donošenja bilo kakvih odluka. To je najveći problem. Niti jednog drugog problema mi ne bismo imali suštinskog kada bismo imali Vladu koja je sposobna donositi odluke. A zašto ne donosi odluke? Zato što kada donosite nekakve odluke onda morate i reskirati. A kada morate reskirat onda će vas netko prozvati da ste nekada i pogriješili. Istina ja sam nekoliko puta s ove govornice govorio o tome da kada ljudi rade nešto onda i griješe. Da ne bi pogriješili mi ovim planom radimo najjači javni sektor u Europi, jer je tamo najjednostavnije uložiti novce, najmanje ćete pogriješiti ako napravite most do kojeg niste napravili cestu most će postojati. Reći ćete evo postoji most. Jednog dana će netko napraviti ceste do tog mosta, pa će možda i koristiti. Ali ono o čemu sam ustvari htio govoriti je pročitao sam, otišao sam na link ovog skraćenog programa pa gledao što još tamo ima. Pa tamo postoji nekakva godišnja strategija održivog rasta 2021. Pa onda kada uzmete tu strategiju i krenete čitati onda shvatite da je ova Vlada s ovim dokumentom došla ovamo zato što je Europa naložila da treba sve segmente društva uključiti u raspravu, jer da inače ti dokumenti nisu prihvatljivi. Jer se očekuje da se ovakvim dokumentima pomogne cijelom društvu.

Ako se sjetite moje rasprave kada je bila nacionalna strategija, tada sam rekao dobro je da smo dio Europske unije, dobro je da ima netko tko je bolji od nas i da bismo trebali težiti da budemo iznad prosjeka. Mi ne da nismo iznad prosjeka, mi smo drugi od kraja. Zašto smo drugi od kraja? Zato što ova Vlada jedino čime se bavi je prezentacijom onoga što je isprosila od Europe. To je problem. To je suštinski problem ove zemlje. Kada bismo si postavili pitanje gdje smo i dali na to nekakve odgovore odnosno dali odgovore gdje želimo biti, tada bismo znali i što trebamo napraviti. Kolegica Benčić je ustvari od svih rasprava koje sam poslušao najljepše detektirala jednu od stvari gdje treba donijeti odluku. Znate kakva je ovo zemlja? Zemlja u kojoj je iz Hrvatske u proteklih godinu dana otišlo 25 tisuća ljudi. Otišli su tamo gdje se bolje živi. Tko je došao u to isto vrijeme kod nas? Znate tko je došao među njima? Samo 350 visoko obrazovanih. To je problem ove zemlje. Naši najbolji idu van. Nama dolazi ono što možemo primiti, jer ovo drugo se odlazi negdje drugdje. Mi ćemo imati državna poduzeća koja, imamo ih koliko tisuću 100, čine samo 7% dodanog proizvoda u ovom društvu. To su pitanja na koja je ova strategija trebala i da je odgovorila barem na dio njih mi bismo danas 5 ili 10 godina bili bitno bolja zemlja za živjeti. Hvala. U ime predlagatelja uvažena ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa htjela sam se javiti zapravo prethodno i vezano uz raspravu zastupnice Mrak Taritaš. Međutim, rasprava zastupnika Brumnića me potaknula da uzmem riječ u ime Vlade, jer ovo što ste vi rekli ne znam kako bismo to mogli shvatiti, sva sreća da naši građani vide ono što vi ne vidite jer izreći da naša Vlada ne donosi odluke ili da nismo donosili odluke nakon svega što smo zadnjih godinu dana napravili kako bismo spasili radna mjesta, kako bismo osigurali i zdravlje i nastavak gospodarskih aktivnosti vi bi se, reći što o tome mislim ali sva sreća da građani sasvim sigurno znaju, vide i osjećaju što je ova Vlada napravila. Mi smo danas ovdje ne kao što je rekla vaša kolegica da bismo nešto branili pa je došlo kako ste rekli pola Vlade da bi branilo sažetak, ne, danas su ovdje ministri jer imamo poštovanje prema Saboru i mislimo da saborski zastupnici ali i šira javnost moraju biti upoznati sa onim što planiramo osigurati kroz mehanizam za oporavak i otpornost. Jako je ružno kada vi kažete da je to prezentacija nečega što je isprošeno od Europe. Dakle, pregovarane su alokacije, predsjednik Vlade je o njima pregovarao, Hrvatska je dobila, kao što znate, najveći postotni iznos svog BDP-a upravo zato da bi se potaknule, ubrzale reforme i da bi se ubrzao naš oporavak. Ne bih uopće komentirala pjesmu koju ste citirali, mislim da to nije dostojno niti ove rasprave niti ovog Visokog doma niti ovog dokumenta koji je važan za sve nas, važan je za naše građane. Što se tiče ovog komentara oko toga je li se ulaže ili ne ulaže u javni sektor, podsjetit ću na ono što je više mojih kolega tijekom ovog dana izgovorilo, ali i što smo govorili prethodnih tjedana od trenutka kad smo počeli s prezentacijom ovog dokumenta, a to je da je mehanizam za oporavak i otpornost osmišljen kako bi se osigurale i, citiram, djelotvorna i znatna financijska potpora za ubrzavanje provedbe održivih reformi i povezanih javnih ulaganja u državama članicama, to je recital 8 Uredbe o ovom mehanizmu i dakle jako je važno, nije dobro ne držati se činjenica. I samo na kraju, s obzirom da je u ranijoj raspravi spomenuto, a i vi ste se dijelom referirali i na pitanje obnove zgrada u kontekstu svekolikog razvoja, pa onda i projekta Novi europski Bauhaus, željela bih ovdje javno reći, a to znaju brojni dionici da je Hrvatska iskazala interes za sudjelovanje u tom projektu, međutim, on ne može biti sastavnim dijelom Nacionalnog plana za oporavka i otpornost jer će se provoditi na jedan sasvim drugačiji način. U ovom trenutku EU komisija još uvijek razmatra mehanizme, vjerojatno će biti povezano uz inovacijski okvir i Višegodišnji financijski okvir o kojem se tek pregovara, međutim, hrvatski stručnjaci su u to uključeni, mi smo izrazili interes da upravo obnova nakon potresa i naši napori da ta obnova bude održiva, da ona bude i zelena, ali i da osiguramo protupotresno unaprjeđenje uopće našeg stambenog fonda, da zapravo jedan od tipskih, jedan od pilot-projekata za taj Novi europskih Bauhaus bude upravo proveden u Hrvatskoj.

Prva je uvaženi zastupnik Zvane Brumnić. Poštovana ministrice, vi ste sada treći ministar ove Vlade uz premijera kojem postavljam jedno te isto pitanje. Koliko ste novaca dobili od Europe i što ste time financirali za pomoć u ovoj krizi? Financirali ste ovu pomoć koju ste dali od 4 tisuće kuna našim radnicima, što ja pozdravljam, ali to je mjera koju je donijela Njemačka još 2008. u krizi kada to Europa nije shvatila. Ja ne znam koju odluku je ova Vlada donijela u proteklih godinu dana koja već nije bila vidljiva negdje vani i za što nije negdje izvana dobila novac. Donositi odluke, znači donositi odluke pro futuro za stvari koje će se dogoditi i preuzimati određeni rizik, što će se s time dogoditi?

Ja ne mogu shvatiti iz vaše rasprave je li vi mislite da nismo trebali pomoći radnicima? ... [[Upadica se ne čuje.]] Možda je to, možda nismo [[Upadica: Molim vas, nemojte odgovarati iz klupe.]] Hoćete mi dozvoliti da završim? Dakle možda zaista nismo trebali ništa napraviti, možda smo trebali reći na sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje iz mehanizma ... [[Govornik se ne razumije.]] ne hvala, mi to nećemo trošiti jer su to već neki drugi trošili prije nas na taj način, reagirali smo brzo, odlučno, učinkovito, spriječili smo val otkaza kojim su se svi prijetili, pa i u ovdje u ovom Visokom domu i mogu samo reći i ponoviti ono što sam rekla na početku ovog izlaganja, sva sreća da naši građani vide, ako već vi ne vidite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministrice. Nemojte se zamarati sa ovakvima koji kada se ovdje iz poštovanja prema HS-u i važnosti dokumenta predstavlja ga sam predsjednik Vlade i vi kao ministri koji ste izrađivači zapravo i ovog prijedloga, onda bi isti te osobe stotinu puta ponovile kako nema ovoga, nema onoga i prozivale. Što se tiče laži, zar je neistina da je minimalna plaća povećana preko 1147 kuna, da je osnovna odnosno minimalna 754, a neto plaća 1147 kuna i da li je isto tako, neistina, da je ova Vlada podigla razinu ugovorenosti projekata na 115% i da je recimo, istovremeno i isplaćeno preko 50% Hvala vam na podsjećanju na samo dio onih postignuća koje smo prezentirali, ne samo danas nego u svakom našem nastupu i dolasku pred ovaj Visoki dom. Ponovit ću još jednom, ovaj mehanizam za oporavak i otpornost koji prezentiramo danas, samo je dio svega onoga što će se realizirati u sljedećim godinama i naravno, pred nama su, u tijeku su pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru i programiranje. Znamo da je on specifičan s obzirom na rokove ugovaranja, dakle kraj 2023. i rok za potrošnju sredstava. I ja sam sigurna da će to i naši građani ali i društvo u cjelini osjetiti kao važan doprinos razvoju naše Domovine. Sljedeća posljednja replika uvažena zastupnica Katica Glamuzina. Zahvaljujem. Ministrice rekli ste fino da nije ovdje pola Vlade da bi branilo ovaj dokument, nego ste došli svi iz svojih resora nama dati opširnu informaciju o tom dokumentu kojeg nam ne želite dati na uvid. Pa dajte nam dokument, a vi idite radite svoj posao. Danas je pola Vlade ovdje. Ministar Beroš recimo vodi iznimno zahtjevan sektor zdravstva koji je strašno pogođen naravno covid krizom i raznim drugim krizama u tom sektoru. Ja bih puno radije da je ministar danas na svom radnom mjestu i posvetio svoje vrijeme rješavanju tih problema, nego da kao što vi kažete ne brani ovaj dokument ovdje, izgubio cijeli svoj radni dan sjedeći ovdje onda za što?

Zato smo mi zadovoljni da smo mogli provesti dan i objašnjavati ono što se u ovom dokumentu nalazi. Doduše, bilo bi nam puno draže da raspravljamo o onome što smo zaista predložili a ne o nekim komentarima koji zapravo iz tog dokumenta ne proizlaze ali to nekad zna bit narav rasprave u ovom Saboru. Govorim sad sigurna sam i u ime kolege Beroša, ali i u ime svih kolega koji su ovdje sad ili su bili jutros. Mi ćemo uvijek provesti koliko god treba vremena u Hrvatskom saboru jer smatramo da je to važno i da kroz ove rasprave upoznavamo građane sa svim onim vrijednim i dobrim projektima koje kao Vlada realiziramo.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre odnosno ministri. Kao što je rečeno Hrvatska će dobiti 6,3 milijarde eura odnosno 49 milijardi kuna za financiranje reformi povezanih investicija kojima se ubrzava i oporavak i povećava otpornost gospodarstva. Od toga 4 milijarde i 760 milijuna predviđa se za komponentu dva javna uprava, pravosuđe i državna imovina. Od toga iznosa o komponenti dva više od 60% ide za digitalnu tranziciju društva i gospodarstva. Kad bi bilo transparentno navedeno koji su to konkretno novi nereciklirani reformski projekti i investicije u javnoj upravi koji će dovesti do moderne i učinkovite javne uprave koja će služiti gospodarstvu i građanima. Pod reformama daljnjeg unapređenja učinkovitosti javne uprave spominje se između ostalog unapređenje postupaka zapošljavanja, novi model plaće rada u državnoj službi, javnim službama, digitalna transformacija konzervatorskih podloga, funkcionalna i održiva lokalna samouprava. Kad govorimo o zapošljavanju u državnoj službi i javnim službama treba govoriti i o nemogućnosti privlačenja i zadržavanja stručnih i sposobnih zaposlenika u javnoj upravi. Zašto? Ne samo zbog niskih plaća. To je jedan od razloga, ali je jedan veći razlog nemogućnost napredovanja najsposobnijih službenika u korist, na štetu onih najpodobnijih. Javnu upravu treba konačno depolitizirati, a ne da svaki puta kod smjene vlasti dolazi do nove sistematizacije i rasporeda na rukovodeća radna mjesta najpodobnijih, a ne onih najsposobnijih. To svakako demotivira mlade, sposobne službenike koji onda odlaze iz javne uprave i dolazi do negativne selekcije u javnoj upravi. O novom sustavu plaća u javnoj upravi govori se već godinama, a razne verzije kolaju već jako dugo i simulacije novih plaća. Europa nas pritišće da konačno donesemo taj Zakon o plaćama u državnoj upravi i javnim službama. Ako je to reforma, neka bude iako recikliranje starih projekata ali dajte konačno da vidimo taj Zakon o plaćama i pustite ga u saborsku proceduru. Kao investicija u javnoj upravi navodi se i centralizirani sustav selekcije službenika. Čini mi se da će to biti najteže provesti, jer onda se neće moći zapošljavati dakle vladajući po babi i po stričevima. Dobro, smislit će vladajući načine kako će zaobići taj centralizirani sustav zapošljavanja, pa će vjerojatno biti ugovora o djelu. E-državni ispit također je naveden kao investicija. Međutim, ta investicija kao što sam već rekla u pitanju premijeru, odnosno replici mi imamo već Pravilnik o polaganju državnog ispita kojeg je ministar Malenica donio i stupio je na snagu 1. travnja 2021. i izmjene tog pravilnika koji će stupiti na snagu isto 1. travnja iduće godine. Dakle, to nije nikakva reforma, to je zapravo recikliranje već postojećeg projekta koji je već pretpostavljam i zaživio u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Sustavom dakle upravlja Ministarstvo uprave što se tiče državnog ispita, a obrađuje podatke FINA. Ako je pitanje FINA moguće je da stvar ne funkcionira, jer kad vidimo osnivača NANOBIT-a kako obilazi šaltere i ne može zapravo registrirati poslovanje, onda nam je sve jasno i onda imamo od FINA-e obrazloženje da je njegov osnivački akt nestandardan. Modernizacija i daljnji razvoj državne informacijske infrastrukture jedan također bitni segment u javnoj upravi. Međutim, kad vidimo da svako javno pravno tijelo ima svoje nekakve softwarska i hardwarska rješenja teško je da ćemo doći ubrzo do modernizacije i razvoja te državne informacijske infrastrukture. Što se tiče pak pravosuđa mislim da bi trebalo više ulagati u edukaciju i etički integritet sudaca, a manje u trg pravde u Zagrebu i nekakvu energetsku učinkovitost samih zgrada. Hvala lijepa. Hvala.

Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Dakle, Ministarstvo pravosuđa i uprave u okviru Nacionalnog programa otpornosti i oporavka provodit će određene mjere u okviru komponente javna uprava, pravosuđe, državna imovina. Što se tiče samih aktivnosti dakle imamo daljnje unapređenje učinkovitosti javne uprave, moderno pravosuđe i spremnost za buduće izazove i sprječavanje i suzbijanje korupcije. Kada govorimo o učinkovitosti javne uprave, drago mi je da ste tu pohvalili uvažena zastupnice Nađ određene projekte koji su planirani u okviru ove komponente. Kada govorimo pojedinačno o tim projektima dakle postupak planiranja prijema i provedbe natječaja i testiranje kandidata za sva tijela državne uprave bi se provodilo na jedan transparentniji, i objektivniji, i jeftiniji ali i brži način. I zaista taj projekt državnog stručnoga ispita je predviđen bio prošle godine. No međutim, zbog epidemije Covid-19 dakle to smo prebacili u nacionalni plan otpornosti i oporavka i smatramo ga držimo da je izrazito važan u ovom dijelu dakle transparentnijeg, objektivnijeg, bržeg načina edukacije cjeloživotnog usavršavanja državnih službenika i u konačnici njihovog testiranja prilikom ulaska u državnu službu. Što se tiče Zakona o plaćama tu smo zajedno sa Ministarstvom rada pripremili određenu reformsku mjeru koja se odnosi na uređenje novog Zakona o plaćama u državnoj službi, ali i u javnim službama kroz uvođenje sustava platnih razreda. Ali isto tako i novog sustava vrednovanja rada u državnoj službi i javnim službama. Ono što nam je pokazala ova epidemija Covid-19 jest potreba za uređenjem rada od kuće u dijelu dakle tehnološkom, pa smo i u planu oporavka i otpornosti predvidjeli dakle uvođenje hibridnog pristupa radnom mjestu tzv. smart working, dakle stvaranjem preduvjeta za rad od kuće osiguravanje svih potrebnih informacijskih, komunikacijskih preduvjeta. Tu smo predvidjeli određeni reformski proces funkcionalna i održiva lokalna samouprava. To ide u smjeru dakle optimizacije lokalne samouprave. Dakle, uspostave određenih baznih podataka o kapacitetima jedinica lokalne samouprave kao i kreiranje određenih kriterija i mjerila vrednovanja jedinica lokalne samouprave sve iz razloga da ih potaknemo na funkcionalno povezivanje. Što se tiče pravosuđa dakle određene reformske procese ćemo provoditi u smislu u cilju smanjenja trajanja sudskih procesa, osigurati kvalitetnije uvjete rada i lakšu komunikaciju između svih dionika u pravosuđu te stvoriti kvalitetniji antikorupcijski okvir jačanjem svih institucija. Ja bih samo napomenuo da Nacionalni plan otpornosti i oporavka nije jedini dokument niti jedina perspektiva za provođenje reformskih mjera dakle tu je svakako i sljedeći višegodišnji financijski okvir, a Ministarstvo pravosuđa i uprave dakle dostupan je i norveški financijski mehanizam, ali isto tako i brojni projekti Svjetske banke koji trenutačno provodimo. Što se tiče izmjena i reformi unutar pravosuđa tu svakako idemo kroz izmjene Zakona o parničnom postupku dakle gdje bi sporove male vrijednosti provodili pisanim putem dakle bez sazivanja određenih rasprava, a isto tako ono što nas je epidemija Covid-19 naučila dakle to je jačanje instituta rasprave na daljinu. To ćemo dodatno jačati u ovome Nacionalnom planu otpornosti i oporavka. Ono što nam je jako bitno i važno dakle to je jačanje instituta mirenja, dakle idemo kroz izmjene Zakona o mirenju i Zakona o upravnim sporovima da u trgovačkim predmetima i u upravnim predmetima dakle onim predmetima i postupcima koji se vode pred upravnim sudovima i trgovačkim sudovima uvedemo dakle mirenje kao predsudski način rješavanja sporova i samim time rasteretimo sudove. U okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka dakle daljnje unapređenje Zakona o zemljišnim knjigama, usklađenje zemljišnih knjiga i katastar.

Gospodine predsjedavajući, poštovani ministre, drugi ministri. Evo pažljivim čitanjem ovoga dokumenta, posebno ovog područja koje se tiče znači koji je dobro sročen kao cijela podreformska mjera vidljivo je da se daje dodatni napor za projekt trga pravda i moje je mišljenje da unutar suprotnim mišljenjima kolege iz oporbe da je to dobra stvar da se na jednom mjestu objedini cijeli pravosudni sustav i držim da će to poboljšati efikasnost i učinkovitost cijelog sustava. Stoga vas opet bez obzira na sve pozivam, molim vas da pojasnite važnost tog objedinjenja i kada će taj projekt zaživjeti u onom punom smislu i punoj mjeri kao što mu samo ime da bude trg pravde. Odgovor. Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, trg pravde je zamišljen u okviru ovih promjena koje se odnose na institut mirenja, gdje bi zapravo Trgovački sud, Visoki trgovački sud, Upravni sud i Visoki upravni sud preselili na Trg pravde i formirali jedan centar za mirenje. Također Trg pravde nam je bitan iz razloga da ćemo kroz izmjene stečajnog zakonodavstva napraviti određene iskorake gdje bi i pogotovo u postupcima pred trgovačkim sudovima i pred Visokim trgovačkim sudom dodatno potaknuli na učinkovitost i efikasnost tog dijela. Moram napomenuti da je Trg pravde davno zamišljen projekt koji je parcijalno bio realiziran i sada kroz projekt Svjetske banke u tzv. zgradi jašionice gdje bi se trebala preseliti Zagrebačka gruntovnica. Ali sada kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti nastavljamo i dalje. Vjerujem da ćemo kompletirati to jer 50% svih sudskih predmeta odnosi se na grad Zagreb i iz tog razloga nam je bitno da ulažemo u infrastrukturu u gradu Zagrebu. Poštovani ministre, u materijalu se navodi jačanje, zapravo profesionalizacija strateškog planiranja. Zanima me da li je to po sistemu unutarnje revizije ili nekako drugačije i u kojem tijelu će biti, da li u svakom ministarstvu ili recimo u Ministarstvu financija kao što je nekad bilo i jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata EU. Nigdje se ne spominje zapravo Državna škola za javnu upravu, da li će ona tu imati neke funkcije ili će se raditi na neki drugi način. Dakako da nam je Državna škola za javnu upravu itekako važna pogotovo u smislu i Zakona o sustavu plaća gdje planiramo kroz Zakon o sustavu plaća kreirati jedan sustav cjeloživotnog usavršavanja i edukacije i držim da je Državna škola za javnu upravu izrazito važna kao nositelj svih aktivnosti u tom tijelu. Svakako kroz jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu EU, dakle one idu prema javnom sektoru ali i prema lokalnoj samoupravi. Dakle, cilj je podignuti administrativne kapacitete kako bi se u što boljoj mjeri mogli koristiti europski fondovi pogotovo što nam nadolazi višegodišnji financijski okvir, te smatram da ćemo pripremom kroz edukaciju službenika koji rade i u javnom sektoru, odnosno jedinicama lokalne samouprave što bolje apsorbirati sredstva. Poštovani ministre Malenica, 2009. je Zakonom o probaciji i uspostava probacijskog sustava je krenula u RH. Sve ono što je proteklih par godina napravljeno na području Uprave za zatvorski probacijski sustav u smislu učinkovitosti i dostupnosti IT tehnologija, spomenut ću samo Službu za podršku žrtvama i svjedocima korištenjem modernih IT tehnologija, elektronički nadzor, implementacija koja je omogućila spajanje zdravstvenog sektora sa Upravom za zatvor i probacijski sustav čime je unaprijeđena kvaliteta zdravstvene zaštite osoba koje se nalaze u penalnim institucijama samo su neki od reformi u kojima je vaše ministarstvo dalo značajan imput i povuklo određena europska sredstva koja su unaprijedila rad Uprave za zatvorski i probacijski sustav. Pa svako zahvaljujem na ovoj podršci pogotovo kada govorimo o Službi za podršku žrtvama i svjedocima. Dakle, dalje ćemo nastaviti širiti tu mrežu dakle proširiti na sva pravosudna područja da omogućimo, dakle adekvatnu podršku žrtvama i svjedocima. Također u pripremi je i projekt elektronskoga nadzora. Svakako smo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti predvidjeli određena financijska sredstva i za ulaganje u pravosudna tijela i Centre za probaciju. Ali kažem, nije Nacionalni plan otpornosti i oporavka jedina financijska os odakle financiramo određene projekte, dakle pogotovo za probacijske urede.

Poštovani ministre, evo pozdravljam ovo provođenje polaganja državne mature u elektronskom obliku prije svega zato što će to doprinijeti i transparentnosti i objektivnosti, a s druge strane mislim da će postupak biti brži na taj način i da će se smanjit troškovi. Znamo da ako poslodavac upućuje na polaganje stručnog ispita da on snosi troškove prvi puta, kasnije sam onaj koji polaže ispit tako da će i tu sigurno biti pozitivnih efekata. Isto tako mi je drago što će se uspostaviti novi sustav plaća, jer sigurno je da su kvalitetni ljudi i uvjet za kvalitetnu i još kvalitetniju javnu upravu i bez dobro plaćenih državnih službenika teško ćemo ih moći zadržati.

Da, dakle digitalizacija državnog stručnog ispita je svakako nešto što će doprinijeti da taj čitav institut i proces bude dodatno transparentniji, objektivniji, jeftiniji ali i brži a značit će svakako i određene uštede za same poslodavce koji su slali svoje službenike i za edukaciju, ali i za polaganje tih državnih ispita. Dakle, radi se o poprilično kompleksnoj materiji i vjerujem da ćemo tu u dogovoru, komunikaciji sa socijalnim partnerima naći najbolji mogući način.

Poštovani ministre, na stranici 44. spominje se u dijelu provedbe, spominje se normativno reguliranje područje lobiranja i izrada IT rješenja za unapređenje transparentnosti. Ali evo koristim priliku i pitam vas, vjerojatno ste više upoznati sa detaljima cjelovitog dokumenta. Na što se odnosi to IT rješenje za unapređenje transparentnosti s obzirom da ste prilikom donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi navodno najavljivali da će se uvesti transparentnost trošenja javnog novca barem lokalne i regionalne samouprave. Da li je to ono na što smo mi upozoravali i što sam predlagala i ovdje osobno, ali i još neki drugi nastavnici.

Dakle spomenuli ste i lobiranje, dakle uredit će se i kroz Zakon o lobiranju i taj institut lobiranja jer držimo da to postoji velika potreba za uređenjem toga područja. Što se tiče vašeg drugog pitanja, dakle unutar ove komponente koju ste spomenuli, odnosno te aktivnosti, dakle svakako je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nositelj te aktivnosti koji ima za cilj omogućiti svim jedinicama lokalne samouprave otvorene i transparentne proračune po principu kako imaju pojedine jedinice lokalne samouprave. Poštovani gospodine ministre, jedan od ciljeva u komponenti javne uprave jest daljnja optimalizacija i decentralizacija lokalne samouprave. Držim da je decentralizacija državne uprave ispuštanje poslova na jedinice lokalne samouprave jedan vrlo važnih segmenata i buduće reforme lokalne samouprave i javne samouprave, javne uprave. S obzirom da se na taj način spuštaju određeni poslovi jedinice lokalne samouprave to ne znači da svaka jedinica lokalne samouprave može određene poslove preuzeti, pa vi ovdje govorite o funkcionalnom spajanju jedinica lokalne samouprave u jednom od tih ciljeva. Mene interesira kako i na koji način i kada bismo mogli imati taj prijedlog kojim bismo mogli prepustiti da određene poslove za pojedinu jedinicu lokalne samouprave obavlja druga, veća, snažnija administrativno kapacitiranija jedinica lokalne samouprave. Dakle, imamo i primjer, dakle transfera, poslova Ureda državne uprave županijama. No, kada govorim o daljnjoj centralizaciji, povezivanju jedinica lokalne samouprave tu je jako bitno utvrditi administrativne i druge kapacitete jedinica lokalne samouprave i to je preduvjet da bismo govorili o povezivanju jedinica lokalne samouprave.

U Planu oporavka koncentrirali ste se na fraze o promjeni percepcije rada pravosuđa kao da želite Hrvate uvjeriti kako im pravosuđe radi zakonito. Problem pravosuđa nije pitanje opremljenosti već ljudi koji donose presude, njihove moralnosti i djelovanja sukladno zakonu. Neki dan smo čitali da je Mišo Hrastov, čovjek koji je obranio Karlovac a kojega je kompromitirani Vrhovni sud osudio na zatvorsku kaznu, dobio poziv od Hrvatske da plati odštetu obitelji poginulog srpskog agresorskog vojnika u visini od dva i pol milijuna kuna. Recite mi vi iz HDZ-a i SDP-a koliko je Poljska ili Francuska ili Češka isplatila za štete za ubijene njemačke vojnike na svome teritoriju? Postoji li u povijesti zabilježena situacija u kojoj napadnuta država obeštećuje agresorske vojnike? Jeste li svjesni što činite i koja će vam se pitanja gospodine ministre postavljati u budućnosti zbog ove sramote? Dakle, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti svakako je naglasak stavljen i na pravosuđe. Istaknuo sam u svom uvodnom izlaganju da idemo u određene reformske procese koji prvenstveno idu prema institutu mirenja, parničnom postupku, rasprave na daljinu, stečajnom zakonodavstvu. Držimo da je to bitno i važno pogotovo u ovom dijelu oporavka od epidemije covida 19. No međutim, također sam istaknuo da nije Plan otpornosti oporavka jedino mjesto kroz koje ćemo mi, jedini dokument kroz koji ćemo mi provoditi određene reforme, jer reforme provodimo i bez Nacionalnoga plana otpornosti oporavka i kroz višegodišnji financijski okvir i kroz Fond solidarnosti i kroz Norveški financijski mehanizam. Mi trenutačno imamo akcijski plan za rješavanje svih neriješenih predmeta, predmeta starijih od sedam godina, ubrzavanje svih sudskih postupaka a naravno veliku pažnju ćemo posvetiti i integritetu samih sudaca kroz jačanje izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Evo imamo signal da moramo napraviti stanku 15 minuta, pa onda ćemo do 18 i 40.

Sljedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Boška Ban Vlahek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Svaki dodatni novac koji dođe u Hrvatsku treba pozdraviti osobito ako će on biti pametno iskorišten. No, mehanizam za oporavak i njegovo usvajanje je tek jedna prilika koju trebamo iskoristiti na najbolji mogući način. Činjenica da nas je corona kriza izložila brojnim ograničenjima, ali i uputila na nove prilike. Zbog toga bih ovdje željela primijetiti nekoliko stvari. Za znanost i obrazovanje predviđeno je 7,5 milijardi kuna što je 15,3% ukupnog iznosa. Smatram da je to premalo iz dva razloga. Prvi je da je Hrvatska u prošlom financijskom razdoblju europskih fondova propustila u operativni plan staviti mogućnost izgradnje i dogradnje osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Država je nevoljko to financirala iz svog proračuna. Gradovi i županije nisu imali dovoljno novaca. Potreba za izgradnjom ili obnovom školskih objekata mora biti prioritet ukoliko želimo biti zemlja znanja. Drugi razlog je taj što se generalno premalo ulaže u znanost i obrazovanje. Prema podacima EUROSTAT-a Hrvatska izdvaja za rast i razvoj 1% BDP-a. Prosjek EU je 2,2% a cilj vaše Nacionalne strategije je 3% Ovom dinamikom taj cilj nećemo ostvariti pa je upitna učinkovitost same Nacionalne razvojne strategije. Za zdravstvo je predviđeno 2,5 milijarde kuna što je 5,1% ukupnog iznosa. Nije li se za zdravstvo moglo osigurati više sredstava kako bi se državni proračun rasteretio rashoda koji ima za na primjer rekonstrukciju zdravstvenih ustanova i nabavku opreme. To bi se prebacilo na ovaj mehanizam pa bi se novac iskoristio za podmirenje dugova vele drogerijama, povukla crta i stvorila prilika za snažne reforme u zdravstvenom sustavu, kontrola javne nabave, uvođenje reda i veća transparentnost u plaćanju prema izvršenim uslugama. Kriza uzrokovana pandemijom corona virusa promijenila je dosadašnju paradigmu kako društvenog, tako i ekonomskog sustava. Slažem se i pozdravljam ulaganja u privatni sektor i poduzetništvo. U gospodarstvu je jako važno da shvatimo gdje smo, gdje smo bili, a gdje su danas drugi. Hrvatski dohodak per capita u zadnjih 20 godina porastao je za 47% U isto vrijeme Slovenija, Estonija, Bugarska, Poljska i Litva su imale rast dohotka za 100 do 120% Da bi mi mogli ići u utakmicu sa tim državama koje su nas prestigle moramo hitno povećati izdvajanja za rast i razvoj i pomagati poduzetništvu. Zato je važno veći dio sredstava doznačiti poduzetnicima jer oni generiraju rast i razvoj i stvaraju nova, zdrava radna mjesta. U Međimurju na takav način funkcioniramo već godinama zbog čega nije slučajno da je i u gospodarski teškoj 2020. godini povećan izvoz koji danas utjecajem od 2,7% na hrvatsko gospodarstvo ostvaruje 4,9% ukupnog hrvatskog izvoza i tek 2,6% ukupnog hrvatskog uvoza. I zbog toga je Međimurska županija ta koja svake godine bilježi vanjsko-trgovinski suficit. Danas u Hrvatskoj imamo samo 15% poduzeća koje je izvozno orijentirano, ali upravo ta poduzeća zapošljavaju polovicu svih zaposlenih u privatnom sektoru, ostvaruju 62% ukupnih investicija i 66% ukupnih prihoda u gospodarstvu, te jedino izvozna ekonomija može zajamčiti snažniji gospodarski rast a jači izvoz predstavlja i jači BDP. Zbog toga je ulaganje u proizvodna poduzeća i šansa da zadržimo ljude u Hrvatskoj, da budemo konkurentniji u svijetu. Inovacije pretvorene u kvalitetan proizvod garantiraju da svaka kompanija može biti uspješna ako svoje vještine i znanje ulaže u hrvatski proizvod. I ovdje treba usmjeriti što više novaca. Zbog toga raspolaganje s novcima iz ovog mehanizma mora biti studiozno sa ciljem što zapravo želimo. I na kraju podcrtavam da je svaka kriza prilika, prilika da konačno uvedemo u Hrvatskoj istinske i prave reforme. Svaka ozbiljna država je krajnje ozbiljno vodila javne politike kojima je jačala ekonomski sektor. Država nije i ne smije biti poduzetnik, ali mora voditi javne politike na način reforme pravosuđa, javne uprave, infrastrukture, obrazovanja, porezne politike i na taj način jača poduzetništvo i to nam mora biti glavni prioritet jer svi pokazatelji danas govore da se borimo sa Bugarskom i Rumunjskom, a ne sa drugim zemljama koje su razvijenije. I zato, ako su neki pokazatelji loši, ako je okolnost loša tada moramo raditi na sebi, svojoj sposobnosti i svojoj snazi, moramo tražiti rješenje za danas i pripremati se za ono što nas čeka sutra. Poštovana zastupnice u svojoj raspravi dotakli ste se reforme obrazovnog sustava kroz izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova. Vjerujem da će biti super pametni vrtići, jer kod njih je sve pametno, čak i pametna poljoprivreda. Ali ono što čine ljudi, što čini grad to su ljudi, to su radna mjesta. I ono što će zadržati mlade obitelji je kvalitetan predškolski sustav koji će omogućiti svakome djetetu dostupan vrtić, a odgajateljicama da imaju normalne ugovore ne na određeno i da ih se kako bi se reklo da ih se ne šlata od unutar ustanove, od vrtića do vrtića, da im se pruži potpora od jaslica do škole.

Slažem se sa vama, to je problem koji se godina taloži, a zasigurno ne rješava. Što se tiče kvalitete predškolskih programa, a činjenica je da se u Hrvatskoj suočavamo sa prevelikim odgojno-obrazovnim skupinama, te prevelikim brojem djece po jednom odgojitelju kao i problem čestih promjena što ste vi danas u nekoliko navrata i spominjali, promjena odgajateljica što zaista negativno djeluje na djecu kao što ste i sami rekli. Stoga kvaliteta u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iznimno je važan segment odgoja i obrazovanja budući da ima izravan utjecaj na razvoj djeteta kao pojedinca, te na društvo u cjelini.

Poštovani predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege. S obzirom da razne međunarodne studije jasno i mjerljivo pokazuju da je covid kriza znatno štetnije utjecala na žene nego na muškarce, tijela UN-a i EU-a ovu krizu nazivaju krizom sa ženskim licem te jasno i glasno komuniciraju već mjesecima kako svi nacionalni planovi za oporavak moraju posebnu pažnju posvetiti upravo intenzivnijem smanjivanju nejednakosti među spolovima, jer je te nejednakosti ova kriza dodatno pojačala. Smjernice EU-a za kreiranje nacionalnih planova također to jasno navode. No na stranu što sve govore međunarodne institucije nedavno je u Hrvatskom saboru raspravljena i donesena Nacionalna razvojna strategija koja također jasno kaže u svom šestom poglavlju kako će svi akti strateškog planiranja koji proizlaze iz strategije će se morati provoditi imajući na umu između ostalog i ciljeve ravnopravnosti spolova. Iznenađuje onda da ova informacija o nacrtu NPO-a koju smo dobili niti na jednom mjestu ne navodi riječ ravnopravnost u niti jednom kontekstu, a kamoli kontekstu ravnopravnosti spolova. Na Odboru za EU poslove ministar Ćorić mi je jasno potvrdio da cjeloviti dokument koji se uspješno krije i od javnosti i od zastupnika ne sadrži poglavlja ili koncepte koji nisu već navedeni u nacrtu. S obzirom na to da cjeloviti dokument nismo imali priliku vidjeti, s obzirom da pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nije bila pozvana dati svoj imput pri kreiranju NPO-a mogu samo pretpostaviti da niti cjeloviti dokument u svih svojih spomenutih sedamstotinjak stranica niti na jednoj od tih stranica nije uspio uključiti rodnu dimenziju kao što je preporuka svih međunarodnih institucija, NGO-a, civilnog društva, pa u konačnosti i naše vlastite Razvojne strategije. Čitala sam predloške planova drugih zemalja Njemačke, Italije, Francuske, Finske, Švedske itd. i dok su neke od tih zemalja po ovom pitanju svjetlosnim godinama ispred nas neke tek načelno spominju da će u svoje planove uključiti mjere za postizanje ravnopravnosti spolova. Tek načelno spominju s par riječi i sa tih par riječi su nas premašile jer kod nas ponavljam, ovaj se problem niti jednom riječju ne spominje kao da niti ne priznajemo da postoji. Pa iako naša Nacionalna razvojna strategija načelno navodi citiram kako je ravnopravnost žena i muškaraca jedna od najviših vrednota hrvatskog ustavnog poretka odraz nacionalnog identiteta i pazite preduvjet konkurentnog i inovativnog gospodarstva. Za tu ravnopravnost se svejedno ne nalazi mjesta u NPO-u, pa onda ni ne čudi da Izvještaj u europskom semestru 2020. za Hrvatsku navodi kako je nejednakost spolova u Hrvatskoj jedna od najviših u EU. Diljem Unije pa tako i kod nas žene su posebno pogođene covid krizom, jer predstavljaju veliku većinu zdravstvenih radnika koje su onda i više izložene riziku od zaraze te su većinom žene te koje balansiraju brigu o drugima kao neplaćeni rad sa svojim drugim radnim obvezama. Dodatno većina samohranih roditelja su majke, su žene jel, koje su imale cijeli splet dodatnih problema zbog ove krize. Žene su više od muškaraca ostajale bez posla, a i nasilje nad ženama posebno obiteljsko je slijedom lockdowna također raslo u alarmantnim razmjerima. Zbog svega navedenoga, iznimno je bitno inzistirati na tzv. Gender mainstreamingu tj. potrebi da rodna dimenzija bude uključena u sve strateške dokumente kojima će se regulirati izlazak iz krize i daljnji razvoj hrvatskog društva. Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Vladina Agencija za ravnopravnost spolova nisu bile pozvane dati mišljenje o ovom dokumentu. Premijer je danas obećao da će se taj propust ispraviti te da će ih kontaktirati i zatražiti njihovo mišljenje. Hvala vam kolegice na ovom podsjetniku. Naime, nema europskoga dokumenta koji ne govori da bez jednakog sudjelovanja muškaraca ili žena ili rodne ravnopravnosti nema ni demokracije. Tako bismo mogle unaprijed reći da ovaj dokument tj. informacija o sažetku sažetka dokumenta doista je zapustio žene. Dovoljno je ako pogledate samo komponentu 4 koja govori o tržištu rada i o socijalnoj zaštiti pa rečenica počinje, tržište rada pogođeno je udarom pandemije, dakle ako u tražilicu pa molim i kolege s ove desne strane da upišu ne samo ravnopravnost, ne moraju upisati ni jednakost, neka upišu žena pa će vidjeti da će se naći tražena pa ono žena će biti negdje gdje se traži dokumentacija. Dakle, nedopustivo je da u ovom dokumentu se 50% ili 51% građanki ove zajednice ne vidi da bi možda i one trebale oporavak, a znamo da bez žena sigurno ova zajednica neće biti otporna kao što bi [[Upadica: Vrijeme.]] trebala biti.

Posebno s obzirom na ono što je navedeno u samoj razvojnoj strategiji koja je kao krovni dokument svim ostalima. Napomenut ću svima ovdje danas, žao mi je što kolegica Selak Raspudić nije tu, dokumenti koji su nabrojani u Nacionalnoj razvoj strategiji koji bi svi trebali imati rodnu dimenziju, lako ih je pronaći Narodne novine broj 13/21, 79 ih je u procesu donošenja. Svi bi to trebali imati i moramo uzeti na sebe odgovornost da pratimo da li ti svi dokumenti to i sve strategije i planovi itd. uključuju i kao odgovorni zastupnici reagirat ukoliko to ne bude tako. Uvažena kolegice, moja replika je dopuna onoga što je maloprije spomenula i skrenula pažnju uvažena kolegica Borić. Imate li vi saznanja o eventualnoj financijskoj korelaciji sredstava koja će se dodjeljivati zemljama i postojanje rodne dimenzije u planovima koje zemlje dostave Europskoj komisiji. Jasno je, vidljivo svima koji žele pregledom stranica EU i komisije da će više od 50% ukupnog iznosa planiranog za poticaje oporavka biti namijenjeno modernizaciji i kroz 3 različite sfere i gdje će se posebna pažnja posvetiti upravo i rodnoj ravnopravnosti što bi po meni bio vrlo jasan signal da će korelacija postojati, možemo uzeti te novce, a i ne moramo, ovisi o premijeru i njegovom obećanju koje je danas dao.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, očito da epidemija korona virusa za posljedicu ima i tešku ekonomsku krizu koja je pogodila svijet pa time i EU. Očito i da EU želi jasno nastupiti, pustiti jedan snažni stimulus za gospodarstvo kao bi se pokrenulo gospodarstvo, kako bi se krizu prevladalo. Sama kriza će se vjerojatno vidjeti u narednim godinama prije svega posljedice će biti nagli rast javnoga duga. Hrvatska je tu posebno unutar EU još u posebnoj poziciji zato što smo po mnogim podacima i po mnogim statistikama jedna od najsiromašnijih zemalja EU, ali to bi nam upravo trebao biti poticaj za dublje reforme. Što se tiče samih sredstava koja su predviđena za Hrvatsku nadajmo se da će biti dobro utrošena i nadajmo se da će biti pravovremeno utrošena. Svi znamo da smo imali potres u Zagrebu prije više od godinu dana, nažalost država još nije uspjela krenuti sa obnovom. Tako da se nadamo da ćemo idućih 5 godina povući sredstava koja su nam na raspolaganju, da ćemo ih doista iskoristiti i da će to potaknuti reforme i ekonomski rast u Hrvatskoj. Ono što smatram da će biti dobra posljedica samog stimulusa vidjet ćemo koliko će se od ovog novca povući u hrvatsko gospodarstvo, koliko će se iskoristiti. Ako povučemo svake godine primjerice 5 milijardi kuna, jedan dio od tih 5 milijardi kuna će završiti u državnom budžetu kao posljedica prihoda države. Porezi su nam visoki pa je logično da će dio novca završiti u državi, u državnoj blagajni. Nadam se da će to Vlada iskoristiti na način da se smanji poreze. Porezno rasterećenje nam je zapravo najveći jamac da je to investicija u gospodarstvo. Vidjeli smo neefikasnost i korupciju u državnim tvrtkama, vidjeli smo pitanje korupcije u državnim subvencijama. Ono što jedino možemo biti sigurni u slučaju poreznog rasterećenja da će taj novac doista otići u hrvatsko gospodarstvo i da će otići hrvatskim građanima. Tako da u slučaju da povučemo jedan dio od ovoga novca, a očito hoćemo barem jedan dio, nadajmo se što veći dio, kada se, kada dio tih sredstava sjedne u državni proračun nadam se da će Vlada to iskoristiti za porezno rasterećenje. Prije svega tu uvijek moramo se vratiti na porezno rasterećenje plaća hrvatskih građana. SDP je sam predlagao da se porezna osnovica odnosno da se do 5.000 kuna ne oporezuje porez na dohodak na taj način bi prihodi prosječne hrvatske obitelji porasli i do 500 kuna. Tako da se nadam da će dio novca koji će posredno završiti u državnom budžetu kao posljedica ovih investicija da će ići i u porezne olakšice. Ono što nam je posebno važno za društvo je da idemo prema tome da dosegnemo punu zaposlenost. Puna zaposlenost nije isto što i niska nezaposlenost, to su dvije različite stvari. Punu zaposlenost sigurno bismo mogli dostići ako uložimo novac i ako provedemo dodatno obrazovanje naših građana. Kao što je već danas spomenuto na razini EU 11% odraslih građana sudjeluje u obrazovanju svake godine. Na razini Hrvatske to je 3,5% Dakle, trostruko niže. EU ima za cilj da se svede da svega 15% stanovništva nema neku vještinu. Nažalost u Hrvatskoj je razina dvostruko viša. Tako da bi sigurno trebalo poduprijeti razvoj obrazovanja u Hrvatskoj što bi povećalo stupanj obrazovanja kod hrvatskih građana, ali bi bilo i dobro za hrvatsko gospodarstvo jer bi građani bili konkurentniji na tržištu rada. Što se tiče turizma koji je tu spomenut, možemo postaviti pitanje da li ova ili ona pomoć na ovaj ili onaj način pomoći samom turizmu? Postali smo doista izrazito ovisni o toj turističkoj grani što nam dugoročno naravno može biti problematično pa i sada u ovoj ekonomskoj krizi smo pogođeni baš zato što dobrim dijelom ovisimo o turizmu. Ono što bih na kraju htio naglasiti jest, slušali smo danas i ministre i zastupnike, čuli smo naravno neke pozitivne stvari koje bi se trebale napraviti, reforme sa ovim novcem. Objektivno te stvari smo trebali napraviti neovisno o ovome novcu u zadnjih 10-tak ili više godina. Ipak nadajmo se da će se to napraviti. Nažalost, nažalost moramo vidjeti tko će upravljati ovim novcem, tko će to voditi. To će voditi političari i birokrati, zbog toga [[Upadica: Vrijeme.]] moramo biti oprezni. U ime predlagatelja uvažena ministrica Nikolina Brnjac.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani saborski zastupnici, poštovane kolegice i kolege, turizam i ugostiteljstvo kao što ste čuli su teško pogođeni posljedicama pandemije kako u Hrvatskoj tako i u Europi, al tako i u svijetu. Oporavak turizma i oporavak ugostiteljstva te ponovno zapošljavanje i stvaranje radnih mjesta nije moguć bez znatnih ulaganja. Međutim, sva ta ulaganja moraju doprinijeti transformaciji hrvatskog turizma u održiviji model. Upravo zato smo mi na početku pri pripremama za Nacionalni plan oporavka i otpornosti već krajem prošle godine okupili cijeli turistički sektor, sve dionike u turizmu da vidimo koji su to projekti koji mogu zahtijevati odnosno koji su zeleni i koji su digitalni. Sjeli smo i napravili određeni plan. Kao što je kolega zastupnik uvaženi rekao, ne bi se složila Hrvatska je turistička zemlja, hvala Bogu da je turistička zemlja i Hrvatska će uvijek biti turistička zemlja upravo zbog svoje bogate kulturne baštine, upravo zbog svojih prirodnih bogatstva, zbog nacionalnih parkova, parkova prirode, svega onoga što imamo i to moramo znati dobro usmjeravati. Turistički sektor u Hrvatskoj je već godinama suočen upravo s nedostatkom turističkih proizvoda dodane visoke vrijednosti, problem visoke sezonalnosti te negativnim učincima prekomjernog turizma u najrazvijenijim destinacija u kratkom periodu turističke sezone. S druge strane u većem dijelu godine smještajni kapaciteti su nedovoljno popunjeni što predstavlja problem upravo održivosti i ostalih pratećih djelatnosti pa i cjelokupnih lokalnih ekonomija. Ovaj plan za oporavak i otpornost upravo je prilika za promjenu paradigme oslanjanja na sunce i more sezonalnosti ali i prekomjernog turizma u turistički najrazvijenijim destinacijama. On je također i prilika za snažniji razvoj kontinentalnog turizma s naglaskom upravo na ruralna područja kao i za ulaganje u turističke proizvode visoke dodane vrijednosti kao što su zdravstveni, sportski, kongresni, ekoturizam za što imamo idealne uvjete kako na kontinentu ali tako i na obali. Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti će se financirati projekti koji doprinose oporavku gospodarstva usmjeravanjem ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju te upravo razvoju održivog turizma. Dakle, imamo priliku reformirati sustav i europska sredstva putem kojih to možemo učiniti. Ministarstvo turizma i sporta je, planira početkom slijedeće godine predstaviti Hrvatskom saboru reformsku podlogu za strateško usmjeravanje turizma u predstojećem desetljeću to je strategija održivog razvoja turizma do 2030. godine. Za mjere predložene strategijom izradit će se i strateška procjena utjecaja na okoliš po prvi puta. Provedba mjera i aktivnosti same strategije poduprijet će se provedbom samih projekata od kojih su neki planirani upravo investicijama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Investicije iz podkomponente održivog, inovativnog i otpornog turizma u iznosu od 2,2 milijarde kuna biti će upravo usmjerene u razvoj konkurentnosti cjelogodišnjeg oblika turizma kao što su zdravstveni, sportski i kongresni turizam. Zatim podizanje kvalitete i kategorije postojećih smještajnih kapaciteta u hotelskim turističkim tvrtkama. Transformaciju smještajnih kapaciteta malih iznajmljivača u obiteljske hotele i pansione te zelenu tranziciju najveće svjetske čarter flote. Kvalitetne projekte energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije i kružnog gospodarstva čime se upravo ubrzava zelena tranzicija, te povećava održivost i otpornost samih poduzetnika u turizmu. Investicija jačanje konkurentnosti poduzetnika, te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma u potpunosti je namijenjena privatnom sektoru, a cilj joj je potaknuti oporavak i otpornost poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma uključujući i povezane djelatnosti posebito industrijske proizvodnje. Predviđeni korisnici sredstava su i mali i srednji i velikih poduzeća u djelatnosti turizma, ali i ugostiteljstva. Investicija regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma namijenjena je kako javnom sektoru, ali i privatnom sektoru za ulaganja u javnu turističku infrastrukturu kao preduvjete za razvoj konkurentnijih turističkih proizvoda. Investicija unaprjeđenje turističkog eko sustava i jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam u potpunosti je namijenjena edukaciji ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu ulaganjem u razvoj i provedbu programa obrazovanja u svim razinama.

Uvažena ministrice, da, kad se referirate na uvaženog zastupnika barem imajte dostojanstvo, znate ko vam je nešto rekao jer ovo je … [[Govornik se ne razumije]] ministrice, pa imajte se dostojanstvo referirati tko je to rekao, imajte mu hrabrosti izgovoriti ime, pa da o tome pričamo, a ne da bude zastupnik umm uvaženi ili zastupnica umm uvažena. Idemo sa replikom, prva je uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče Uvažena ministrice, Hrvatska je naravno turistička zemlja i ima dugu turističku tradiciju.

Među vodećim smo europskim turističkim destinacijama i tamo zasigurno trebamo i ostati. Ova bespovratna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka u javni sektor radi oporavka turističkog gospodarstva će zasigurno ublažiti krizu i ojačati turizam. Ali ono što mene konkretno zanima je kontinentalni turizam odnosno ruralna područja i koji konkretni projekti, što možemo očekivati u kontinentalnom turizmu? Hvala lijepo poštovana zastupnice. Dakle, kao što smo rekli ono što će biti cilj ovog cijelog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je također ulaganje u proizvode visoke dodane vrijednosti. Između ostalog to je u razvoj i zdravstvenog turizma. Kao konkretni projekat mogu izdvojiti jedan od primjera same te investicije koje se bazira na jednom od turistički najslabije razvijenih područja u RH, a to je iskorištavanje ugljičnih izvora u svrhu terapeutskog centra. Jedina ustanova u Europi koja u terapeutske, wellness i spa svrhe kao izradu kozmetičkih pripravaka koristi derivate nafte za kožne i reumatične tegobe, ulaganje u proširene terapeutske i smještajnih kapaciteta, uvođenje tzv. pametnih soba. U okviru investicije predviđena je uspostava nove fotonaponske elektrane za potrebe postojećih i novih kapaciteta koje će smanjiti potrošnju električne energije, isto tako fotonaponske elektrane, implementacije novog informatičkog sustava, ojačivanje, istraživanje i razvoj na prevenciji, smanjenje dermatoloških tegoba i projekt je održiv zbog jedinstvenog pristupa korištenja prirodnih resursa.

potpredsjedniče. Uvažena ministrice, s obzirom na značaj turizma na gospodarstvo Hrvatske veseli činjenica da u dijelu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za turizma je osigurano 2,2 milijarde kuna o čemu ste nas sad iscrpno izvijestili. Kada to usporedimo samo sa prethodnim financijskim okvirom za turizam tada nismo imali ni približno ovaj iznos. Provedba plana uključuje znači dodjelu bespovratnih sredstava za privatni i javni sektor radi oporavka turističkog gospodarstva od krize Covid-19. Čestitam vama ministrice, čestitam Vladi RH na mudroj odluci jer ako išta moramo oporaviti moramo oporaviti turizam. S obzirom da dolazim iz Splitsko-dalmatinske županije turizam nam je na koljenima, stanovnici u mojoj županiji žive većinskim dijelom od turizma. Za nas ovaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti u ovome dijelu puno znači i želimo da izađemo svi jači [[Upadica: Vrijeme]] iz ovoga. Upravo je intencija i stoga bila, glavna investicija je jačanje konkurentnosti poduzetnika, te poticanje zelene i digitalne tranzicije koja je u potpunosti namijenjena isključivo privatnom sektoru.

g. Predsjedavajući i cijenjena ministrice. Evo što je već par puta kazano, predviđeni su 2,2 milijarde bespovratnih sredstava za razvoj znači održivog, inovativnog i otpornog turizma. Dosadašnji rezultati ukazuju da je naš turizam stvarno, hrvatski turizam otporan i prilagodljiv.

Hvala lijepo poštovani zastupniče, upravo zato predviđenom reformom se želi uspostaviti učinkoviti i organizacijski ali i pravni okvir za upravljanje razvojem održivog turizma. Dakle, prvi korak će biti prikupiti podatke te temeljem njih izraditi sve znanstvene podloge i analize koje će postati alat za upravljanje javnim politikama. Drugi korak je definiranje jasnih politika temeljenih na znanstvenim podlogama odnosno gdje će se postići cjelokupna reforma, a treći koji, znači kroz njega napravit će se zakon o turizmu koji će predstavljati okvir za praćenje i razvoj turizma. Dakle, cilj je i kroz sam indeks održivosti napraviti detaljnu razradu razvoja mogućih visokih proizvoda dodatne vrijednosti dakle kroz cijelu RH kako na kontinentu, a tako i na obali. Uvažena ministrice rekli ste da su ugostiteljstvo i turizam posebno pogođeni ovom Covid krizom i to ne samo u RH nego i u svijetu. Međutim, RH i Vlada RH je učinila puno upravo u očuvanju radnih mjesta dodjelom potpore za očuvanje radnih mjesta i te potpore su krenule još u ožujku prošle godine. Do sada je što za plaće osigurano negdje oko 10 milijardi kuna plus doprinosa otprilike 14 milijardi kuna i značajna sredstava su otišla upravo u djelatnosti ugostiteljstva i turizma. Do sada se govori i broji da se radi oko 100.000 poslodavaca i oko preko 600.000 radnika koji koriste jednu takvu potporu.

Prvi puta sada imamo na raspolaganju sredstva iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost gdje možemo turizam usmjeriti ne da nam se događa nego da upravljamo detaljno razvojem određenih turističkih destinacija. Poštovana ministrice evo svjedoci smo da se u posljednjih nekoliko godina sve više ulaže u kontinentalni turizam i da on pokazuje sve bolje rezultate međutim smatram da tu možemo još i više pogotovo u gastro turizmu što naša zemlja ima ja mislim posebnu ponudu i možemo tu biti zaista vrlo konkurentni.

Dakle, iz oba dvije investicije i prva investicija koja se odnosi na jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje i zelene i digitalne tranzicije i druga investicija koja se odnosi na turističku diverzifikaciju i specijalizaciju turističke ponude, oba dvije se i odnose također i na razvoj kontinentalnog odnosno ruralnog turizma. I svakako smo vodili računa u razgovoru sa svim dionicima iz turističkog sektora na sve ove elemente što ste upravo naveli vodeći se pri razvoju i ekoturizma i gastro turizma i sportskog turizma.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana ministrice, neosporno je da smo turistička zemlja, neosporno je da imamo prirodne ljepote možda i najljepše u Europi, kolegica Jelkovac je rekla da smo i poželjna gastro destinacija, vi govorite o ruralnom turizmu i onda nastaje problem. Prvi preduvjet je da ljudi tamo žive. Naš ruralni prostor je osiromašen, a što se tiče gastro destinacije bez lokalne hrane neće biti ni gastro destinacije. Zanima me na koji način vi želite potaknuti ruralni turizam ako je činjenica da se ljudi sa ruralnih područja iseljavaju, a poljoprivreda nam je svakim danom sve više na koljenima. Upravo je to ideja i samim investicija tako da će i sam poljoprivredni sektor biti uključen u propis ovih projekata odnosno same investicije.

Idemo sljedećim raspravama.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažene, uvažena ministrice, ministre, kolegice i kolege zastupnici, danas je pred nama Nacionalni plan oporavka i otpornosti još jedan u nizu dokumenata kojima ćemo navodno dobiti puste milijune i milijarde. U svom izlaganju osvrnut ću se na područje poljoprivrede. Naime, i danas na Odboru za poljoprivredu mogli smo čuti razbacivanje sa brojkama i pustim milijunima, ali stanje u poljoprivredi i prije i poslije ovog dokumenta bit će isto. SDP je već više puta isticao da je stanje u poljoprivredi alarmantno. Dok se Vlada i vladajući razbacuju brojkama, evo da kažem nešto o tome. Dvije od tri šećerane su bespovratno ugašene, smanjen je broj proizvođača šećerne repe, sve je manje proizvođača mlijeka, malim i srednjim mljekarima se smanjuju premije, naravno stočarska proizvodnja općenito je na koljenima, sektor voća i povrća tek će biti na udaru zbog genijalnog pravilnika o proizvodnji, o proizvodno vezanim potporama koje su zadane, blago rečeno nedostižni ciljevi proizvodnje. Imamo mi i niz poljoprivrednika koji muku muče sa naplatom, tako u mom kraju iz kog dolazim postoji veliki broj poljoprivrednika koji ne mogu naplatiti predanu silažu. Nedavno sam o njima pričala, čitala njihova imena, iznosila iznose koje potražuju od Agrokom nature i Sedlić grupe. Njihova priča dobila je sudski epilog, a dok se sve to ne riješi zanima me što je vlada napravila da pomogne tim poljoprivrednicima da prežive? Apsolutno ništa, kao i svi prepušteni su sami sebi. Dalje, o Europskom zelenom planu u Hrvatskoj ni dalje ni riječi ni slova. Sve što Ministarstvo poljoprivrede šalje u saborsku proceduru je usklađenje sa direktivama EU ili usklađenje sa zakonima sa zakašnjenjem po 2-3.g., tako smo imali cijeli set zakona usklađenja sa državnim inspektoratom, kasnilo se samo skoro 3.g. i tu nije kraj. Npr. Zakon o hrani još uvijek nije ni u saborskoj proceduri. Ali kada Ministarstvo poljoprivrede i napiše neki zakon onda imamo Zakon o sjemenu gdje nema udruge koja se nije digla na noge zbog ovog skandaloznog zakona. Danas je predsjednik vlade spominjao i komasaciju, nešto što je regulirano zakonom još 2015.g. i što se radilo više od 5.g. Apsolutno ništa. Znači trebalo vam je 5.g. nerada da to zaključite, pa čestitam. Nije problem u tome da li je zakon i pogled na zakon da li je dobar ili loš već činjenica da se sad najavljuje novi zakonodavni okvir, a NPOO se odnosi na razdoblje '21.-'26. Dok se novi zakon donese proći će vrijeme i upitno je koliko će se sredstva moći povući, bojim se da ništa. Dakle, s razlogom se pitam da li je to pucanj u prazno? I tu nije kraj. Komasacija se, zamislite, predaje na pravnom fakultetu, a u Hrvatskoj se ne provodi već 30.g., to je čisti apsurd. Kad spominjemo apsurd ne mogu ne spomenuti strategiju poljoprivrede koja će se tek donijeti za period '20.-'30., znači isto neće biti donesena barem do 2022.g., dakle 2.g. odu u vjetar, nema ih, ništa. Apsurd je u činjenici da Ministarstvo poljoprivrede donese Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom 2018.g. i onda se obveže da će napraviti procjenu učinka tog istog zakona i danas smo u '21.g., oni procjenu učinka nisu napravili, a već idu izmjene i dopune tog istog zakona. Znači nisu u stanju sami napraviti ono što su sami si zadali i kako onda da vam vjerujemo da će i ovaj plan oporavka nešto donijeti? Zaključno, papir gospodo trpi svašta, tako i ovo što danas imamo na raspravi. Naši mali i srednji OPG-ovci opet neće dobiti ništa, nula. Premalo potpora je usmjereno poljoprivredi koje bi trebalo ojačati i unaprijediti našu poljoprivredu. Ovo nije plan oporavka nego nažalost plan daljnjeg uništenja poljoprivrede i RH.

Ako pričamo o nacionalnom planu, a bi li trebali pričati o regionalnom planu? Ako govorimo da treba pomoći Hrvatskoj, možda bi trebalo pomoći nekoj regiji, možda nekoj regiji koju bi vi prepoznali, koja je nekad imala vrlo razvijenu prerađivačku industriju, možda šećerane, koja je jednom davno imala vrlo jaku proizvođačku industriju, koja je jednom davno imala vrlo razvijenu industriju općenito recimo „Borovo“, recimo „Đuro Đaković“, recimo „Analit“, recimo mogo bi vam do sutra nabrajat. Ne znam koja vam, da li vam nešto govori to o regiji o kojoj se govori, a ovdje govorimo recimo o, o turizmu na moru kojem trebamo pomoći, a ne govorimo možda o regiji koja je već devastirana bila i prije … [[Govornik se ne razumije]] HDZ-ovim oporavkom, a sad ćemo ga valda dodatno devastirati i oporavkom iz EU. Na početku kad ste počeli pričat podsjetili ste me na Slavoniju koja je bila nekad i onda znate šta se dogodilo? HDZ je tamo došao na vlast i sad nema čega nema tamo, ugasila se valjda svaka tvornica koja se mogla ugasit. Konkretno, ja dolazim iz Slatine, nema firme koja se nije ugasila, nekad je bila farma „Senkovac“ jedna od najjačih svinjogojskih farmi, bilo vam je „Gaj“, bilo je „Klasje“ itd. da vam sad ne nabrajam. Šećerane, da. Grad Virovitica iz moje županije je bio slatki grad, sada je samo grad sa gorkim okusom u ustima. Naravno ko je tamo na vlasti? Pa HDZ. I onda se mi pitamo što u Slavoniji ne valja?

Poštovana kolegice, ako sam dobro čula u svojoj raspravi spomenuli ste Europski zeleni plan iz 2019.g. koji je važan strateški dokument za razvoj poljoprivrede u kojem su dane smjernice za područje politika zelenog plana, između ostalog u njemu se spominje i strategija „Od polja do stola“ i „Održiva poljoprivreda“

Europski zeleni plan je ključan dokument za sve članice EU, naravno ne i za RH.

Naravno da od puno priče i od puno svega neće biti apsolutno ništa iako moram naglasit još jednom to je Europski zeleni plan gdje smatra se da će Europa postati europski klimatski kontinent neovisan do 2050.g., ali Hrvatska očito ima malo previše vremena, pa do 2050. možda nešto i napravimo. Poštovana kolegice, ja dolazim iz Primorja, dakle o onome o čemu pričate nemam baš nekih specijalnih saznanja. Ali u mom gradu još 1800 i neke godine u Tvornici papira po Pravilniku o radu plaća se dijelila petkom točno u toliko i toliko sati.

Kolega Fabijanić ja vam se jako zahvaljujem na ovom pa ću ja sada iskoristiti priliku pa ću pročitati. Ranko Krnjajić, Antun Marošević, Željko Tušek, Miroslav Tušek, Luka Genge, Iva Brezec, Zvonimir Šantak, Miroslav Rastija, Luka Mikić, Mara Mikić, Ljubiša Bulajić, Mladen Virovac, Vlado Reščić, Marko Valpovac, Darko Vukelić, Mateo Bilavić, Slobodan Stjepanović, Ernesto Čapo, Vlado Špoljarić, Ivan Grgurić, Tomica Pleša, Čedomir Reves, Dragan Milišić, Zoran Ninčević, Edi Milešić, Ivanka Milešić, Luka Župan, Jure Župan, Marko Komesarović, Ivan Janjić, Josip Katalinić, Miroslav Kokorić, Sopranka d.o.o., Autoeuropa d.o.o. itd. To je popis oštećenika koji potražuju 7 milijuna i 118 tisuća kuna. Oni su se obratili ministrici Vučković, ali naravno niti pomoći, niti sluha nije bilo. Slijedeća pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Marijana Puljak.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, ja ću ovdje za kraj nekako sumirati možda dio ove rasprave i to kroz osvrt koji su na ovaj nacionalni plan dali iz udruge poslodavaca, dakle njihova glavna ekonomistica Iva Tomić i neke, neke teze koje smo čuli i od Vuka Vukovića u ime Glasa poduzetnika. Dakle, evo čuli smo već tijekom rasprave nekoliko puta, stalno smo ponavljali kako je neprimjereno dakle da u saborsku raspravu ide sažetak ovako važnog dokumenta, slažu se tu dakle ove udruge poslodavaca, udruga poduzetnika. Potrebno je dakle na, saborskim zastupnicima na uvid dati cijeli dokument. Mi smo ga danas evo ovdje vidjeli kao što sam rekla po hodnicima pod rukama onako skrivečki kod savjetnika premijera, Savića. Dakle, ovo nikako ne smije i ne može biti premijerov dokument ovo je dokument svih nas. Saborski zastupnici su je li dakle izabrani predstavnici u najvišem predstavničkom tijelu.

Kažu oni isto tako u svom osvrtu da je i sam Odbor za financije i proračun bi trebao dobiti na uvid cjelokupnu financijsku konstrukciju dokumenta, ne samo grubi financijski okvir po pojedinim komponentama jer osim potencijalnog izravnog utjecaja na proračuna preko korištenja bespovratnih sredstava umjesto proračunskih sredstava za određene svrhe mehanizam za oporavak i otpornost sa sobom nosi i buduća porezna opterećenja kako bi komisija posuđena sredstva za oporavak od korona krize u konačnici mogla i vratiti. Isto tako, u svom osvrtu kažu i ono što sam ponavljala, dakle moramo prestati s mantrom kako smo ispregovarali najviše od svih zemalja u EU. Jesmo, dobro je što jesmo međutim glavni razlog zašto smo dobili najviše sredstava je naše opće ekonomsko zaostajanje i dubina pada uzrokovana korona krizom. Udruga poslodavaca je kao, HUP kao socijalni partner je trebao biti uključen u proces izrade od samog početka. Posebno će se utvrditi slijedeći elementi, sažetak procesa konzultacija provedenog u skladu s nacionalnim pravnim okvirom lokalnih i regionalnih vlasti, socijalnih partnera, organizacija civilnog društva, organizacija mladih i drugih relevantnih dionika za pripremu i ako je dostupno provedbu plana i kako se inputi dionika održavaju u planu. Ovakav pristup snažno ističe i Godišnja strategija održivog rasta 2021. ukazujući upravo da je snažan dijalog sa socijalnim partnerima nužna pretpostavka za osiguranje vlasništva svake pojedine države nad planom za oporavak i otpornost. Kao što sam rekla bila i ranije ovdje je bilo opravdanje održane su je li prezentacije, čuli smo na odgovoru, bile su 2-3 prezentacije sa udrugom poslodavaca međutim te prezentacije su zapravo jednostrane, jednosmjerne, nisu nikako se ne mogu shvatiti kao konzultacije i suradnja na izradi ovog dokumenta. Hrvatska udruga poslodavaca je isto tako svoje pozicije oko potrebe sufinanciranja investicija u privatnom sektoru nastojala prezentirati Vladi, ali i potrebnih strukturnih reformi nužnih za transformaciju poslovnog okruženja i investicijske klime u Hrvatskoj. To je zaista jedini put kojim će se povećati konkurentnost i dugoročna otpornost. Plan dakle nije usmjeren po njima dakle na oporavak već na financiranje tekuće proračunske potrošnje. Dakle, projekte javnog sektora koji su neiskorišteni, na popisima stoje godinama, desetcima godina u nekim drugim planovima i strategijama. Udruga je pripremila i prijedloge spremnih privatnih investicija koje bi se realizirale uz EU sufinanciranje ukupne vrijednosti 23 milijarde kuna uzevši u obzir da njihova realizacija može potaknuti barem još novih 35 milijardi kuna. Dakle, to bi bio jedan doprinos ovom dokumentu.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministri, poštovane kolegice i kolege. Ja ću se naravno fokusirati na područje zdravstva. Svi ćemo se složiti da nam je cilj, želja, osiguravanje dostupnog, pristupačnog, funkcionalnog, financijski održivog i učinkovitog javnozdravstvenog sustava. Međutim, zdravstvo nam grca u problemima koji postoje godinama, dodatno ih je produbila pandemija, no potrebne reforme se ne provode i ne vidimo naznake kako će ih vladajući rješavati. A i sam premijer je rekao da je ovaj plan oporavka alat za reformu i transformaciju. Zdravstvo i zdravlje nacije je nadstranačko pitanje, a Vlada i resorno ministarstvo ne mogu sami, a očito niti ne znaju. Oporba stalno nudi svoju pomoć, namećemo teme sjednice i na matičnom odboru, jednu važnu sjednicu imamo i sutra, nudimo prijedloge i rješenja, a nas dočeka ovako važan dokument Nacionalnog plana i oporavka vezan za zdravstvo na svega šest stranica. Dakle, da li su upućeni pozivi svim zdravstvenim ustanovama u RH, znači u svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave da se jave na ovaj plan oporavka sa svojim idejama, sa svojim projektima? Također me zanima po kojim su kriterijima uopće ti projekti birani, koliko se zapravo povratno javilo svih tih zainteresiranih? Zašto su navedeni projekti koncentrirani na po nekoliko KBC-ova, KB Dubrava, KB Merkur, Sestre Milosrdnice, Split, a recimo od općih bolnica samo Opća bolnica Varaždin u 3. izbornoj jedinici ništa? Ja naravno nisam zavidna Varaždincima, to su sve naši, moji susjedi, ali malo ipak to sve skupa miriši na politički kriterij. Ja sam provjerila u zdravstvenim ustanovama u mojoj izbornoj jedinici dakle u Međimurju, Krapinsko-zagorskoj županiji imaju više projekata, zainteresirani su, ali uopće nisu dobili pozive da se jave na ovaj plan, a kamoli da su im prihvaćeni projekti. Nekoliko rečenica u ovom sažetku lijepo zvuče, nastavit će se s modernizacijom bolničkog sustava, planiranjem razvoja ljudskih resursa, opremanje medicinsko-tehnološko opremom, sveobuhvatnom digitalizacijom, jačanje dnevnih bolnica i smanjenjem listi čekanja. Međutim, nije navedena dinamika, načini provedbe ciljeva mjera odnosno ovih provedbenih programa niti detaljni plan raspodjele ovih 2,5 milijarde kuna. Glede primarne zdravstvene zaštite opterećena je nejednakom raspodjelom po regijama i po broju pacijenata, kolege su zagušeni administriranjem, u ambulantama obiteljske medicine praktički se niti ne stignu baviti svojim pacijentima, a kamoli prevencijom, to sami kažu, dok se istovremeno opterećuje skupi bolnički zdravstveni sustav, osobito vikendom, kada bi se primjerenim ugovaranjem s primarnom zdravstvenom zaštiti oteretio bolnički sustav. Zašto se kolege u obiteljskoj ne stimuliraju da se udružuju u grupne prakse, po nekoliko ambulanti sa zajedničkom sestrom odnosno administratorom? Da li je itko iz ministarstva sjeo s njima i motivirao ih i vidio gdje su problemi, zašto nema više te grupne prakse? Također nisam vidjela u raspodjeli sredstava unapređenje palijativne skrbi, a to je također nužno. Nezadovoljni su djelatnici u zdravstvu na svim razinama, opterećeni su radom na više radilišta, nedovoljno su cijenjeni, bez vrednovanja svoga rada, cijene bolničkih usluga su preniske. Činjenica da zdravstvenog osoblja nedostaje, a nejasno je kako će i u kojem periodu država zaustaviti odlazak odnosno stimulirati ostanak zdravstvenih djelatnika u RH odnosno omogućiti ravnomjerniju raspodjelu po svim krajevima RH. Dobro je što se u ovaj plan oporavka uključilo centralno financirane specijalizacija, 11% djece nema primarnog pedijatra, međutim čak i na odboru smo dobili samo šturi podatak da se radi o 500 milijuna kuna, a koliko je specijalizacija, gdje će biti, u kojem periodu, kako nismo ništa dobili. Centralna priprema svih … pripravaka planirana u sedam bolnica odnosno klinika, međutim velike uštede bi bilo da se na svim bolnicama radi centralna priprema, recimo da se više bolnica spoji, Čakovec-Varaždin i centralna priprema recimo kemoterapije, tu bi se znatna sredstva uložilo obzirom da se ipak dio tih posebno skupih lijekova onda ne utroši pa se baca. Dugovi u zdravstvu rastu strelovitom brzinom. U ovom dokumentu najveća krivica se svaljuje na bolnice koje su u vlasništvu županija, a gutači novca su klinike. Mi i dalje nažalost imamo nakaradni sustav gdje su u županiji osnivači bolnica, a s druge strane ministarstvo i HZZO određuju limite koliko će novaca dobiti pojedina ustanova, po ko zna kakvim kriterijima idu limiti i po tom pitanju još uvijek nema reda. Uvažena kolegice. Dakle, u samom dokumentu govori se o transformaciji bolničkog sustava na način da se navode i funkcionalne integracije i specijalizacije ustanova, ali uz očuvanje dostupnosti zdravstvene zaštite. Mislim, spajanje integracije u pravilu ustanova znači sigurno i pretpostavljam i gašenje nekih odjela, što je u biti u suprotnosti s načelom dostupnosti zdravstvene zaštite.

Međutim, ono što je pitanje, pitanje da li matični odbor HS-a može to razmatrati i prije nego što se donese konačni prijedlog odluke, barem da se rasprave kriteriji koji neće biti samo udaljenost od bolnice ili npr. broj stanovnika? Hvala lijepa. Evo o masterplanu bolnica, o funkcionalnoj integraciji, integraciji spajanja itd. govori se već godinama, činjenica jest da ovo što ste rekli stoji, dakle u principu je obrnuto proporcionalna dostupnost zdravstvene zaštite, ako negdje ukineš odjel ili bolnicu naravno da će tom stanovniku na tom području biti teže doći do nekakve usluge u udaljenijem području. Ja se nadam da ćemo mi u matičnom odboru sve te važne teme raspraviti. Mi zaista namećemo tempo i tražimo tematske sjednice, a u svakom slučaju ne smije biti jedini kriterij za ukidanje ili pojedinih bolnica ili pojedinih odjela samo koliko je jedna bolnica udaljena od druge, pa koliko ne znam, ima stanovnika jedna županija ili druga, nego se gleda koliko stanovništvo gravitira kojoj bolnici, koliko se znači tu pacijenata okreće, koliko su educirani ljudi, koliko se usluga pruži, da li postoje akreditacije ustanova, koji je postojeći kadar, [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] postojeća oprema, itd. Pa kolegice Marić, iako ne dolazim iz zdravstvenog sektora, spomenuli ste jedan pojam koji me moram priznat zainteresirao, radi se o grupnoj praksi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Možete li mi pojasniti što je, kako se provodi, koje su im prednosti? Dakle, grupna praksa odnosno grupni rad, pojam koji se susreće što u kad ga ukucate u kompjuter, a što zapravo u stvarnosti već nekoliko godina međutim, smatram da nije dovoljno prisutan. Dakle, npr. zdravstvenoj zaštiti, možete imati grupni rad odnosno grupnu praksu nekoliko ambulanti, recimo dentalne medicine ili nekoliko ambulanti obiteljske medicine gdje se timovi, dakle ne znam, petero liječnika ili bilo je primjera i po tri liječnika udružuju u tu grupnu praksu, obično imaju jednu dodatnu, dakle šestu recimo, medicinsku sestru. Bilo bi dobro, razgovarala sam inače s kolegama iz Varaždinske županije, iz naše županije da imaju i administratora. Dakle, ta sestra može raditi edukacije, administrator može raditi ovaj veliki posao administriranja koji je ogromni problem, preventivne programe, zajedničko obavljanje nekakvih poslova, zamjena recimo za bolovanje, za godišnji, jedna fantastična stvar ali nedovoljno iskorištena, bojim se. Poštovana zastupnice Marić, dolazite oz zdravstvenog sustava u kojem svakodnevno radite, siguran sam da ćete se složiti da zdravstvena administracija jako puno čini na zanavljanju dijagnostičke opreme, ali kao što rekli, najveće bogatstvo hrvatskog zdravstvenog sustava su njezini zdravstveni radnici. Ono što je definitivno problem, to je ta geografska distribucija gdje imamo velike probleme, dakle u relativno malom prostoru više zdravstvenih ustanova a recimo u južnom djelu Hrvatske nije takva situacija i ta funkcionalna spajanja su definitivno potrebna da na jednome mjestu bude više stručnjaka. U Finsko je tri puta Vlada pala kad se radilo o reformi zdravstvenog sustava, to je vrlo osjetljivo pitanje, ali rekao bih recimo, reći ću vam da je trenutna plaća liječnika uz nadzor te koji su završili, 130 do 14 000 kn u KB Dubrava [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] tako da sagledavajući cjelokupnu situaciju u Hrvatskoj, rekao bih ipak da su plaće unutar zdravstvenog sustava [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] kad se radi o zdravstvenim djelatnicima dobre. Hvala lijepa. Nisam čula zadnju riječ, da su dobre? … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Pa čujte, sad odite pred kolege van pa im recite da su jako dobre, mislim, kad uspoređujete s nekim zanimanjima drugim u Hrvatskoj, onda bi mogli raspravljati, ali kad usporedite sa kolegama samo u okolnim zemljama, mislim da se naši kolege baš i ne bi složili s tim. Što se tiče ove funkcionalne integracije, znači jedno je funkcionalna integracija a jedno je integracija, spajanje, ukidanje odjela, ukidanje bolnica o čemu se također govori, znači ja opet naglašavam, dakle treba voditi računa o više kriterija. Jedno je opremljenost bolnica, sagrađenost pojedinih zgrada, znanje koje imaju zaposlenici pojedine bolnice, dakle to su sve stvari, znači nije samo bitno jel su sad Čakovec-Varaždin 15 km, bitno je da smo recimo mi, bolnica Čakovec preko 80% stanovništva gravitirajućeg zbrinjavamo, i onda nas trena ukinuti? Ne bi se složila.

Zahvaljujem, poštovani g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici. Dakle, zdravstveni resor je moramo to priznati, među najizloženijima u jeku ove pandemije koja je globalna i potpuno je jasno da moramo napraviti sve da ubrzamo oporavaka i na neki način osiguramo otpornost tog sustava, kako u ovim trenucima a tako još značajnije u budućnosti. Ono što bi želio sada napraviti a to je odgovoriti na nekakve upite do sada koji su izrečeni sa ove govornice, koji se odnose na kriterije kojima smo birali određene projekte u ovaj plan oporavka i otpornosti i moram reći da je to iznimno kompliciran proces gdje smo svim zdravstvenim ustanovama poslali upite da prijave svoje projekte i njih je došlo preko 500 u Ministarstvo zdravstva, stoga je formirano jedno povjerenstvo koje je evaluiralo sve te projekte. Upravo zato da ti projekti ne bi bili lista samo želja, imali smo određene kriterije koji su bili prisutni prilikom odabira tih projekata a ti kriteriji su naslonjenost na određene reformske korake kao i stupanj pripravnosti same projektne dokumentacije. Time smo željeli izbjeći prijavu nekih projekta koji možda ne bi bili utemeljeni ili bi priprema zahtijevala dugi vremenski period, stoga bi njihova realizacija bila upitna. Iz navedenog smo definirali otprilike 23 projekta, s time da moram priznati da je lista bila i duža, međutim tijekom brojnih razgovora sa Europskom komisijom, neke stvari su mijenjane, neke stvari su dodavane, između ostalog ideja nam je bila na početku i revitalizacija Imunološkog zavoda u Zagrebu međutim upravo s obzirom na vremenski period koji zahtijeva rješavanje pravne dvojbe oko imunološkog, bilo je rečeno od strane Europske komisije da možda to nije najbolji način financiranja, stoga smo se odlučili za druge već danas spominjanje načine financiranja, a predložili smo i uvrstili samo one projekte koji su na neki način realni. Kad govorimo o istom, reći ću da smo se tu držali pet nekakvih potkoponenti odnosno reformskih koraka i to su unapređenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvenog sustava u sva tri segmenta i primarne zdravstvene zaštite i sekundarne i tercijarne. Kako smo već ranije u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti utemeljili mogućnost osnivanja mobilnih ambulanta i mobilnih ljekarni, a pogotovo s obzirom na recentna iskustva sa potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji i potrebu da takve mobilne ambulante i mobilne ljekarne djeluju, to su bili projekti koji su među inima koji su uvršteni u ovaj plan koji je usmjeren u cijelosti jačanja otpornosti zdravstvenog sustava. Isto tako uvrstili smo izgradnju i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica u Klinici za infektivne bolesti, digitalnu slikovnu dijagnostiku u KBC Split i Dubravi, izgradnju i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka u Varaždinu, gdje nas je komisija tražila s obzirom na ekstenzitet istog projekta određene detalje koje se odnose na vremenski period provedbe istog i pripremu dokumentacije. Srećom u Varaždinu su bili spremni, stoga je ovaj projekt uvršten u sam program oporavka i otpornosti. Nadalje, sukladno Nacionalnom strateškom okviru protiv raka i drugom najvažnijem izazovu nakon covid epidemije u ovom trenutku, a to su onkološke bolesti, mislim da je od iznimne važnosti upravo u kontekstu nastavka aktivnosti tog nacionalnog strateškog okvira, nabavka opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje oboljelih od raka, tako da konačno riješimo situaciju nedostatka uređaja za zračenje, selektivnu kirurgiju, radiokirurgiju koja postoji u ovom trenutku u RH. Predviđane su sredstva za tu namjenu u iznosu od 640 milijuna kuna. Nadalje, upravo u tom kontekstu predložili smo nabavu implementaciju opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i Nacionalne baze onkoloških podataka koja je od iznimne važnosti u planiranju i praćenju liječenja onkoloških bolesnika. Kada je riječ o uvođenju sustava strateškog upravljanja ljudskim resursima, spomenuli ste specijalizacije, naravno da je baza za financiranje specijalizacija naš petogodišnji plan i s obzirom na važnost elemenata iz okvira struke procijenit će se koja će specijalizacija pri tome imati prioritete. Evo to su samo neke od projekata kojih ima 23, kriteriji su bili više nego jasni. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Malo ću izaći iz ove teme, ali me jako interesira s obzirom da se proteklih dana puno pričalo o dugovima veledrogerija. Danas je premijer ovdje za ovom govornicom najavio da ste organizirali danas sastanak ministar Marić i vi, pa s obzirom da smo mogli čuti ostat će se bez lijekova, neće biti ovoga, svaki puta ste vi upozoravali odnosno ste govorili da neće doći do nestašice lijekova, da će se to sve skupa riješiti da naši građani mogu biti sigurni, to su riječi koje je i premijer ponavljao, pa nam dajte molim vas ako možete i ako smijete reći što ste danas dogovorili sa veledrogerijama? Da, razgovori sa veledrogerijama su bili iznimno kompleksni i kao što sam rekao razgovarali smo proteklih tjedana i danas je napravljen još jedan korak u rješavanju tog problema. I reći ću da ova Vlada odlučna u rješavanju tih problema koji traju desetljećima, međutim covid kriza ih je naravno naglasila u ovom trenutku i oni su troškovi eskalirali. Napravili smo sve u okviru financijskih mogućnosti općeg proračuna da iznađemo sredstva koja smo ponudili danas na sastanku predstavnicima veledrogerija. Oni su suglasni sa navedenim otplatnim planom do kraja godine i pristaju na redovitu daljnju opskrbu lijekova svih hrvatskih bolnica. Međutim, potpuno je jasno da je to samo prvi korak u rješavanju ovog kompleksnog pitanja. Bez potrebne reforme zdravstvenog sustava i dalje neće biti potrebne financijske stabilnosti zdravstvenog sustava. Prema tome, kao ministar tvrdim da ćemo krenuti u reformu čim je prije moguće. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Pandemija covida-19 uzdrmala je gospodarstvo na globalnoj razini kao nikada do sada, RH odnosno hrvatski zdravstveni sustav se adekvatno ponašao u ovoj vrlo izazovnoj situaciji i kako je pandemija išla tako su se otvarala određena pitanja, ali ni u jednome trenutku nije bilo problema oko zaštitne opreme, kad je trebalo validirat testove ni u jednome trenutku nisu nedostajali testovi, sada cjepivo unatoč problemima na europskoj razini sve je veća procijepljenost hrvatske populacije. Kad se donosio Nacionalni plan protiv raka neki su se podsmjehivali kad sam rekao da je to veliki dan za Hrvatsku i ako pogledamo Nacionalni plan oporavka i otpornosti onda vidimo sva ova brojna ulaganja.

Kao što sam već maloprije rekao i sam Nacionalni strateški plan protiv raka, mislim da sam to čak i u ovom uvaženom Domu rekao, bila bi samo lista želja bez mogućnosti nalaženja financijskih sredstava za njegovu realizaciju. Stoga je prava sreća što u ovo vrijeme imamo ovakvu mogućnost planirati i iskoristiti sredstva u ukupnom opsegu za onkološki plan preko 800 milijuna kuna, što vjerujem da je samo početak jel imamo i druge mogućnosti financiranja koje će utemeljiti hrvatsku borbu protiv raka jer uz posebno skupe lijekove koje također financiramo i čiji opseg je porastao u zadnjih nekoliko godina za 250% na račun kvalitete i učinkovitosti istih.

Poštovani ministre, evo ja vama vjerujem za sve ove kriterije koje ste spomenuli, da je to sve bilo transparentno. Malo me iznenađuje da je tako veliki broj projekata bio jer sam stvarno provjerila, Krapinsko-zagorska očito uopće nikakve pozive nije dobila, kod nad dom zdravlja također ne, ajde bolnica se naša prijavila recimo sa 5 projekata, ali nije prošao niti jedan, 28,5 milijuna kuna pa onda malo onak izgleda, ovi kolege jel iz susjedne županije 530, a nama nešto tipa unapređenje tipa interventne kardiologije gdje smo zbilja regionalni jel vodeći, nismo dobili ništa. Htjela bih vam samo ukazati na problematiku koju sam spomenula u raspravi, palijativne skrbi.

Međutim, isto tako znate da ustrajemo na tome da se u smislu funkcionalne integracije pojedine djelatnosti moraju kombinirati između bolnica poglavito koje su tako blizu jedna drugoj kao varaždinska i čakovečka. Naš kriterij nije bio to moram bio priznati previše regionalno brinuti o raspodjeli ovih projekata nego nam je isključivi cilj bila mogućnost realizacije, a to znači stupanj priprave projekta. Međutim, osobno sam vam na raspolaganju s obzirom da je jutros tu rečeno da je planiranje za višegodišnji financijski okvir i pred nama, da isto tako imamo 3,6 milijardi kuna na raspolaganju različitih zajmova za sve kvalitetne i održive projekte koji su u skladu sa predloženim reformskim mjerama stojim vam na raspolaganju.

Poštovani gospodine ministre, oporavka i otpornosti sigurno neće biti ukoliko nećemo povesti brigu i o mentalnome zdravlju. Naime, mi ovdje imamo sažetak pa ne možemo govoriti o 25 projekata, ali ono što sam vidjela iz sažetka i projekte koje ste vi spomenuli su dakako hvale vrijedni, kao što je briga oko, oko raka ili onkoloških bolesnika, međutim i sama Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da će do 2030., od dakle mi imamo navedeno nezaraznih kroničnih bolesti da će mentalno zdravlje biti na prvom mjestu upravo kroničnih bolesti. I ono što me zanima je, a i ova peta komponenta je otpočela kao i tržište rada i kao sve radi se doista o oporavku, kakvu ćemo imati otpornost posebice postcovida sve počinju naravno sa pandemijom [[Upadica: Vrijeme.]] što će se dogoditi i što ste planirani vezano uz mentalno zdravlje jer zabrinjava da u samom stožeru [[Upadica: Vrijeme.]] nemamo osobu koja je npr. psihijatar ili stručnjak za mentalno zdravlje. U pravu ste. Ova pandemija je doista naglasila i pitanje mentalnog zdravlja. Iako u stožeru nemamo nikog u ekspertnoj skupini Ministarstva zdravstva upravo imamo predstavnike i psihijatrijske i psihološke struke koji su nam suport pri procjeni o nekim elementima. Međutim, kao što nismo imali nacionalnu strategiju i strateški okvir borbe protiv raka pa smo ga na neki način evo nedavno u Hrvatskom saboru usvojili isto tako vam mogu reći da je nacionalna razvojna strategija mentalnog zdravlja u RH u završnoj fazi svoje izrade i da ćemo vjerujem u skorom vremenu svjedočiti prihvaćanju iste u ovom domu.

Mi smo dužni i odgovorni i u tijeku same epidemije boriti se sa financijskim problemima u sustavu zdravstva, sa organizacijskim i vjerujem i nadam se da to dobro činimo. Isto tako potrebno je utemeljiti određene reforme, ne samo u organizacijskom nego i u financijskom i u kadrovskom smislu da bi upravo u postcovid situaciji naše zdravstvo pružalo jednako kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu. Upravo stoga i napravljen je i određeni plan reformskih mjera koje ćemo prezentirati vrlo brzo, vjerujem i široj javnosti, kojima bi utemeljili kvalitetan i adekvatan zdravstveni sustav i u budućnosti u RH. Slijedeća pojedinačna rasprava je uvažena zastupnica Grozdana Perić.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministri. Ja bi samo napomenula da svi oni koji su željeli se kvalitetno pripremiti i raspravljati o ovom dokumentu vjerojatno su ili trebali, a možda neki i nisu, pročitati Uredbu EU koja je od 2021. od 12. veljače, 241 Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. Naime, taj dokument je temelj koji obvezuje i nas kao članicu EU da poštujemo ono što su dogovorili kroz Ugovor o funkcioniranju EU kroz prijedlog Europske komisije, kroz dogovore Gospodarskog socijalnog odbora, a isto tako i određeni akti koje imaju u nacionalnim parlamentima.

Ako pogledamo europski prosjek onda je to svega 3,7% I ono što je vrlo značajno da upravo taj nacionalni plan sadržava 26,2 milijarde kuna za gospodarstvo što je čak 54% alokacije, … [[Govornik se ne razumije]] upravu i pravosuđe 10% odnosno 4,76, obrazovanje znanost i istraživanje 7,5 milijardi ili 15%, tržište rada i socijalna zaštita 2 milijarde ili 4%, zdravstvo 2,56 milijardi ili 5% i obnovu zgrada 5, skoro 6 milijardi kuna. Kada znamo koliko je došlo do pada samog gospodarstva našeg od 8,4% BDP-a onda je sigurno da će ova bespovratna sredstva koja itekako vlada će znati upotrijebiti i s ovim planom zapravo kako ih predlaže sigurno će kroz sva ova mjerila i naputke kroz uredbe itekako dobro znati kanalizirati upravo u one mjere i u one programe i projekte koji su itekako značajni da bi se oporavili i osnažili za buduće razdoblje. Zapravo me čudi da onda nisu vidjeli da je čak 37% sredstava ide za zelenu tranziciju, a 20% za digitalnu tranziciju. Isto tako je zapravo nevjerojatno da cijelo vrijeme ovdje mnogi kolege žele reći kako vlada ne zna i nije napravila ništa, a kada pogledamo u odnosu na ono što se ostvarilo u ovom periodu, koliko se povuklo sredstava iz EU, sa onih simboličnih 6% koje je zatečeno iz bivše SDP-ove vlade do 9% odnosno 3%, 3%-tna boda koja je povučeno u vrijeme Oreškovićeve vlade do sada 115% ugovorenih sredstava i isplaćenih 50%, a bilo je svega 1% do 2015., onda možemo reći da upravo ova vlada s ovim programom i sa ovim mjerama itekako zna što napraviti. A isto tako kada čujemo kolege koji kažu da se u poljoprivredi slično nije ništa napravilo, onda ne znam gdje su otišli 3 milijarde potpora samo u prošloj godini za tu istu poljoprivredu? To je nešto što je zapravo vrlo čudno da baš ništa nije, ali eto 3 milijarde je otišlo, a ne znamo gdje. Imamo repliku uvažene zastupnice Dalije Orešković. Uvažena zastupnice, kad kažete da će vlada nešto znat, vlada za početak nije znala niti sastaviti ovaj plan, znala je samo prepisati neke mjere koje su navedene u ranijim strateškim dokumentima koje nikad provedene nisu bile. Ali u jednom ste u pravu, ja se slažem da će vlada znati kako potrošiti ovaj novac jel vladu čini HDZ, a HDZ jako dobro troši javne resurse u svoje privatne džepove. Navest ću jedan konkretan il malo konkretiziraniji primjer. Spomenuli ste poljoprivredu i velike iznose koji se u poljoprivredu ulažu, a da se ne zna na što su potrošeni. Pa da, to i je glavni problem. Milijarde smo ulupali u poljoprivrednu proizvodnju na parcele na kojima nikad ništa izraslo nije.

Ne, HDZ voli Hrvatsku na način kako bi podigao razinu i kvalitetu života, HDZ je taj koji je spašavao i brodogradnju, HDZ je taj koji je spašavao „Agrokor“, dakle sve je to zateklo i prošlu vladu, ovu vladu u prošlom mandatu, a isto tako i ovu vladu je zatekao i potres i pandemija i uspješno rješavaju i rješavamo skupa s njima ove probleme, dakle HDZ je taj koji rješava probleme i stvara bolje preduvjete za život i rad, kao što je to napravio i prethodni. Povrijeđen je čl. 238., naime u svojoj replici duboko ste me uvrijedili jer vrijeđate zdrav razum. Između ostalog rekli ste da je Vlada spasila Agrokor, ne Vlada nije spasila Agrokor, Vlada je otela Agrokor bez obzira na financijske probleme u kojima se Agrokor nalazio. U situaciji koja predstavlja duboko potkopavanje vladavine prava i svih instituta jedne moderne demokratske pravne države. To se spašavanjem ne može nazvat, ali otimačinom, korupcijom, pljačkom to da. Znači to nije bila povreda poslovnika, to je bila vaša replika i vaše vrijeđanje i vi za to dobivate opomenu. Sljedeća povreda poslovnika uvaženi zastupnik Branko Bačić.

Naime, meni je čudno da pravnica i k tome odvjetnica može izreći ovo što je sada izrekla o statusu i rješavanju problema u tvrci Agrokor. Kolegice Orešković nije Vlada ništa riješila, Vlada je predložila zakon u Saboru, Sabor je donio zakon, a status Agrokora su riješili njegovi vjerovnici i Trgovački sud [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] to biste vi trebali znati i na taj način nastupati u Saboru. Replika, uvaženi zastupnik Ante Bačić.

Procedura nije baš takva, ali evo ja se mogu [[Upadica Sanader: Izvolite.]] nadovezati na to da kroz zeleni plan zapravo cilj je kako osigurati što kvalitetniju proizvodnju u poljoprivredi, osim toga obuhvat obnovljivih izvora energije, zatim u gospodarstvu imamo u jednim od smjernica i mogućnost ulaganja u vodoopskrbu, u pročišćavanje voda, dakle sve je to cilj da se razviju određeni sustavi, da se omogući kvalitetnija proizvodnja, ali isto tako i zaštita okoliša kojim će se stvoriti preduvjeti da imamo što kvalitetniji život kako naših građana tako i onih koji dolaze u Hrvatsku.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministri, kolegice i kolege. Kako dolazi iz Vodica iz Šibensko-kninske županije posebnu pažnju sam u ovom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti od 2021.-2026. obratila upravo na sektor turizma. Veseli me da je čak 2,2 milijarde kuna rezervirano za projekte razvoja održivog, inovativnog i otpornog turizma. Međutim, jedan od osnovnih preduvjeta sigurno je kod nas čisto more i zato unapređenje vodnog gospodarstva i 6,5 milijardi kuna koje je predviđeno za ove projekte između ostalog za izgradnju sustava pročišćavanja otpadnih voda, rekla bih da me veseli još i više. Naime, na području Šibensko-kninske županije evo Vodice imaju gotovo pripremljen projekt i sa nestrpljenjem očekuju izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Vodice-Srima-Tribunj, također u pripremi je i Rogoznica, Pirovac-Tisno-Jezera, BEtina-Murter i to su projekti koji su izuzetno značajni, a i skupi projekti. Ne očekujemo da je sve to moguće financirati iz ovih sredstava, ali velika su očekivanja iz narednog višegodišnjeg financijske omotnice koja predviđa ulaganja od 2021. do 2027., a upravo se sada pregovara i razgovara o načinima i uvjetima kako će se i koji projekti financirati. Naime, i u ovim aktima dokumentima vidimo da kad su u pitanju ovakvi sustavi i ovi projekti da su oni veliki problem za razvoj gospodarstva, posebno turizma i to u onim mjestima gdje je izražena sezonalnost. Naime, i Grad Vodice koji ima oko 8.000 stanovnika u ljetnim mjesecima možda nekih svega 15, 20 dana bilježi posjetitelja i do 40, 50.000 i zaista je teško izraditi kompletnu komunalnu infrastrukturu kako bi ona funkcionirala u tim ljetnim mjesecima tih nekoliko tjedana, a da se može i održavati tijekom čitave godine i naravno da ne bude preveliko financijsko opterećenje za naše građane. U Šibensko-kninskoj županiji prevladava kvalitetna kakvoća mora, međutim trend količine koji se ispušta tih štetnih tvari u vodu ukazuje na drastično povećavanje, posebno iz sektora turizma i to iz ugostiteljskih smještajnih kapaciteta. Čak ¾ ispusta štetnih tvari u vode ispuštaju se u more koji je naš glavni gospodarski resurs. Priključeno stanovništvo na sustav javne odvodnje varira iz općine i grada i zato su nam jako velika očekivanja u narednom periodu koliko će se sredstava izdvojiti upravo za financiranje ovakvih sustava. Kad govorimo o turizmu vidimo da i u ovom programu piše da je izrazita sezonalnost vezana uz najčešći motiv dolaska turista sunce i more. Moramo težiti da ta naša sezona bude što šira, što veća, povećati konkurentnost a ono što bi nam jako značilo i rast prihoda. Naime, s ponosom kažemo da su brojke svaku godinu veće, veći broj imamo dolazaka, veći broj imamo noćenja. Međutim, sigurno da naše ugostiteljske i turističke radnike posebno zanima koliko je njihov pri9hod i uz konstantan, ne znam rashod ili čak smanjenje rashoda da bi ih posebno veselilo. Oporavak turizma ne znači samo oporavak te djelatnosti, nego time na turizam se naslanjaju i brojne druge djelatnosti kao što je prijevoz, trgovina, građevinarstvo, poljoprivreda, kulturne, sportske djelatnosti i naravno time se onda i povećava zaposlenost, otvaraju se nova radna mjesta što u mnogome znači i demografsku revitalizaciju. Utvrđeno je također da imamo prekomjerni turizam u turistički najrazvijenijim destinacijama, to je ono o čemu sam govorila da je izrazito teško graditi infrastrukturu za onih par tjedana kada imamo povećanje brojke i do tri, četiri puta više nego što imamo u zimskim mjesecima. I zato upravo dodjela ovih bespovratnih sredstava u turizmu koji će se odnositi i za privatni i javni sektor nas veseli. U Njemačkoj se uopće ne mogu privatnici kandidirati [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] na ovakva sredstva za razliku od nas gdje će moći sa 12% Kolegice Juričev-Martinčev na početku vašeg izlaganja napomenuli ste i dotaknuli ste se upravo ulaganja vezano za zaštitu okoliša, posljedicu zaštite voda i kroz vaš primjer Šibensko-kninske županije i grada Vodice i kroz ovaj plan ali i određene zakone koje smo i donosili zadnjih mjeseci u Hrvatskom saboru nametnuli smo upravo i visoke ciljeve vezano i za zaštitu okoliša, ali i korištenja obnovljivih izvora energije.

Upravo ova komponenta jedan koja se odnosi na gospodarstvo za nju je predviđeno preko 54% sredstava, a najviše unutar te komponente za unapređenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom. Čula sam malo prije od nekih kolega koji sa podsmjehom govore da nam je sve zeleno, da nam je sve održivo. Međutim, mi zaista težimo i izdvajamo značajna sredstva posebno kada je u pitanju Fond za zaštitu okoliša. Znamo koliko projekata i koliko natječaja imamo u različitim segmentima. Imamo evo i kad smo govorili o turizmu, predviđeno je za razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Imamo unapređenje, korištenje prirodnih resursa i jačanje lanaca opskrbe hranom, razvoj konkurentnog energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava itd. Uvažena kolegice, pozdravljam vašu raspravu. Upravo ste istaknuli da će bespovratnim sredstvima će se unaprijediti javna turistička infrastruktura koja je bitna za preduvjet, za razvoj i posebnih oblika turizma. Svakako očekujemo i ovim nacionalnim planom oporavka i otpornosti da će u turizmu doći do transformacije, da ćemo doživjeti održivi turizam. Smatrate li da će naša turistička ponuda s tim imati i dodanu vrijednost tada će se, da će porasti i potrošnja, da će se povećati potrošnja po gostu. Pa svi mi koji dolazimo vi sa otoka, mi iz priobalja, Dalmacije gdje gotovo svaki čovjek živi ja rado rečem od turizma i za turizam znamo što nam to znači. I ovim planom oporavka i ovim sredstvima planira se osigurati i razviti i različiti oblici selektivnog turizma od športskog, kulturnog, vjerskog i slično do tog da se planira upravo povećanje prihoda znači ne samo da govorimo da imamo veći broj dolazaka, veći broj noćenja nego nam je iznimno bitno da i te prihode povećamo. Sve to vodi jedno drugome od onog osnovnog kao što sam govorila izgradnja komunalne infrastrukture do onih finijih ulaganja upravo u različite oblike selektivnog turizma.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospodo ministri, poštovane kolegice i kolege. Dokument kojega raspravljamo danas Nacionalni plan oporavka i otpornosti proizlazi iz europskog dokumenta mehanizma oporavka i otpornosti a koji je pak dokument kojega je usvojilo Europsko vijeće, dio sveobuhvatnog dokumenta Europa sljedeće generacije. Mi čini mi se zaboravljamo kada raspravljamo o ovom dokumentu da je on u stvari nastao kao rezultat prijedloga Europske komisije Europskom vijeću u vrijeme kada je Europu i cijeli svijet zahvatila pandemija i zaboravljamo da je i Hrvatska kao predsjedavajuća Europskog vijeća bila jedan od inicijatora i da je naša uloga u donošenju cijelog tog projekta i programa mehanizma oporavka i otpornosti bila iznimno velika.

E sada, predbacivanje na način kako to oporba radi, da je to iz razloga zbog čega smo mi po BDP-u među nerazvijenijim državama članicama EU-a ne stoji, ali to mogu kasnije ako uspijem, o tome smo već danas govorili, pa možda više nema ni potrebe.

I tad smo donijeli mjere koje se još uvijek provode, među kojima bi posebno istaknuo one mjere koje su išle ka spašavanju hrvatskog gospodarstva, i kad je u pitanju očuvanje radnih mjesta i kad je u pitanju likvidnost poduzetnika i očuvanje njihove poslovne aktivnosti. Tu je i ministar Aladrović, možda će on kasnije poslije svega o tome nešto više reći, ali sa tih gotovo 11 milijardi kuna koje su oslonjene na mjere koje smo donijeli u travnju mjesecu, sačuvali smo i radna mjesta, sačuvali smo i likvidnost poduzetnika i očuvali smo njihove poslovne aktivnosti. Tim pristupom Vlade RH, tada prije godinu dana, godinu dana prije nego što sada raspravljamo o ovom dokumentu, meni je najbolja podloga da me uvjeri kako će ovaj plan, NPO, u potpunosti ispuniti svoju svrhu, ne samo iz tog razloga što imamo iskustvo u te 64 mjere od prije godinu dana, nego što 3 osnovna cilja o kojima govori ovaj europski mehanizam oporavka i otpornosti, mi smo ovim našim nacionalnim planom u potpunosti inkorporirali a to je prvo, da se radi o zelenoj tranziciji hrvatskog gospodarstva koju možete ako malo pažljivije iščitate sve ciljeve koji su tamo navedeni, prepoznati u gotovo svakom drugom, trećem cilju. Druga vrlo važna stvar, to je digitalna tranzicija i u javnoj upravi, i u zdravstvu, tu je ministar, i u školstvu, u reformi pravosuđa, u reformi javne uprave, u upravljanju državnom imovinom, dakle svaka od, gotovo svaka mjera koja ide ka reformama, oslanja se na novo digitalno doba koje se tu iščitava u ovom dokumentu, prema tome a to je upravo jedan od onih ciljeva koje moraju nacionalne vlade prepoznati, uvrstiti u svoj nacionalni plan da bi taj nacionalni plan dobio zeleno svjetlo kasnije Europske komisije i treći cilj kojega ostvarujemo, o kojemu je već bilo riječi kroz niz rasprava, treći cilj se odnosi na zaštitu okoliša kroz bolje i kvalitetnije gospodarenje, pa kroz reforme u vodnom gospodarskom sustavu, o tome smo već i donijeli određene zakone, pa se na te zakone oslanjamo itd., itd.

Hvala lijepo, potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bačiću, Hrvatskoj je na raspolaganju 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava, to je ambiciozan plan investicija ali i reformi. Ja ću se osvrnuti na jedan sektor koji je uz turizam zasigurno najviše pogođen ovom COVID krizom a to je sektor koji je preduvjet i gospodarskog rasta i investicija a to je sektor prometa. Kvaliteta života nam ovisi o prometnoj povezanosti, uvjeti opstanka u ruralnim područjima također. Slažete li se da samo ulaganjem i modernizacijom u prometnu infrastrukturu ne možemo niti imati pravi gospodarski oporavak? Da, u pravu ste, komponenta ili podkomponenta bolje reći gospodarstva koja se odnosi na promet iznimno je zastupljena i to se očitava kroz realizaciju ili je planiranu bolje rečeno, realizaciju nekoliko ciljeva. Vidite da su tu radi o velikim ulaganja u željeznički sustav, u željezničku infrastrukturu, govorimo ono što vjerujem da vas posebno interesira kao Brođanku, to je podizanje kvalitete infrastrukture na unutarnjoj plovidbi, to je posebno istaknuto ako ste mogli vidjeti. Isto tako sad je ono što možda malo više nas koji smo s mora interesira, a to je ulaganje u linijsko-obalni pomorski promet, podizanje eko flote, nabavku novih brodova, uređenje luka u sustavu luka otvorenih za javni promet, dakle sve ono što je važno da učinimo tu zelenu tranziciju ako hoćete i u prometu, to je unutarnja plovidba, to je pomorski promet i to je željeznica. I tu se kroz ovaj način i kroz ovaj plan jako puno iščitava u svim ovim ciljevima koji su predloženi. Kolega Bačić, cijeli dan govorimo o ovom dokumentu i složili smo se svi i mi ovdje i kolege iz oporbe, da je ovo dokument budućnosti i jedan od najvažnijih.

Mi govorimo o budućnosti. Postavlja se pitanje da li njih uopće interesira taj, vrijeme budućnosti kad govorim o njima kao onima koji bi trebali nešto reći o tom dokumentu, bez obzira kakav je. Jednostavno, ni riječi. Vjerojatno ih interesira kao i snijeg od prošlog tjedna. Zbog čega taj odnos koji kažem svih nas treba interesirati, a to su milijarde kuna, od najvažnijih ljudi koji su u oporbi, nula svega, nula. A pardon, povreda Poslovnika. Kolega Borić, povrijedili ste Poslovnik grubo vrijeđajući i nabrajajući tko je ovdje sjedio i tko nije sjedio. Za vašu informaciju ovdje sjedi Klub zastupnika SDP-a, jednakovrijedni članovi kao što je predsjednik tog istog Kluba SDP-a g. Peđa Grbin koji je danas odsutan zbog smrtnog slučaja u obitelji, može vas biti sram.

Ja se slažem s vama dakle da je ovo iznimno važan dokument.

Prema tome, ovim se, ovim se planom oporavka ne mogu riješiti svi izazovi u hrvatskome društvu, ali velika većina projekata koji su s ovim planom sadržani mogu osnažiti hrvatsko gospodarstvo da se može nositi sa izazovima kakvi nam je donijela epidemija. U tom smislu slažem se s vama da na ovom dokumentu bi imala što reći i oporba osim onoga što govore da je kratak, da je to tek sažetak, nacrt sažetka. On je puno više od toga i mi smo očekivali da će danas oporba doista sa svojim prijedlozima pokušati podignuti vrijednost i kvalitetu ovog dokumenta. Uvaženi kolega, u vrlo zahtjevnim okolnostima pogoršanja ukupne gospodarske situacije u Europi, Hrvatska može bit zadovoljna sredstvima koje će imati u ovom 7-godišnjem razdoblju na raspolaganju.

Da, sve ove komponente koje smo ovdje naveli i koje je vlada, vlada predložila, ja bih posebno izdvojio tu potkomponentu koja se odnosi na obnovu zgrada jer je to odgovor na dva velika potresa koja su pogodila Zagreb i Banovinu prošle godine. I sjećam se kad smo donosili Zakon o obnovi Grada Zagreba da sam tada ne sluteći uopće da ćemo o ovome raspravljati rekao da bi bilo dobro kada bi Vlada RH iznašla način i provela model kako svim onim zgradama koji će biti obuhvaćeni konstrukcijom obnovom, što znači uspostavu osnovnih elemenata zgrade i njene nosivosti, našla model kako ući u energetsku odnosno u energetsku obnovu tih zgrada ili bolje rečeno u obnovu fasada.

Vezano za ovu potkomponentu vezano za ono što smo naveli u samom planu, dakle moram započeti sa ovim drugim dijelom socijalnih politika odnosno socijalne zaštite i napomenuti kako ovaj dokument u cijelosti ima svoju komplementarnost sa višegodišnjim financijskim okvirom u slijedećem razdoblju, te da smo ga iz perspektive i ove potkomponente i ostalih dijelova vezali i snažno za Europski socijalni fond, ali i uz ostale fondove EU. Ono što možemo vidjeti to je jedna komplementarnost i međuovisnost između reformi i investicija i u tom smjeru je formiran cijeli, cijeli dokument kao takav. Najsnažniji dio i najvažniji dio koji je vezan za socijalnu zaštitu je definitivno orijentiran prema snaženju kapaciteta prema izgradnji i opremanju centara za starije osobe prema, u smjeru deinstitucionalizacije i snaženja i uvođenja uloga socijalnog mentorstva. To je zapravo jedna poveznica između rada i socijalnih politika i smatramo da ćemo u tom kontekstu kroz ovaj plan provesti i nužne reforme, ali i nužne promjene u samoj perspektivi socijalne politike i u samoj perspektivi rada u RH. Ono što želim još napomenuti, a sam naslov potkomponente to nam govori, postoje izvjesne reforme koje će obuhvatiti i mirovinski sustav u RH, ne toliko kroz investicije, ali kroz reformski kapacitet koji će sigurno učiniti cijelu našu ekonomiju i društvo otpornijim u budućnosti. Možemo vidjeti samo da u prvoj komponenti je preko 50% točnije oko 54% je orijentirano prema gospodarstvu. Onaj dio koji je također orijentiran prema gospodarstvu, ali posrednim putem to je dio koji je vezan za rad, za mjere aktivne politike zapošljavanja, za vaučer sustav. Dakle, želimo i dalje snažno poticati mjere aktivne politike zapošljavanje, želimo ih transferirati kroz ovaj nacionalni plan na zeleno i digitalno, mnogo puta spomenuto danas, ali nije zgorega još jednom ponoviti i ono što cijeli dokument mora imati upravo te komponente zelenog i digitalnog i kroz tržište rada smo se upravo usmjerili u tom pravcu. Ono što želimo postići je viša stopa zaposlenosti u proteklih nekoliko godina, dakle u mandatu Vlade Andreja Plenkovića prve Vlade, a sada i druge Vlade možemo vidjeti snažan poticaj, snažne poruke da u tom smjeru možemo ići, povećan broj zaposlenih, dobri trendovi na tržištu rada. I kada to stavimo u kontekst i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pri transferu na zeleno i digitalno, kada to stavimo u kontekst sljedeće višegodišnjeg financijskog okvira, prije svega kroz ISF i kroz poluge prioritetne osi koje su usmjerene na zapošljavanje, mi smo uvjereni da ćemo s ovim planom, ali isto tako i sa drugim financijskim instrumentima i financijskim okvirima postići sve one pretpostavke koje smo si zacrtali odnosno sve one ciljeve koje smo si zacrtali, što kroz program Vlade, što kroz program HDZ-a, tako da u tom jednom srednjem roku možemo očekivati upravo kroz tu komplementarnost više dokumenata, kroz poticanje mjera aktivne politike zapošljavanje, kroz snažno ulaganje u zapošljavanje u stjecanje vještina, u reskilling i upskilling sigurno može očekivati i iz ove komponente snažan utjecaj i na gospodarstvo i na socijalne politike.

Pa evo ja ću riskirat opomenu jer ne mogu da se ne nadovežem na ministra. Ovako prema čl. 17. Državnog pedagoškog standarda, dječji vrtići, osnovne škole za provedbe programa troškove osigurava prostor i opremu za provedbu programa. Odgajateljice program predškole provode isključivo sa svojim materijalima, bez plana i programa odgojno-obrazovne ustanove već vlastitim znanjem i novcem. Djeca koriste bojice iz odgojne skupine i roditelji sami doprinose donošenjem [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] bilježnica i papira, ja osobno to radim. I sad mi vi recite da li je vaš sustav [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] kvalitetan i da li smatrate da to ne treba promijenit i poboljšat?

Replika, uvažena zastupnica Marija Jelkovac. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Također će se kroz predviđene reforme provest i digitalizacija i informatizacija sustava u području upravljanja tržištem rada na način da će se provesti sveobuhvatna analiza i sustavni reinženjeringa postojećih procesa kako bi se povećala razine kvalitete usluge HZZ-a, a prema krajnjim korisnicima, nezaposlenim osobama, zaposlenicima i poslodavcima. Isto tako u području upravljanja mirovinskim sustavom planirana je modernizacija informatičkog sustava i temeljnih poslovnih procesa u svrhu povećanja razine kvalitetne usluge korisnicima i učinkovitosti rada HZMO-a, a uz digitalizaciju arhive.

Dakle, ova tri projekta koja ste spomenuli su u dijelu digitalizacije i nisu dio ove komponente, međutim kao resorno ministarstvo, kao sektorsko tijelo koje će se baviti ovim dijelom moram napomenuti da su to tri projekta koji će definitivno promijeniti cijelu percepciju rada i percepciju odnosa sa korisnicima, ali i internih poslovnih procesa i u HZZ-u i HZMO-u. S druge strane ispunjavamo i one kriterije digitalnog u samom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Vezano za drugi dio vašeg pitanja, dakle vrlo svjesno ulažući u gospodarstvo u segment gospodarstva, ali i u segment rada sva ta ulaganja će imati pozitivan efekt, pozitivan utjecaj na samo tržište rada. Mogli smo vidjeti da smo prethodne četiri godine podigli broj osiguranika za 110.000, ja sam siguran da ćemo tim trendom nastaviti i dalje. I u ovom dokumentu piše, a nešto ste i spomenuli da se svi slažemo da je potrebna deinstitucionalizacija, međutim znamo da imamo puno naših sugrađana starije dobi kojima je potrebna dugotrajna skrb, dugotrajna njega koji ne mogu živjeti van institucionalnog, pogotovo ne mogu živjeti u svojim kućama, dakle nedostaju kapaciteti za smještaj. Kako ćete to provesti, dal će se postojeći domovi obnavljati, dal ćete izgrađivati nove, da li će to biti ono na razini države ili će se tu morati uključiti i županije? Također se spominje zapošljavanje novih stručnjaka koji će raditi u tom području deinstitunacionalizacije, također i pitanje hospicija, palijativne skrbi dakle poveznica i sa Ministarstvom zdravstva. Zahvaljujem se na pitanju. Vezano za sam postupak deinstitunacionalizacije odnosno proces deinstitucionalizacije to je jedan proces koji ne možemo izbjeć neovisno o tome da li razgovarali o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti ili o bilo kojim drugim dokumentima vezano za socijalnu skrb.

Poštovani ministre, pa evo ja bih rekla da je ovim planom predviđena velika reforma sustava socijalne skrbi. I to smo dugo čekali i hvala vam na tome, dakle od nastavka deinstitucionalizacije ali ja bih rekla, malo bržim koracima nego što je do sada išlo, do zapošljavanja novih ljudi itd., da ne nabrajam.

Zahvaljujem se, poštovana zastupnice, zahvaljujem se na pitanju. Da, ovaj dokument u sebi sadržava i jedan dio koji se odnosi na reformu u samom sustavu socijalne skrbi, to ne znači da samo one reforme koje smo ovdje istaknuli će biti ispunjene, mi smo već sada započeli sa zakonskim izmjenama koje vode prema poboljšanju statusa svih onih osoba koje su obuhvaćene, svih korisnika sustava socijalne skrbi i ovo će biti samo jedan dodatan izvor sredstava i dodatan izvor i reformi i investicija u sam sustav socijalne skrbi.

Poštovani ministre, rekli ste da ste sudjelovali u izradi dokumenta i da ste u kontekstu potreba, znači određivali u kontekstu onoga kako EU pojedinim direktivama nalaže i određuje. Smatram da niste dobro definirali prioritete i potrebe budući vam je sad najvažnije socijalno mentorstvo a u kontekstu između ostalog, u kontekstu znači reforme socijalne skrbi. Meni stvarno nije jasno, socijalno mentorstvo u kontekstu unaprjeđenja sustava socijalne skrbi budući da je to kroz tržište rada ili nešto, budući da se odnosi na dugotrajno nezaposlene i ostale osjetljive skupine, tko bi to trebao raditi? Zašto je to uopće u kontekstu unaprjeđenja sustava socijalne skrbi?

Usluga socijalnog mentorstva kao takva, duboko u sebi integrira i rad ali i sustav socijalne skrbi, dakle govorimo o dugotrajno nezaposlenim osobama, govorimo o onima koji se nalaze na tržištu rada a nalaze se možda i sustavu socijalne skrbi odnosno nalaze se kao korisnici sustava a mogu biti radno aktivni, radno su sposobni i mogu postati jedan integralni dio tržišta rada. Mi smo svjesni da takvi pojedinci, da takav skup populacija postoji i ono što smatramo najboljom perspektivom je da ih upravo radno aktiviramo. To je jedna odgovorna politika, ne odgovorna politika kako bi onemogućili ili smanjili rashode u samom sustavu socijalne skrbi nego kako bi kroz višegodišnji proces te ljude aktivirali na tržištu rada, što je sigurno najbolje za njih.

Poštovani g. ministre, COVID potpore za očuvanje radnih mjesta su ogledni modeli kako odgovorna Vlada u vremenima krize treba se izložiti na način da očuva poslovne aktivnost, likvidnost i radna mjesta i mislim da je to jedna od najboljih odluka Vlade u ovim vremenima krize odnosno epidemije COVID-a 19.

Dakle, ove 2 milijarde kn predstavljaju nešto manje od 300 milijuna eura i to je jedan dio onoga što ćemo u slijedećem periodu uložiti ne samo u očuvanje radnih mjesta odnosno ne u očuvanje radnih mjesta nego u kreiranje boljih, kvalitetnijih i održivijih radnih mjesta.

To smo sada se vidi iz podataka, službenih podataka HZZZ-a, to smo i učinili, 17 000 više zaposlenih imamo ove godine, odnosno 31. 3. ove godine nego što je to bilo 31. 3. prošle godine i tržište rada smo očuvali.

Zahvaljujem. Smatram da je povrijeđen Članak 238., vrijeđate zaista moj zdrav razum jer ne možete reći da Obiteljski zakon nije dio ovog dokumenta budući obiteljsko pravna zaštita i unapređenje obiteljsko pravne zaštite je zaista dio cjelokupnog ovog dokumenta i zaista interes i određena transformacija kao i što se tiče Zakona o socijalnoj skrbi.

Slijedeća pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Josip Borić.

Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Poštovani ministri, kolegice i kolege, ova informacija o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. mislim da je bez obzira na raspravu koja ga je htjela na neki način taj dokument svesti na trećerazredni tj. treći nivo nekog dobrog dokumenta po meni bila kriva jer mi danas raspravljamo evo gotovo 10 sati o tom dokumentu, a nekada znamo i na jedan članak zakona raspravljati i po nekoliko sati, tako da broj stranica mislim da nije nešto što bi trebalo biti temelj za pokušaj da se raspravlja o dokumentu na krivi način. I bez obzira na sva naša slaganja i neslaganja rekao sam i u svojim replikama radi se o dokumentu kojim određujemo našu budućnost u slijedećih 5 godina i svi smo se složili da je to tako. I da bi tu trebalo kroz prijedloge, kroz neke rasprave možda doraditi te nedostatke ako oni postoje od onih koji ih primjećuju jer mislim da na broj ciljeva, na brojne mjere možemo zaista odgovarati svatko na svoj način, ali ne možemo sporiti da nama netko želi pomoći kao što ne možemo ni sebe ponižavati u svojim raspravama i govoriti da smo dobili recimo najviše novaca zato jer smo najslabiji ili najgori.

Znači tu nešto ne štima. Znači mi moramo govoriti ono što je jer ako nam netko zaista želi dati bespovratnih 47 milijardi kuna naravno da ćemo pokušati u slijedećih 5 godina to iskoristiti. Zašto bi to rekli to nama ne treba ili ne znate vi to dobro rasporediti kad znamo da to itekako treba nama pomoći uz sve ono što imamo i dalje na raspolaganju kad govorimo o višegodišnjem financijskom okviru ali i našim nacionalnim sredstvima koje imamo u vlastitim proračunima. I mislim da u tom smjeru raspravljati očito bilo promašeno po meni jer zaista moramo stvoriti određeni plan jer je osnova za korištenje i tu ne bi trebalo biti previše dilema treba li to nama ili ne treba. Sad da li je najbolji način ako smo rekli da se temelji na već donesenim dokumentima, na programu Vlade ili ne znam nacionalnom programu reformi ili na nacionalnoj razvojnoj strategiji da to povezujemo i još više razrađujemo mislim da imamo sve osnove da o tom dokumentu govorimo na način da on ipak nama slijedećih 5 godina doprinosi, a ne da nam odnosi. Meni je svakako najvažniji dio cijele ove dokumenta odnosi se na dio samog prometa. To je onaj dio ciljeva 1 4 razvoj konkurentnog energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava. Taj moment koji je u resoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture težak je 5 milijardi i 512 miliona kuna. To nisu mala sredstva. Uz sve ono što će biti kroz druga moguća sredstva dostupno. Znači jedna nadogradnja od 5 milijardi da ostvarimo neke ciljeve. Želimo li riješiti ne znam elektronički sustav naplate na našim autocestama, ja mislim da da. To košta 500 miliona kuna. Ako nam netko to može dati da je bespovratno zašto to ne bi riješili i riješili taj problem. Da li želimo ne znam rekonstrukciju postojeće izgradnju drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Novska tj. poddionica Kutina – Novska milijardu i 60 miliona kuna bespovratnih sredstava koji možemo koristiti da to riješimo ili ne znam modernizacija dionica od Oštarija, Knina do Splita 300 miliona kuna ili dio koji prolazi kroz sam Zagreb znači gotovo 220 miliona kuna od Kustošije do Glavnog kolodvora. To su dobri projekti. I ako ih ne možemo pokriti iz nacionalnih sredstava, iz višegodišnjeg financijskog okvira zašto ne bi iz ovog instrumenta koji nam je na raspolaganju. Svakako da najvažniji dio je nabava putničkih brodova, tu imamo 307 miliona kuna, naravno ne samo Jadrolinija svi brodari imat će pravo u tome pokušati dobiti svoj dio ili unutarnja plovidba i njezina flota, 40 miliona kuna. Svakako imamo tu još podosta projekata koji se tiču recimo samog istraživanja i razvoja proizvodnja vozila, nove mobilnosti, preko milijardu i 400 miliona kuna. Želimo li razvijati taj segment, vidimo ovih dana neke priče, mislim da da.

Dame i gospodo 19 država koje su bile obuhvaćene čuvenim maršalovim planom kao što znamo nisu sve bile jednake priče uspjeha. Grčka je bila uspješna odnosno nije bila uspješna kao Francuska kao što Jugoslavija nije bila uspješna kao Njemačka. Kako bih većini vladajućih moćnika u Hrvatskoj bila razumljiva parafrazirat ću komunističkog diktatora Staljina koji je imao veliku crvenu petokraku na glavi koju mnogi mediji u Hrvatskoj i dan danas slave. Nije bitno kako se glasuje već je bitno tko broji glasove. Slijedom te izjave možemo u svezi ovoga plana zaključiti da nije ključno koliko ćemo novaca dobiti već tko će te novce trošiti, te tko će ih u konačnici i dobiti. Mi u Hrvatskoj smo se nagledali različitih fenomena.

Djeca komunista koja vladaju Hrvatskom nemaju mjere u svojoj gramzljivosti, stoga valja kazati da za oporavak iz Europe možemo dobiti ne 49 milijardi kuna već 149 milijardi ali to obični hrvatski čovjek na svojoj koži osjetiti neće jer u Hrvatskoj ne postoji kontrola trošenja novaca hrvatskih građana. Tu kontrolu vladajuće strukture blokadom pravosuđa onemogućuju kako bi svoju dokazanu koruptnost mogli neometano vršiti. Tako će tih 99 milijardi biti trošeni od strane HDZ, SDP, SDSS i ostalih već poznatih funkcionera, a način rada te strukture je poznat. On se zove kršenje zakona, bogaćenje na račun poreznih obveznika i društvena nepravda. Naime, natječaji putem kojih će se sredstva iz Nacionalnog plana trošiti bit će nama dobro poznati natječaji koje građani zovu natječaji sa slikom. Jer u Hrvatskoj više nitko ne vjeruje u institut javnog natječaja. Ogromna većina hrvatskih građana s podsmjehom gleda na pravičnost natječaja bilo da je riječ o zaposlenju, bilo da je riječ o dodjeli poslova ili nečem trećem. Javni natječaji su potpuno izgubili na vjerodostojnosti u Hrvatskoj. Neki dan sam primila poštu iz Osijeka s dokazima koji dokumentiraju rezultate jednog velikog natječaja. I zamislite za posao vrijedan 150 milijuna kuna javila se samo jedna tvrtka, a ta je pak tvrtka ponudila cijenu višu za 40% od procijenjene vrijednosti. To samo govori da se drugi ponuđači koji imaju reference i uvjete za izvođenje tog posla nisu usudili javiti, jer im je signalizirano ako se javite nećete dobiti više ni jedan posao. Stvar je potpuno jasna. Zakon koji se ne provodi nije vrijedan ni papira na kojemu je tiskan. Ne postoji djelomično primjenjivanje zakona. Zakoni se ili provode ili ne, nema trećega. Iz razloga što se zakoni ne provode sigurnost poduzetnika je narušena, investitori zaobilaze Hrvatsku, a uspješno mogu poslovati isključivo podobni koji su pod pokroviteljstvom vlasti. Ovdje su iznimke one tvrtke koje su orijentirane na vanjska tržišta, te od države nemaju nikakva očekivanja osim što joj plaćaju poreze. Kako će se trošiti novci iz Nacionalnog fonda oporavka i otpornosti? Pa s obzirom na elementarne stvari koje svaki čovjek u Hrvatskoj s najmanjom dioptrijom može vidjeti, a to je nepodnošljiv razmjer korupcije zlouporaba koje se u Hrvatskoj događaju taj će se novac trošiti tako da pogoduje malom broju moćnika a ne razvoju Hrvatske i hrvatskim građanima. Uzmite taj Borg i osobu Martine Dalić dokazana i nepobitna korupcija jer se zakon pisao da bi se netko obogatio. Osoba koja se isključivo bavila državnim poslovima gdje se nigdje nije mogla dokazati znanjem, a kada je radila u jednoj privatnoj banci dobila je otkaz nakon dvije godine. I takvu kompromitiranu osobu vlada postavlja za direktoricu Podravke. Novce će nam trošiti kompromitirani Ćorići, Marići a nadzirat će ih sudovi koji u lockdownu sa Kerumom pjevaju cajke i s Janaf Kovačevićem broje novce. Dame i gospodo, jučer sam razgovarala sa jednim doktorom sociologije, Hrvatom povratnikom iz Njemačke supruga mu je magistrirala u Grazu, imaju četvero djece. U današnjoj Hrvatskoj za njih posla nema, dok im iz Njemačke i Austrije pljušte ponude. Da, u današnjoj Hrvatskoj sposobni i hrabri nemaju mjesta, ali imaju dezerteri iz Domovinskog rata koji su vječito na funkcijama jer su ih mame i tate tamo postavili. Mi nemamo alternativu. Mi u Hrvatskoj se moramo izboriti za vladavinu prava i državu jednakih mogućnosti za sve. I tada će Hrvatska biti europski tigar, a ne nekakav pokunjeni mačak kakav je danas. Ako imate replike tu sam, ali kao što vidim većina vas ovdje u sabornici se slaže sa svime izrečenim.

Hvala potpredsjedniče Sabora. U današnjoj raspravi nekoliko puta smo istaknuli da dokument koji nam je predstavljen je nepotpun i nelogičan i ne sadrži ništa sudbonosno važno za oporavak i otpornost i to u segmentu oporavka našeg gospodarstva jer se neće distribuirati dovoljno sredstava malim i srednjim poduzetnicima što će se loše odraziti na cjelokupno naše gospodarstvo. Ako pogledamo mjere oporavka drugih svjetskih ekonomija većina je svoje pakete pomoći upravo dala gospodarstvu, odnosno najviše pogođenim tvrtkama i građanima. Nekoliko puta sam u sabornici govorila o tome da su oni najviše pogođeni u ovoj corona krizi i da je još malo onih koji stoje na nogama dok su ostali ili propali ili je samo pitanje vremena ako im se uskoro ne uskoči u pomoć gasiti svjetlo u svojim poduzećima. Nacionalni plan oporavka predviđa distribuciju sredstava tako da 54% sredstava usmjerava za gospodarstvo i 46% za reforme u javnom sektoru. No unutar 54% potpora za gospodarstvo uključeni su projekti otpadnih voda, gospodarenja otpadom, izgradnja cesta i prometne infrastrukture, tj. ulaganje sredstava u javne tvrtke koje su do sada pokazale nisku efikasnost. I stoga možemo zaključiti da Nacionalni plan nije usmjeren na pomoć i brz oporavak, kao ni na poticanje hrvatskog gospodarstva. Sa ovakvim planom ne možemo očekivati snažan ekonomski oporavak. Prema ovome što je prikazano u dokumentu može se zaključiti da većina sredstava će biti usmjerena na projekte koji su trebali biti sufinancirani sredstvima iz WFO-a 2014. do 2020. godine ali kako ide naša hrvatska priča, naša hrvatska stvarnost zbog problema sa zemljištima i problem oko javne nabave većina tih projekata se nije pomakla sa mrtve točke. Zapeli su kod izrade projektne dokumentacije. Postavlja se pitanje hoće li se uopće ugovoreni projekti realizirati s obzirom da se moraju završiti do 2026.- godine jer se u prethodnih sedam godina nisu uspjeli realizirati. Iz svega navedenog potpuno je jasno nepostojanje gospodarske vizije. Sada imamo priliku kroz sredstva ojačati konkurentnost hrvatskih tvrtki i pomoći gospodarstvenicima. Vlada ne zna ili ne želi usmjeriti sredstva tamo gdje je to prijeko potrebno za spas našeg gospodarstva, ona planira sredstva distribuirati u krpanje proračunskih rupa koje se talože već godinama. Kolegice, mislim da ste dobro rekli. Dakle, imamo jedan veliki problem, a to je nedostatak vizije vladajućih. I ne samo nedostatak vizije i ne samo nedostatak načina na koji ćemo potrošit ova sredstva, nego jedan vrlo veliki nedostatak, a to je da ćemo većinu novca usmjeriti u javne investicije, što nije loše nužno, ali većinu natječaja na javnim investicijama neće dobit hrvatski poduzetnici, tim više što hrvatski poduzetnici većinom oni koji čine kralježnicu našeg gospodarstva nisu veliki poduzetnici, nisu oni koji mogu konkurirati na takvim natječajima nego su mali i srednji poduzetnici. Mali i srednji poduzetnici će ponovo biti isključeni iz ovoga ciklusa, ponovo će biti isključeni iz mogućnosti konkuriranja, efikasnog konkuriranja na ovim natječajima i na kraju opet dodana vrijednost neće ostati u Hrvatskoj, ostat će negdje drugdje.

Evo ja ću malo i u duhu onog što smo danas razgovarali tko šta voli, pa ja ću o socijalnoj zaštiti jer ju volim, a znate i sami, pogotovo iz sustava, kolegica Martina klima glavom, nije ju jednostavno voljeti jer je to jedan širok, kompliciran i složen sustav, vrlo osjetljiv, u kojem su različiti korisnici i korisničke skupine imaju različite probleme koji se rješavaju pomoći, savjetima, financijskim naknadama, uslugama od strane zaposlenika i partnera u sustavu socijalne skrbi. Naravno da vrlo često je fokusu javnosti kada se stvore i dogode neki problemi, neću potencirati sada ovaj zadnji prestrašni događaj, ali tada vrlo često se govori u negativnom kontekstu o jednom sustavu koji je u stvari plemenit, o jednoj profesiji koja je u stvari plemenita i pomagačka i koja sama po sebi ne može biti funkcionalna i ostvarivati svoje zadatke koje je država dala i zadala ako nema u tom poslu partnerstvo svih ostalih resursa odnosno svih nas. Naravno da je teško i slušati da je sustav zapušten i devastiran, međutim mi imamo ustanove i institucije na koje smo bili ponosni i mislim da još uvijek imamo razloga biti, domovi za različite dobne i korisničke skupine, centre za socijalnu skrb, centre za pružanje usluga u zajednici, a i one partnere koje volimo spominjati, a oni nam koriste radi pružanja izvan institucijskih usluga. Naravno ono što se dogodilo sustavu je da nije se dovoljno pratio promjene u društvu, strašne promjene i poteškoće u tranziciji koje su ostavile ekonomske posljedice koje su najviše ostavile posljedice naše obitelji i sve skupa zajedno sa nezaposlenima, zajedno sa siromašnima, zajedno sa obiteljsko pravnim problemima, su pali na isključivo sustav socijalne skrbi odnosno centri za socijalnu skrb. Naravno da nije istina da se nisu provodile reforme, one su krenule, možda ne sustavno, možda malo i nespretno, ali te reforme nisu završene, to je jedan dugotrajan proces i tu bi naglasila možda loše krenula je deinstitucionalizacija, nije završila decentralizacija jer naravno da jedinice lokalne i područje samouprave u svakom slučaju nisu spretne, ni spretne da preuzmu nove obaveze, kao još i mnogi drugi problemi. Sve ovo što sam napomenula sigurno u ovim komponentama iz ovog programa će biti na neki način podržane i lakše ostvarive, naročito ovako jedna digitalizacija odnosno informatizacija u smislu prikupljanja različitih podataka iz različitih uprava, bilo na državnoj, bilo na lokalnoj razini s ciljem bolje transparentnosti i boljih informacija vezanih za socijalne naknade, što je svakako jedan od najvažnijih reformskih procesa i na kojem inzistira evo upravo i Europska komisija. Naravno da tu treba voditi računa i o povećanju osnovice zajamčene minimalne naknade i o zapošljavanju često zazivano u zadnje vrijeme novih kadrova i novih stručnjaka da bi se mogle ostvariti svi ovi reformski i programski naši ciljevi. Ja bi iskoristila priliku naglasiti da su centri vape za pomoći da ovi 150, kako oni kažu ovlasti koje centri za socijalnu skrb imaju, treba ih pod svaku cijenu rasteretiti i ako ovaj dokumenat doživljavamo kao dokumenat koji nije završen, koji će se možda mijenjati i uvažavati preporuke iz ovih naših rasprava, bilo bi dobro da se o tome vodi računa jer su socijalni radnici i centri postali servis, ali za pisanje kojekakvih potvrda i potvrdica koje su jednostavno ja ću se možda ružno izraziti ali drugi resori čisteći svoje neke poslove za koje nisu bili baš previše smatrali da spadaju u njihov resor gurali pod centre za socijalnu skrb, a u tom smislu i ovo mentorstvo mislim da bi bilo bolje da bude pod zavod za zapošljavanje, ali i mnogi drugi poslovi. Mislim da uz kadrove [[Upadica: Vrijeme.]] preopterećenost različitim nevažnim sitnim [[Upadica: Vrijeme.]] poslovima iz drugih resora je isto jedan od razloga koje Poštovana zastupnice drago mi je što se slažemo u području ovog socijalnog mentorstva da zaista to nije mjesto unapređenju sustava socijalne skrbi, nego zaista to spada pod zavod za zapošljavanje i slažem se sa ministrom da dugotrajno nezaposlenim osobama zaista treba pomoć u aktivizmu odnosno u aktivnoj pripremi za radno mjesto, ali tome zaista ne ide, ne ide u centar za socijalnu skrb.

To su znači dio što se tiče postupanja iz Obiteljskog zakona. Znači dio ovog dokumenta je dotiče se postupanja Obiteljskog zakona, a u financijskim učincima ovdje toga nema zato me i zanima što je sa Obiteljskim zakonom. Pa ja mislim da ova, ove zaštite proizlaze naravno iz Obiteljskog zakona odnosno iz obiteljske pravne zaštite, one se provode i u proračunu na pozicijama ministarstva za takove aktivnosti ima novaca. Normalno da ne može biti svi reformski procesi u ovim, u ovim komponentama izraženi jer ovo je samo jedan dio onoga što će se za potrebe reforme sustava socijalne skrbi financirati i po ovome dokumentu. Da li treba Obiteljski zakon mijenjati ili ne, o njemu je puno rasprava bilo i za vrijeme mog mandata, međutim obiteljsko pravna zaštita se može provoditi po ovom, po ovom postojećem zakonu i ne znam da li ga baš, da li su te izmjene nužne toliko da ne bi funkcionirala.

poštovane kolegice i poštovani kolega ovo je još jedan ovaj od trenutaka kada treba pozvati sve političke stranke na ovim lokalnim izborima da kandidiraju što više žena jer sudeći prema nazočnima u ovoj dvorani u ovaj kasni sat one su vrlo angažirane i vrlo predane onome što rade. Hrvatska u idućih 10-tak godina iz europskih izvora i fondova na raspolaganju ima oko 24,5 milijarde EUR-a, 9 milijardi EUR-a za razvoj regionalnih politika, skoro 5 milijardi za poljoprivredu. Ima odličnu poziciju u okviru sedmogodišnjeg proračunskog razdoblja EU, a u ovom dijelu ima na raspolaganju i 6,3 milijarde bespovratnih EUR-a za program otpornosti i opravka. To je posljedica pregovora ispregovaranih obračunskih formula koje nisu takve slučajno. Finci su prošle godine upravo zbog promjene formula za izračun bespovratnih sredstva izgubili gotovo pola milijarde EUR-a. To su činjenice na koje dio oporbe odgovara stanje prije i poslije svih ovih sredstava ostat će isto, a neki idu i korak dalje pa kažu sredstva za oporavak devastirat će Hrvatsku. Takve vi izjave, ako dio oporbe već tako misli trebalo pretvoriti u službena stajališta i poslati ih Europskoj komisiji pa možda ih ona i posluša, uskrati nam ovih 6,3 milijarde bespovratnih sredstava i tako spasi Hrvatsku od devastacije. Siguran sam da bi to građani Hrvatske honorirali. E sada, što reći na tezu da smo sva ova sredstva dobili samo zato što smo jadni, bijedni i najgori u svemu. Da nam je BDP mizeran pa su podaci o udjelu ovih sredstava u BDP-u zapravo odraz našeg jada i čemera. Da nas je malo pa su zato podaci o tome koliko je to sredstava po broju stanovnika tako visoki. Da su to bili naši argumenti u pregovorima oko ovog plana ne bismo osigurali ni pola ovih sredstava jer logika govori ako vas je malo treba vam manje, ako vi iseljavate u vas i vaše gospodarstvo se ne isplati ulagati, zadnji ste ušli u EU strpite se, čekajte svoj red imamo mi svojih prioriteta. Dakle, mislim da na toj razini argumentacije ne možemo inzistirati i da njoj ovdje nije mjesto. Dobili smo priliku, izborili smo se za nju, idemo raspravljati o tome kako ćemo ju najbolje iskoristiti. S kojim motivom smo za razliku od oporbe koja te motive ne dijeli barem iz ovih rasprava se može zaključiti ušli u izradu ovog plana? S motivom da oni koji neki zovu, koje neki zovu briselskim poslušnicima iskoriste svoj utjecaj kako bi se Hrvatska što prije oporavila od ove krize, da taj oporavak ne traje kao prošli put iza krize kada nam je za oporavak i vraćanje na razinu od prije krize trebalo je čitavo desetljeće i to se neće dogoditi jer se u međuvremenu nešto dogodilo. A što se dogodilo? Dogodilo se to da oni koji su po uputama koje su slali i medijskim porukama zvani čatolici, predsjedavali Vijećem EU i iskoristili tu okolnost kao i svoju posvećenost europskom putu i razvoju Hrvatske i sve ono što su u proteklom mandatu napravili za stabilnost hrvatskog gospodarstva, da bi danas došli u situaciju da raspravljamo o ovom planu koji će nam bez ikakve sumnje pomoći da se što prije i u najkraćem roku vratimo na trendove rasta koje smo imali prije ove krize. Neki od nas ovdje mogu biti na liniji tvrdnji kako bi bespovratna sredstva u iznosu od 6,3 milijarde eura vjerojatno pomogle gradu od 4 milijuna stanovnika, čak i da ih nasumično bacate, ali ne mogu pomoći Hrvatskoj od 4 milijuna stanovnika jer u Hrvatskoj postoji samo državni i paradržavni sektor u kojem neki oporbeni zastupnici unatoč tome mogu ostvariti [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] zavidnu karijeru i imovinu od 25 milijuna kuna. rasprava sljedeća uvažena zastupnica Martina Vlašić Iljkić.

Kao i u drugim područjima ovaj sažetak Nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period od 2021.-2026.g. u području unapređenja sustava socijalne skrbi je skup poopćenih ciljeva koje se nazivaju reformama i to jedan dio kako smo sad imali prilike za čut. Ako je usporediti ovaj dokument sa ranijim strategijama koje smo imali priliku usvajati, iz ranijih perioda možemo zaključiti da je to zapravo skup prepisanih ciljeva, a osim toga on je i nazadan u usporedbi sa drugim dokumentima. Sve što možemo sad iščitati konkretno u području reforma sustava i socijalne skrbi se može iščitati u četiri rečenice, a to je transparentnost, adekvatnost socijalnih naknada u sustavu socijalne zaštite, razvoj usluge socijalnog mentorstva, razvoj usluga u zajednici radi prevencije institunacionalizacije i izrada strateškog okvira za cjelovitu i dostupnu skrb o starijim osobama. Koliko je inertan i trom ovaj sustav može biti da kada vam se događaju alarmi sa terene i to ne sporadični slučajevi nego zaista slom socijalne skrbi što se tiče zaštite djece, starijih osoba, mentalnog zdravlja građana nije li vam to dovoljno da zaista sagledate koji su problemi prioritet i što vam se događa u sustavu socijalne skrbi? I sada imate priliku napraviti nešto i opet ne nudite rješenja. Kao investicije za ove reforme što sam rekla ove četiri rečenice, nudite od sedam investicija četiri se investicije se odnose na digitalizaciju sustava socijalne skrbi, web aplikacije, povezivanje sustava socijalne skrbi, ustanova sa lokalnom razinom, metodologije izračuna cijena jer zar je to zaista u ovom trenu najvažnije za ustav socijalne skrbi? Jel mislite da je to prioritet dok imamo smrtne ishode u domovima socijalne skrbi, dok imamo 4.439 djece na smještaju, a 2015.g. je taj broj bio 2.895? Dokumenti u ranijim periodima su prepoznali ulaganja udomiteljstva, jačanje obiteljsko-pravne zaštite, ovdje se sporadično navodi prevencija u području rada sa obitelji i djecom, jačanje međuresorne suradnje. To su bili zaista prioriteti svih dokumenta, ne digitalizacija, ne socijalno mentorstvo u sustavu socijalne skrbi. Proces transformacije domova je nešto što nije novost, to je od 2013.g. to smo prošli vezano za djecu. Svi domovi za djecu su sad centri za pružanje usluga u zajednici. Kako vi odgovarate na povećan zahtjev za smještaj djece? Odgovarate na način da se broj udomitelja smanjuje kontinuirano, a umjesto jačanja udomiteljstva vi tu djecu ponovo smještate u ustanove socijalne skrbi koje smo transformirali u centre za pružanje usluga u zajednici. Dakle, izmjestili smo izvan instituciju i djeci omogućili adekvatniju skrb u udomiteljskim obiteljima. Na kraju 2019.g. broj udomitelja za djecu i odrasle osobe je bio 2.794, a na kraju 2015.g. je bilo 3.048 udomitelja. Znači u pet godina se smanjio broj udomitelja za 254 osobe odnosno udomiteljske obitelji. Pa sad vi recite, donijeli ste Zakon o udomiteljstvu 2018.g. sad ga mijenjate zato što mislite da ima određenih nelogičnosti u tom zakonu. Dakle, unazadili ste i zakon odnosno udomiteljstvo kao takvo. Zakon o socijalnoj skrbi sada odjednom je spreman već samo što nije izašao i bit će na Vladi, ne znam 24.4., da se nije ovo sve dogodilo to bi i onako bilo jer vi adekvatno i kontinuirano vodite brigu o sustavu socijalne skrbi, a niti jedan dokument niste donijeli vezano za reorganizaciju sustava socijalne skrbi. Dakle, ovaj također uopće dokument nije u skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom gdje stoji da će se ojačat sustav i da će se ojačati uloga centara za socijalnu skrb i da će se izmjestit javne ovlasti. Mi ne vidimo iz ovog koje to javne ovlasti će se izdvojit odnosno mi nemamo uopće odluku što su u budućnosti centri za socijalnu skrb, da li su to administrativna središta za novčane naknade ili je to sjedište za rad sa obitelji.

Poštovana kolegice. Pomno sam ja pratila vaše izlaganje, naravno da ste vi iz sustava socijalne skrbi i puno imate informacija, međutim teško je odgovoriti na ova pitanja u kojem se vi obraćate ministru što je on učinio za to što se je smanjio broj udomitelja. Smanjuje se broj udomitelja, to je normalno jedan proces, Zakon o udomiteljstvu se je donio radi toga da se stimulira udomiteljstvo i svaki zakon se u praksi valorizira i svaki zakon se mijenja, ako nešto se nije pokazalo dobro sigurno se mijenja i to je pozitivno, a ne da se ostane na tome. Što se tiče deinstitunacionalizacije, uvijek sam zagovarala trebamo imati jaku instituciju i razvijati van instituciju, kad razvijemo van instituciju onda gasiti instituciju. Međutim, mi smo stavili, zabranili smještaj u ustanove, nismo napravili prevenciju jer ju je nemoguće napraviti zato što mi to odlučili [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] a u ustanove ne smještavamo djecu, a obitelji nam se raspadaju [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] ne radi ministra nego radi cijelog društvenog poretka. Pa evo ne slažem se, svakako nije ministar kriv, ali je ministar odgovoran da pronađe rješenje i on u tome treba voditi i organizirati cjelokupni sustav socijalne skrbi. Što se tiče deinstitucionalizacije, znači napravili su određeni koraci centri za pružanje usluga u zajednici su se oformili u tome je išao korak razvoj udomiteljstva, tu ste stalo. Znači pet godina niste ništa napravili, to je očito, smanjilo se broj udomitelja za skoro 300 udomiteljski obitelji, to je odgovornost ministra odnosno cjelokupnog ministarstva i sustava, ne možete reć da nije.

Poštovani predsjedavajući, poštovana gospodo ministri, kolegice i kolege. Najbitnije su reforme i investicije, bez reformi nema investicije. Ovo nije helikopter money rekao je predstavljajući na Vladi NPO, a i danas je premijer rekao da ovo nije novac iz helikoptera ili novac iz bojlera, vjerojatno je mislio na protočni bojler pa da eto neće iscuriti. Rekao nam je da mora ovaj plan omogućiti prijelaz na kružno gospodarstvo, dakle ne smije biti protočni bojler. Ali je zanimljivo da u komponenti 4 se govori o gospodarstvu u budućnosti ovako izuzetno poetski pa možda bolje da se govori u budućem gospodarstvu. Kako sam lingvistkinja htjela bih ponešto reći o samome jeziku, budući da ovdje smo čuli da su najbitnije reforme i najbitnije investicije, a sami znamo da svi sustavi od pravosuđa, obrazovanja, zdravstva, mirovinskog, socijalne skrbi nisu doživjeli do sada dubinske već samo kozmetičke reforme i ponovo mislimo da ćemo raditi nadogradnju digitalizacijom na nešto, evo ovdje je jedan od ministara koji je sam rekao da mu je sustav porozan. Rekla bih da sustav nije samo porozan nego da izgleda kao švicarski sir kao i mnogi drugi. Ali evo zadržat ću samo na jednoj komponenti da bi pokazala kojim jezikom, kakvim se jezikom služimo u ovom dokumentu i svi oni koji su pisali različite europske projekte znaju da je doista taj cijeli program pisan s jedne strane, jezikom koji već poznajemo od prije 20-ak godina i novim birokratskim eu jezikom. Naime, ovdje se govori npr. odmah na početku uvodno, tržište rada se tek opisuje kao posljedicom pandemijskih slučajeva, ponovo se ne govori kakvo nam je to bilo tržište rada za koje znamo da je desetljećima izloženo i lošim politikama i lošem radnome zakonodavstvu kao da su samo zbog pandemije nam ugrožena radna mjesta i socijalna sigurnost građana. Dakle, dokument je prepun fraza, često vrlo tradicionalnih sintagmi, npr. govori se nastavak ulaganja, očuvanje radnih mjesta, kreiranje modernog tržišta rada bez da nam neko definira što bi bilo moderno, stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta, koja su to nova kvalitetna mjesta, smanjenje stope nezaposlenosti, poticanje cjeloživotnog učenja, usavršavanje radnika kroz ulaganja u prilagodbu potrebama tržišta rada itd., itd. Kako izgleda projekt vjerujem da strogi evaluatori u EU da su projekt pisale neke udruge ga i ne bi prihvatilo jer vrlo često netko ne razlikuje provedbu od ciljeva, a da ne kažem ciljeve od rezultata, a da ne kažem da ne bi prošao zato što ovdje nema nigdje niti vremenskih rokova, a nema ni indikatora npr. provedbe. Evo vam nešto primjera, vrijeme nam nažalost curi, evo recimo, pod reforme investicije u komponenti 4 stoji „unapređenje mjera zapošljavanja i pravnog okvira za moderno tržište rada i gospodarstvo u budućnosti“, pa se je li tako predviđa opća stopa zaposlenosti i naravno eto smanjili smo neke HDZ je smanjio neke ambicije sa 200.000 na novih radnih mjesta koje smo imali nedavno na 100.000 radnih mjesta i to naravno za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada. Pa molim vas pogledajte kojim je to jezikom pisano. Kada se spominje jasan i moderan zakonodavni okvir, pa recite što je to jasan i što je to moderan okvir koji će promovirati pravedne radne uvjete, poticati prijelazne oblike zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Pa kako ćemo poticati zapošljavanje na neodređeno vrijeme kad u ovom trenutku svi novosklopljeni Ugovori o radu su na određenih 90 mislim i 2% Dakle, jezik koji se ovdje služi, dvije su sekunde ostale, dakle ovdje možemo samo govoriti o administriranju i o [[Upadica: Vrijeme]] administrativnom jeziku.

Dakle, čitav dan raspravljamo o bespovratnim sredstvima koja će Hrvatska dobiti, a to je iznos od 6,3 milijarde EUR-a i još dodatnih 3,6 milijardi EUR-a za povoljnije zajmove i garancije. Naša današnja tema je Informacija o sažetku plana oporavka, no očigledno iz prethodnih rasprava kolega da smo mi kao saborski zastupnici više ovdje kao pasivni promatrači, a čitajući reforme iz plana za raspodjele ovog novca nailazimo većinom na riječi „trebalo bi“, „smanjit ćemo“, „povećat ćemo“, ali ništa konkretno ne piše kako, zašto i na koji način. Pa pretpostavljam da za većinu sektora u kojima se piše o reformama još uvijek nema plana, niti programa za isti. U dokumentu čitamo o ogromnom broju akcija, projekata, strategija, ali bez jasno definiranog fokusa i istinskog smjera što želimo i kamo želimo, a pogotovo kako to želimo postići. Pandemija covida udarila je na hrvatsko gospodarstvo koje je zabilježilo pad aktivnosti od gotovo 8,5% u prošloj godini. I naravno da su nam i reforme i ulaganja potrebne kako bi se to isto gospodarstvo oporavilo, te kako bi se ojačala konkurentnost. Duljina covid recesije između ostalog ovisit će o uspješnosti u povlačenju sredstava i potreba nam je znatan rast apsorpcijskih kapaciteta kako bi se izvukli iz trenutne gospodarske situacije. Baš zato važno je pristupiti planu oporavka od temelja. Bilo bi logično dodijeljena sredstva iskoristiti za ono za što su namijenjena, u prvom redu za oporavak gospodarstva, te za otpornost i gospodarstva, a onda i države za neke moguće buduće krize. No iz plana oporavka izdvojit ću nešto što je meni nejasno u Sektoru unaprjeđenja korištenja prirodnih resursa i jačanja lanca opskrbe hranom. Navedeno je da se ova reforma pokreće radi povećanja prehrambene sigurnosti, te konkurentnosti hrvatskog poljoprivredno prehrambenog sektora. No ova komponenta plana ne predviđa aktivnosti u svim poljoprivrednim sektorima, niti cjelovito rješavanje pitanja korištenja poljoprivrednih ili šumarskih resursa odnosno pitanja razvoja ruralnih područja, što to u konačnici znači da se te reforme ne odnose na razvoj ruralnih područja, niti na rješavanje poljoprivrednih zemljišta koja će i dalje ostati neobrađena i zapuštena. Moje pitanje predlagateljima je kako planirate jačati lanac opskrbe hranom ako poljoprivredna zemljišta ostanu neobrađena? Hvala.

Poštovane kolegice i kolege, imali smo maloprije priliku slušati kolegu Josipa Borića u svojoj pojedinačnoj raspravi gdje je nabrajao projekte odnosno mjere koje se namjeravaju poduzeti, a temeljem ovog dokumenta, temeljem sažetka NPOO, pitajući svih nas tu prisutnih zar to nije dobar zahvat, zar to nije dobar projekt, zar se to ne bi trebalo graditi, zar se to ne bi trebalo poduzeti? I mislim da ćete se složiti sa oporbom i vi i vladajući kada kažem da nitko ovdje prisutan u ovom, u ovoj sabornici, ne samo sad ovaj trenutak nego i jutros kad smo bili svi ovdje, ne bi rekao ne ijednom navedenom projektu, ijednom navedenom zahvatu.

A dokument se ne radi na način da se najprije napravi njegov sažetak, pa onda cjeloviti dokument, nego upravo obrnuto, barem kad govorimo o dokumentima o kojima se raspravlja. Da bismo mi mogli mjerodavno raspravljati o nečemu mi moramo imati uvid u to nešto. Temeljem ovoga što smo dobili na raspolaganje da raspravljamo o njemu, nemamo. I ja se moram zapitati zašto smo ga odnosno zašto ga je vlada uopće dala na raspravu, o čemu da raspravljamo? O tome da trebamo povećati energetsku učinkovitost, zar o tome treba netko raspravljat? Pa to vam je jedna od mjera, povećati energetsku učinkovitost. Zar to iziskuje našu raspravu? Ne, mi samo trošimo novac poreznih obveznika, ovdje službenici zaposleni primaju svoju plaću i u ovo doba puno veći su trošak na teret državnog proračuna, te na teret naših građana negoli bi to bilo da se nismo zabavljali pod navodnicima sa ovim dokumentom. Međutim, ono što bi nas svih, pa i javnost, prvenstveno građane koji nas plaćaju, zanimalo jeste kako će se postići ciljevi koji su navedeni u Informaciji o sažetku dokumenta NPOO?

I u jednom i u drugom segmentu u sažetku informacije nije navedeno dovoljno da bi se moglo dokument prihvatiti ili ocijeniti učinkovitim ili kvalitetnim. Napominju se riječi i ciljevi poput poticanja energetske učinkovitosti, poput povećanja korištenja obnovljivih izvora energije itd., itd. i onda se u tom segmentu navode samo dva konkretna projekta, jedan od njih je Biorafinerija u Sisku, međutim nigdje se ne kaže na koji način će se ta biorafinerija uskladiti sa poljoprivrednim politikama. O čemu govorim? Govorim o tome da biljni materijal koji bi se trebao upotrebljavati za razvoj te Biorafinerije u Sisku i uostalom osposobljavanja proizvodnje proizvoda koji će tamo biti, bi se trebao staviti na vrlo velikoj poljoprivrednoj površini. Na toj poljoprivrednoj površini će se koristiti i umjetna gnojiva. Ako se koriste umjetne gnojiva onda mi tom biorafinerijom nismo ostvarili jedan od ciljeva koja proklamirate, a to je zelena ekonomija odnosno umanjenje emisije CO2, o tome ni riječi. Ako je taj projekt biorafinerije toliko isplativ zašto ga nisu poduzeli INA odnosno MOL, ako je taj projekt profitabilan? Zašto se on sada namjerava financirati iz ovih sredstava iz sredstava za oporavak i otpornost, a najavljivano je u medijima da će se financirati iz inovativnog fonda odnosno Fonda za inovacije EU? Ono što, pošto imam jako malo vremena, želim napomenuti, želim napomenuti to da se o osnovnom problemu koje tišti naše društvo i koji je upravo doveo naše gospodarstvo u poziciju neotpornosti i u poziciju da se mora oporavljati jeste korupcija, a o korupciji niti slova u ovom dokumentu. Ono što izjeda naše društvo neće se ovim načinom riješiti, predložila sam odbijeno je, naravno da je odbijeno da se uvede transparentnost trošenja javnih sredstava, javnog novca na [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] svim razinama, državnoj, na razini javnih poduzeća, međutim da naravni i vladajući HDZ od toga okreću glavu. Uvažena kolegice, mislim da ste od cjelodnevne rasprave zapravo vi najviše poentirali i pogodili u samu suštinu problema. Na ovakav način gdje zapravo svi mi držimo monologe sami sebi u čast, Hrvatska apsolutno nikakve koristi nema, a uistinu nije fer niti prema zaposlenicima bez obzira što je i to samo povećani trošak. Slažem se s vama o konkretnim rješenjima, konkretnih rješenja je malo. Način na koji mi raspravljamo tiče se i odredbi poslovnika za koje sam se i sama založila da ih trebamo izmijeniti i ja se toplo nadam da će oporba početi udarati tempo i tražiti da kada raspravljamo o budućnosti Hrvatske da raspravljamo o tome kako ćemo nešto riješiti, a ne citirati popis lijepih želja koje ja vjerujem da većina HDZ-ovaca ne bi znala pravilno ni pročitati, a ne daj Bože samostalno citirati.

Naravno ni da sve ove segmente koje su navedeni nije ponuđeno niti jedno konkretno rješenje ili bar mi nemamo pravo uvida na to, a tu bismo trebali kao hvaliti i reći da odličan je dokument. Samo ne znamo na što da kažemo da je odličan. Ono što je ključan problem, ključna problem je korupcija, na korupciju konkretne i konstruktivne prijedloge, rješenja koji se sutra mogu uvesti za vrlo malo novca, čak nam ni ne trebaju ova sredstva iz ovog fonda. Naravno i premijer Plenković jutros i ovdje prisutan ministar odmahnuli su samo glavom, nisu odgovorili na moje pitanje, govorim o ministru Malenici. Zašto? Zato što oni naprosto ne žele provesti borbu protiv korupcije jer onda se u tom slučaju ni ova sredstva ne bi mogla efikasno zamračiti kao što se efikasno zamračuju sva ostala javna sredstva, sredstva poreznih obveznika građana RH.

Kolegice i kolege.

Nismo ga vidjeli, pričamo o sažetku, pričamo o nekom dokumentu koji je sažet na, nećete vjerovat 80 stranica ili 60 nije ni bitno. Čuli smo i argumente da evo recimo Mađari, naši prijatelji Mađari su taj dokument saželi na 10 stranica razumijete, ali oni ga nisu slali u Parlament. Naš premijer priča o poštivanju saborskih zastupnika, o poštivanju Parlamenta, ali u isti tren nam šalje, što?

Peto do dvanaest, šalje nam ga 15 dana prije roka tentativnog roka ok, ali svejedno roka kad ga trebamo predati EU i onda očekuje kao evo dajte mi vi prijedloge. Pa jel to nije uvredljivo kolegice i kolege? To nije uvredljivo, ja ne želim sad rabiti izraze za što je to. Kao što smo za ovom govornicom isto mogli čuti o Nacionalnoj razvojnoj strategiji, ovo je sažetak koji ja držim u ruci, a onda je premijer tu mahao sa „evo mi je imamo“ Pa naravno, navodno zapravo ne naravno, navodno imamo i NPOO navodno koji niko nije vidio, a čega se bojite predsjedniče vlade? Čega se bojite vladajući? Zašto ste ostavili dva ministra koja su vjerojatno najmanje odgovorni za ovo, ministra zdravstva koji se treba brinut o drugim stvarima ili ministra mirovinskog sustava između ostale ostvari koji se također treba brinut o drugim stvarima, a ne o ovome o čemu danas pričamo? Ovo treba biti fokus premijera i fokus potpredsjednika vlade, a ne ova dva ministra koja ste ovdje ostavili. Mislim da ministar Beroš ima jako puno drugih problema i drugih poslova nego slušati što mi o ovome, mi imamo reći, jako puno. Al premijer je trebao sjediti tu i slušati što mi o tome imamo reći ako je već želio biti toliki demokrata. Jer ja kolegice i kolege ću pisati tom istom Briselu u koji se vi zaklinjete i reći mu da smo mi ovdje raspravljali o sažetku, o sažetku kolegice i kolege.

Jesmo li mi ozbiljni, ozbiljna država, ozbiljni dom, ozbiljni parlament? Mislim meni je jako teško bit ovdje ozbiljan jer jedan Barnier je držao pregovore o brexitu otvorene, pazite držati pregovore otvorenim je oksimoran sam po sebi, a mi ne možemo držat dokument otvorenim za koji smo rekli da je 80% usuglašen sa EU, znači ako je 80% usuglašen, pa dajte nam ono šta je usaglašeno, pa da se barem oko toga dogovorimo. Ne. Mi trebamo napravit ono što HDZ zove konsenzusom, a ono što HDZ zove konsenzusom je to vi ćete pristat na ono što mi kažemo jer to je konsenzus. Al nas neće pitat prije, neće nas pitat poslije, nego će reć, vi ćete reć sad da ili ćete reć ne. Ako kažete ne, onda ne volite Hrvatsku.

Kolega Hajduković, u kontekstu gospodarskog oporavka ključan može biti problem apsorpcije i naše sposobnosti da povučemo što veću količinu sredstava. U planu oporavka nema, niti se u dokumentu pridaje važnost upravo ovom pitanju.

Na vašu raspravu samo želim dodati kako se nadam da pitanje naše moći realizacije dovoljne količine projekata u predviđenom periodu neće biti tema o kojoj ćemo razgovarat za koju godinu. Hvala vam lijepo. Kolegice, to će bit nažalost tema i ne samo to, bojim se da će bit još puno drugih tema, bit će tema jesmo li mi uspjeli te novce povući, koliko ćemo novaca vratiti i zašto. A opet 100 pitanja zašto jesmo li znali gdje ih želimo povući, kako, preko koga i u koju svrhu? Ne, kao što ne znamo ni sad koji su to projekti, koja je to dodana vrijednost koja ostaje u Hrvatskoj kroz te projekte? Evo najbolji primjer vam je „Projekt Slavonija“ Ko će povuć te projekte? Ha bojim se neki sa iskaznicama, neki sa prezimenima itd. i koja će dodana vrijednost ostati u kraju, ne samo Slavoniji, u Hrvatskoj općenito? I što smo s time postigli? Najmanje za Hrvatsku, najmanje za Slavoniju, najmanje za naš kraj, najmanje za naš grad. uvažena zastupnica Danica Baričević.

Zahvaljujem predsjedavajuće, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministri. Njime se definiraju reformski smjerovi i područja ulaganja kojima će se postići ekonomski i društveni oporavak zemlje, ali i ojačati otpornost našeg gospodarstva i države na krize. Ovaj plan je prepoznao sve izazove s kojima se Hrvatska suočava i uz program planiranih aktivnosti u cilju oporavka i otpornosti pravi je alat za reformu i transformaciju. Iz svega navedenog vidljivo je kako će se njegovom realizacijom pridonijeti povoljnijoj strukturi i učinkovitosti gospodarstva, kvalitetnijoj javnoj upravi i pravosuđu, boljim uslugama građanima i poduzetnicima, kao i razvoju kvalitetnoga sustava obrazovanja i znanosti. Nacionalni plan uključuje i tako potrebne inovativne politike zapošljavanja, unapređenje mirovinskog sustava, kvalitetniju socijalnu zaštitu, modernizaciju zdravstvenog sustava te energetsku i protupotresnu obnovu zgrada. Iz plana je također vidljivo da se potiče gospodarski i društveni razvoj svih dijelova Hrvatske i da je poseban fokus dan na demografsku revitalizaciju, što u vremenima pandemije predstavlja dodatan izazov. Za područje gospodarstva predviđen je najveći dio alokacije predviđenih sredstava od 54%, a u ovom izlaganju željela bih se posebno dotaknuti upravo jačanja konkurentnosti zelene tranzicije gospodarstva te razvoja održivog, inovativnog i otpornog turizma. Za oporavak i otpornost gospodarstva iznimno su bitni uvjeti u kojima gospodarstvenici posluju, poslovno okruženje u Hrvatskoj karakterizira brojnost i kompleksnost administrativnih zahtjeva i stoga je potrebno provesti mjere kojima će se poslovanje pojednostavniti i pojeftiniti, a zapošljavanje olakšati i ubrzati. Aktivnosti predviđene nacionalnim planom usmjerene su upravo prema lakšem pokretanju poslovanja, digitalizaciji postupaka, ishođenja licenci i odobrenja za rad, objedinjavanju plaćanja obveznih naknada te digitalizaciji podnošenja zahtjeva i administrativnih postupaka važnih za poduzetnike. Unatoč svim poduzetim aktivnostima i programima potpora, gospodarstvo se teško oporavlja od krize uzrokovane pandemijom. Ovdje će od presudne važnosti biti podupiranje gospodarskog oporavka koji predvodi privatni sektor za što je potrebno osigurati pristup adekvatnom financiranju. Iznimno je važno i planirano ovdje poticanje ulaganja u nove investicijske projekte i poseban naglasak na zelenim tehnologijama. Na taj će se način razvijati nove kompetencije, povećati proizvodnja i izvoz, očuvati postojeće i potaknuti stvaranje novih radnih mjesta, između ostalog i putem zajmova te subvencija kamatnih stopa. Sažimajući rečeno radi se o aktivnostima koje će poboljšati upravo hrvatsko poslovno okruženje, državne usluge poduzetnicima značajno će se unaprijediti, prvenstveno kroz digitalizaciju, liberalizaciju tržišta, usluga, unapređenje sustava za procjenu utjecaja propisa te stvaranje strateškog investicijskog okvira za promociju i privlačenje ulaganja. Na taj će se način poslovanje u Hrvatskoj biti će jednostavnije, jeftinije, biti će poticajnije za ulaganja, a otpornost i konkurentnost hrvatskih poduzeća će se uvelike ojačati. U dijelu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji se odnosi na turizam, danas smo čuli dosta o tome i ministrica je ovdje izložila, s obzirom na njegov udio i značaj turizma za gospodarstvo Hrvatske, sasvim je jasno istaknuta nužnost onih ulaganja koja omogućuju ubrzavanje tranzicije prema održivom turizmu i oporavkom turizma pozitivno će se utjecati na važne djelatnosti kao što su trgovina, poljoprivreda, građevina, prerađivačke, kulturne, sportske, rekreativne djelatnosti, prijevoz i brojne druge, a posljedično i na povećanje zaposlenosti i demografsku revitalizaciju. I na kraju Nacionalni plan oporavka i otpornosti snažno će podići našu spremnost za brz, održiv, uključiv oporavak i stabilnost RH. Kolegice Baričević, vi ste govorili o gospodarstvu, turizmu, poduzetnicima, privatnicima, recite mi koliki značaj na vašem otoku su imale potpore za očuvanje radnih mjesta koje Vlada RH dodjeljuje od ožujka prošle godine? I ukupno je na području RH preko 100.000 poslodavaca povuklo sredstva za preko 600.000 radnika, iznos se kreće oko 10 milijardi kuna, kad tome pridodamo i doprinose, a i sva ona sredstva koja su se povukla za namirenje fiksnih troškova.

Da, evo kao što smo i čuli danas iz ovog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 6,3 milijarde eura za gospodarski oporavak nas čeka, nakon što je Vlada RH već pokrila plaće kao što ste rekli za 680.000 hrvatskih radnika tako i mojih otočana, 120.000 poslodavaca, dakle otpisali su se doprinosi u ukupnoj vrijednosti od 14 milijuna kuna. Dakle, puno, puno očekujemo i dalje od ove turističke sezone i željno iščekujemo da do ljeta europski građani imaju i zelenu putovnicu kojima će se olakšati pristup i protok turista i to će biti jako važno još za naše otočane i za naš uspjeh turističke sezone. A isto tako iz ovog plana oporavka, najmanje 30% ide sredstava upravo privatnom sektoru i evo jako, jako nam je važna ta mjera i sve što Vlada radi za naše otočane i gospodarstvo. Njega nema. Slijedi pojedinačna rasprava Goran Ivanović, izvolite. Hvala lijepa. Evo bližimo se polako kraju ovoj raspravi koja je vrlo, vrlo bitna. No meni se čini kao da se ovdje radi o raspravi da moramo vratiti EU 50 milijardi eura odnosno kuna, a ne kao da ćemo povući ta sredstva. Kada smo po nečemu najbolji odnosno kada ćemo povući najviše u postotku onda je to zato što smo najgori u EU, kada ćemo dobiti najviše onda smo prosjaci. Pa ja bih za svoju domovinu prosio uvijek pa što god isprosio bit će iskorišteno dobro. Ja dolazim iz Slavonije.

Čuli smo danas iz izlaganja pojedinih ministara i ministrica što to znači. Poljoprivreda kao bitan segment hrvatskog gospodarstva je nešto što Slavoniji apsolutno treba. Čuli smo od ministrice Vučković, izgradnja regionalnih distribucijskih centara za voće, povrće je nešto što je stvarnost i nešto što će se dogoditi kroz ovaj plan. Osječko-baranjska županija je krenula u izgradnju jednog takvog regionalnog distribucijskog centra i zasigurno će s tim pokazati tu otpornost i taj oporavak koji tražimo. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva također je za Slavoniju, Baranju i Srijem jedan bitan segment bez kojeg jednostavno ne možemo stvoriti uvjete i preduvjete za onu poljoprivredu o kojoj ovdje želimo, želimo govoriti. Turizam. Turizam je nešto što je i na kontinentu postala svakodnevnica i bez ulaganja u taj kontinentalni turizam nećemo ojačati hrvatska odnosno slavonska sela koja evo kako sam ovdje čuo u raspravi pojedinaca su ostala prazna. Nisu slavonska sela prazna, slavonska sela, ja ih obilazim, u njima sam praktički svakodnevno, su možda stradala kao i jednako i urbane sredine na prostoru cijele RH. Tranzicije su nešto što se događalo i prije, događa se i sada i jednostavno mislim da to nije ono što ovog trenutka treba biti fokus.

Ja ovim putem želim pozvati sve načelnike, gradonačelnike i župane da se počnu pripremati i da počnu spremati projekte jel ovaj novac kao što je rekao premijer neće pasti iz helikoptera, za ovaj ćemo se novac morati izboriti. Prema tome, što se prije počnemo pripremati više ćemo vjerojatno sredstava i povući, a ja bi volio da jedan dobar dio tih sredstava naravno završi u našoj Slavoniji, Baranji i Srijemu. To je kraj iz kojeg ja dolazim i zasigurno je nešto što bi mi puno značilo. Ono što je dobro u ovom svemu što se ovdje raspravljalo je to da Hrvatska ima potencijala u svim segmentima o kojima se danas razgovaralo i to je ono što nam daje šansu i priliku da stvorimo okvir za bolje sutra. Ali moram reći jednu stvar, ovdje se često spominje i često se želi blatom nabaciti na, na HDZ i HDZ je najgora politička opcija u povijesti hrvatskog naroda, to su sve kriminalci i lopovi koji jednostavno sve što dođe strpaju u svoje džepove. To je jedna neistina, to je jedno nepošteno, nepošten odnos prema svim vrijednim načelnicima, gradonačelnicima i županima koji rade za dobrobit svoga kraja. Domagoj Hajduković drži predavanje HDZ-ovcima. Ne. Upravlja SDP, al Osijek je postao Palanka, e to je problem Domagoj Hajduković što sve želite prebaciti na ovu stranu, oprati ruke i reći mi nismo za ništa krivi.

Ne. HDZ je kriv za razvoj Slavonije. HDZ je kriv za to što je Slavonija jedna od najnaprednijih regija u Hrvatskoj, HDZ je kriv za to što se u Slavoniju ljudi vraćaju, HDZ je kriv za to. Zato što je na vlasti u toj istoj Slavoniji toliko dugo dragi kolega. Distributivni centar je super stvar.

Koliko? Vi pozivate tu gradonačelnike i načelnike da se jave, pa svi su iz HDZ-a, pa koga vi pozivate dragi kolega? Koga vi pozivate? Da se jave na što? Da HDZ napravi što? Ništa kolega. Ništa.

Ja ću govoriti jednom nižom intonacijom za razliku od kolege Domagoja Hajdukovića. HDZ je napravio puno. Na vlasti je HDZ.

To je vama ništa. SDP-u naravno 5 milijardi ne predstavlja apsolutno ništa. SDP-u ni Hrvatska ne predstavlja ništa, al imam ja poruku za vas.

Htjela sam u stvari reći da čitate isti dokumenat i vi i kolega Hajduković, i jedan i drugi dolazite iz Slavonije. Međutim, vi u ovom dokumentu vidite puno još prilika, dodatnih prilika pored onoga što je uloženo u Slavoniju kroz različite projekte i programe, vidite još prilika kolega Hajduković ih ne vidi. I mene zaista sada fascinira kako tumačiti to da se iz njegove rasprave, a i sada iz ove replike može iščitati pa kuda svi, to je rađeno da to netko drugi koristi, to je rađeno da se izvuku novci nekome drugome, to je rađeno da netko drugi se okoristi. To će te, iz tih programa imati koristi nečije iskaznice, nečiji ljudi, nečiji ne znam tko sve ne. Ja ne znam da li vi možda ne znate čitati.

Ja ne znam, znam li ja čitati ali ne znam vi kolegice ne znate slušati. Jer ja ovo niti jednom riječju nisam rekao, niti jednom riječju u svojoj raspravi, niti u svojoj replici a vi meni dokažite da je krivo. Jer ja ću oprostite predsjedniče sad da kažem odmah tražiti onda od odbora mišljenje, jer ovo što je kolegica rekla apsolutno ne stoji i molim vas da izreknete opomenu. Imate opomenu.

Evo uvažena kolegice Murganić, ja mislim da zadatak nas saborskih zastupnika ovdje u Hrvatskom saboru da u svemu vidimo priliku. Mi u ovome moramo vidjeti priliku, to je naš zadatak, to je nešto što jednostavno nas može odvesti u tu dimenziju više o kojoj skroz govorimo i koju zagovaramo. Ja sam čovjek koji ne mora kao što je rekla gospođa Dalija Orešković iako ju jako poštujem što je ostala do kraja rasprave. Mnogi su otišli, izgovorili ovdje nekoliko parola, nakon toga pobjegli iz Hrvatskog sabora i oni su zvijezde. Ona je ostala do kraja. Nisam čitao, evo sve što sam rekao, rekao sam iz vlastitog iskustva, rekao sam iz onoga što sam doživio u tim jedinicama lokalne samouprave koje sam i obišao i na kraju krajeva i bio sam skoro četiri godine zamjenik župana u Osječko-baranjskoj županiji. I sve što sam izrekao, izrekao sam iz namjere da Hrvatska stvarno postane bolja država.

Uvaženi predsjedavatelju, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Kolega Ivanović hvala vam što ste me pohvalili što sam ostala do sitnih noćnih sati, ni prvi ni zadnji put, ostat ću više-manje uvijek ako me teška bolest u tome ne spriječi a razlog tome je taj što ovdje nisam došla skupljati populističke poene, niti se dodvoravati povredama Poslovnika kada sve kamere snimaju. Ja sam ušla u Hrvatski sabor zato što imam određeno znanje i iskustvo radom na predmetima, radom na terenu. Došla sam ovdje kako bi ove sljedeće godine ispisala svoju viziju Hrvatske kakva bi ona trebala biti. Meni je jasno da čak niti ovaj sažetak antikorupcijskih teza, a kamoli kompletan novi Nacrt strategije suzbijanja korupcije niti vladajući neće prihvatiti niti dopustiti da se o njemu raspravi, a kamoli ga provesti a na žalost niti dobar dio oporbe neće stati iza mojih prijedloga i rješenja. No ja ću ovo ostaviti iza sebe kao i brojne druge prijedloge. Jednog dana kada Hrvatska ostane na razvalinama da se zna da se netko borio za to kakva bi Hrvatska jednog dana trebala biti. A sada da se vratim na samu temu. Kako kreće prva rečenica ovog Nacionalnog plana oporavka? Pandemija corona virusa iznenada je pogodila svijet, uzrokovala je lanac zatvaranja država i gospodarstava i time stvorila najveću krizu još od Drugog svjetskog rata, pa bi čovjek pomislio da onaj plan oporavka kojeg je osmislila EU prvenstveno je donesen radi toga da se oporavimo od jednog virusa koji je eto iznenada zadesio svijet. A onda kada čitamo što je naša Vlada usuglasila sa Komisijom, što bismo mi trebali provesti od reforme uprave, pravosuđa itd. itd. vidimo da se Hrvatska zapravo ne treba oporavljati od corona virusa, to ćemo lako. Hrvatska se treba oporaviti od HDZ-a, žao mi je što to moram reći. I od svih okupacija koje je Hrvatska imala kroz svoju burnu, tešku turbulentnu povijest najgora je ova vaša. Najviše ste opljačkali, najviše ste pokrali, najviše ste otuđili, najviše ste osiromašili i najviše ste nepravde stvorili držeći srce na domoljubnim prstima. To vam Hrvatska oprostiti neće. Kada bi govorila o svakom pojedinom segmentu ovih popisa lijepih želja, paušalnih općenitih reći ću samo do koje razine idu apsurdi digitalizacija i digitalne transformacije. Ma što ćete vi gospodo draga digitalizirati. Ovo je prijavnica sa kojom se mi javljamo za pojedinačne rasprave, rasprave u ime klubova, završne riječi i slično. Tu o vještini oka službenika ovisi kojim će se redom netko prijavljivati, javljati za riječ. Vi niste u stanju osmisliti jednu jednostavnu aplikaciju koju bi bio kadar razviti jedan malo bolji student na našim fakultetima. Digitalizirali biste Hrvatsku još od Tomislava Karamarka. Od digitalizacije ni „d“ A gdje su onda sve druge strukturne reforme, pravosuđe. Pa mi se nismo u stanju dogovoriti ne oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, nitko u ovom Saboru nije znao objasniti zašto smo uopće mijenjali zakon kojim smo tražili uspostavu javnog poziva i dostavljanje životopisa, nego smo se svađali oko toga je li zakon ustavan ili nije ustavan, a niko se nije sjetio problematizirati ustavnost tog zakona od 2018.do danas. Ne ne mogu se mijenjati. A znate Zašto? Zato što smo osmislili poslovnik koji je formirao rasprava tako da ih svako vodi sebi u bradu. Ja pričam nešto što je meni bitno, kolega je postao stihotvorac, dobro vam to ide, rime su vam sve bolje, napredujete kroz ovaj mandat, oni u jutarnjim satima vole provocirati taj isti poslovnik koji je loš kako bi možda kroz koju doskočicu, kako bi mogli kroz koji eksces privući pažnju medija pa biti pozvani u neku večernju emisiju. Ovdje nema rasprave o idejama, ovdje mi nismo na tu famoznu tezu o digitalizaciji rekli kojim tvrtkama ćemo to dati, po kojim kriterijima, zašto ne bismo napravili, za što se ja na primjer zalažem, jedan jedinstveni program za transparentne uplate i isplate iz svih javnih proračuna, ne da svaka jedinica troši svoj.

A o tome od koga se Hrvatska treba oporaviti ipak odlučuju hrvatski birači, a oni su i na ovim i na prošlim parlamentarnim izborima odlučili da se Hrvatska treba oporaviti od SDP-a i njihovih koalicijskih partnera. Mislim da je to mjerodavno kada je riječ o tome od koga se Hrvatska treba oporaviti. Da, očito ste sjedili na ušima kada sam rekla da ću kroz ovaj mandat ostaviti ispisanu i zapisanu moju viziju bolje Hrvatske.

Bila sam dovoljno glasna pa ste me čuli bez mikrofona. Vi ste gotovi uvažena zastupnice nema više replika. Povreda poslovnika zastupnica Nada Murganić. Povrijeđen je čl. 238., naravno jer je zastupnica stvarno nema mjere do kada, koliko, s kojim riječima i s kojom gorčinom upućuje uvrede zastupnicima HDZ-a. Naravno ona je presavršena, ona ne diže replike, ona ne diže povrede poslovnika, ona zna ko je krao, ona zna koliko ko zna čitati, pa ja mislim da je ova Hrvatska stvarno presretna šta se je ukazalo stvarno ovakvo jedno čudo, [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] da ne kažem još nešto gore. Proći će sve dužnosti, ali sigurno ovo [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] šta ste vi ostavili sa svojim nastupom je

Znači dobili ste dvije opomene.

Uvaženi potpredsjedniče Sabora, ministri i drage kolegice i kolege. Zdravlje građana među ključnim je ciljevima svake države, kao javno dobro koje je nužno osigurati kroz dostupan financijski učinkovit javnozdravstveni sustav. To je posebno naglašeno u razdoblju pandemije zbog čega su suzbijanja značajno povećana su značajna proračunska izdvajanja za zdravstveni sustav, uključujući nabavu medicinske opreme, lijekova i cjepiva što je zahtjevan izazov za javne financije koje imaju smanjene prihode zbog ograničene gospodarske aktivnosti. Osim toga RH se zbog svoje geografske posebnosti nosi i sa izazovima omogućavanja jednako dostupne kvalitetne zdravstvene skrbi u ruralnim, depriviranim, teško dostupnim i udaljenim područjima. Također prepoznajemo izazove koje se odnose na unapređenje zdravstvenih ishoda i ostvarenja ravnoteže između financijskih mogućnosti i rastućih troškova povezanih sa novim i naprednim metodama liječenja zbog tehnološkog i znanstvenog napretka, ali i povećane potražnje za zdravstvenom zaštitom zbog starenja. Stoga kako bi se izgradio dugotrajno otporno društvo i sačuvalo zdravlje građana kao javno dobro u području zdravstva potrebne su i nužne su reforme i ulaganja kojima će se omogućiti jačanje i postizanje financijski održivog javnozdravstvenog sustav. Nacionalni plan oporavka i otpornosti stoga s obzirom na potrebu u kraćem vremenskom roku predviđa projekte koji su u visokoj fazi pripremljenosti koji brzo mogu polučiti pozitivan učinak na zdravstveni sustav u cjelini i koji mogu ojačati otpornost i spremnost zdravstvenog sustava za izazove pred nama. Kako bi došli tamo gde želimo, a to su dulje očekivano trajanje života, bolja kvaliteta života i smanjenje zdravstvenih nejednakosti u kontekstu unaprjeđenja učinkovitosti kvalitete i dostupnosti zdravstvenog sustava kroz NPOO osnažit će se primarnu zdravstvenu zaštitu, popunjavanje mreže javne zdravstvene službe kako bi se osigurali uvjeti za obavljanje 80% slučajeva na primarnoj razini. U kontekstu uvođenja novog modela skrbi za ključne zdravstvene izazove, a s ciljem pravodobne dijagnostike liječenja i rehabilitacije bolesnika oboljelih od raka, dijabetesa, kardiovaskularnih i rijetkih bolesti, restrukturirat će se bolnički sustav na način da se uspostave regionalni centri izvrsnosti u kojima se obavljaju najsloženije operacije na pacijentima, ali i uspostavit će se akreditirani multidisciplinarni psihološko onkološki timovi uz povećanje i objavu zdravstvenih ishoda pacijenata. Portal za pacijente psihološke, socijalne i zdravstvene rehabilitacijske mjere, te uvesti kliničke i e-smjernice. Ukupna investicija u samo ovu reformsku mjeru je 900 milijuna kuna. U kontekstu uvođenja sustava strateškog upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu omogućit će se specijalističko usavršavanje doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite, te dodatno medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine, čime će se u izvan bolničkoj hitnoj medicini osigurati podizanje kompetencija potrebnih za samostalan rad timova bez liječnika. Ukupna investicija u ovu reformsku mjeru iznosi 500 milijuna kuna. U kontekstu uvođenja financijske održivosti zdravstvenog sustava nastavit će se sa provedbom objedinjene javne nabave lijekova, ortopedskih pomagala i financijski značajnih roba i usluga. Ukupna investicija u ovu reformsku mjeru iznosit će 212 milijuna kuna. U kontekstu e-zdravstva unaprijedit će se upravljački kapaciteti pomoću djelotvornije upotrebe podataka i poticati inovativna rješenja u zdravstvu u cilju kvalitetnog upravljanja zdravstvenim sustavom, uspostavit će se i nacionalni sustav upravljanja zdravstvenim informacijama, bez toga ne možemo dalje, izgraditi nacionalne kapacitete za podatkovnu analizu, ni bez analize ne možemo donosit odluke, izraditi nacionalni kapacitet za primjenu umjetne inteligencije, te omogućiti razvoj novih i proširenje postojećih telemedicinskih usluga. Ukupna investicija u ovu reformsku mjeru iznosi 194 milijuna.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege. Ovaj dokument koji je nacrt, sažetak, možemo čitat na različite načine.

Čl. 45. ustava govori o mirovinama, plaćama i primanjima koje su dostojne građana RH. Neovisno o tome ni ovdje nije pitanje usklađenosti sa ustavom, ali u provedbi piše „redefiniranja modela mirovine planirano je izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju“ Da li ćemo mi te obiteljske mirovine napraviti kompatibilnima sa osobnom mirovinom, po kojim kriterijima, po kojim mjerilima? Da li ćemo ih napraviti i kompatibilnima sa radnim odnosom zato što je preminuli član obitelji, pogotovo kada je riječ o obiteljskoj mirovini, po smrti osiguranika ipak doprinosio uzdržavanju obitelji koji zbog nezgode na radu ili zbog prometne nesreće jednostavno obitelj doživljava određenu dramu i nije dovoljna obiteljska mirovina samo za maloljetno dijete nego i za ženu koja radi i prima mizernu plaću u RH. Što to znači? Što to znači redefiniranje obiteljskih mirovina? Zatim imamo još onaj dio koji je vezan za redefiniranje odnosno povećala bi se adekvatnost mirovina iz II. mirovinskog stupa. Dajte mi pojasnite molim vas termin „adekvatnost II. mirovinskog stupa“ Ja jesam pobornik od onih koji smatraju da II. mirovinski stup treba ojačat, vrlo jednostavno, jer sustav generacijske solidarnosti je u krizi jer on dakako uspijeva i funkcionira i super je onog trenutka kad imamo rast zaposlenosti, ali u dugoročno koliko se kroz mirovinski sustav mora planirati to je pitanje i demografskog rasta itd. Prema tome, moramo imati jednu obranu, dakle koja ne ide kroz sustav generacijske solidarnosti onda se to događa kroz sustav kapitaliziranje osobne štednje, dakle kroz II. mirovinski sustav. E sad, povećanje doprinosa ulaganja obaveznih mirovinskih fondova. Ali pazite, očekivani rezultati na stranici 42, ja bih molio prijevod na hrvatski jezik unapređenje kulture korporativnog upravljanja kao poticaj investicijskom potencijalu obveznih mirovinskih fondova čime bi se stvorio potencijal za ostvarenje viših stopa prinosa, a time i većih mirovina za buduće generacije umirovljenika drugi mirovinski stup. Dakle, to je ono što sam rekao, dakle moramo unaprijediti kulturu da bi imali veću stopu prinosa.

Dakle, Uljanik holdingu pa i u luci Rijeka, da zbilja im treba kultura upravljanja. Ali ja mislim da se to ne zove kultura, ja mislim da se to zove malo drugačije. Ali mi smo to nazvali kulturom. Super! Dakle, ta fraza zbilja mislim nemojte me krivo shvatiti ali meni je zbunjujuća, ali ja ću vam je pročitati. Kaže: „Dalje unapređenje mirovinskog sustava povećanjima adekvatnosti mirovina iz prvog i drugog mirovinskog stupa kroz redefiniranje modela obiteljskih mirovina i povećavanjem mirovina iz drugog mirovinskog stupa.“ Kakve veze imaju prvi i drugi mirovinski stup sa obiteljskim mirovinama? [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Vi to meni morate objasniti. pojedinačnu raspravu i sad ćemo napraviti pet minuta pauze za wc.

Klub zastupnika SDP-a završno Domagoj Hajduković. Dakle, cijeli dan smo potrošili na raspravu o jednom dokumentu, lijepo kolegice što je vama smiješno, ali cijeli dan smo potrošili na raspravu o jednom dokumentu koji je davno trebao biti u raspravi, barem prema najavama premijera, prije više od godinu od osam mjeseci. Jedino gore od netransparentnosti kolegice i kolege kao što sam rekao na početku dana je hinjena transparentnost, a to je ovo. Jer što imamo? Nemamo čak ni kompletan dokument, imamo nacrt, skice, sažetka kako god hoćete dokumenta koji je eto pred nama i možete mislit mi bi trebali biti zahvalni jer evo HDZ i premijer Plenković u svojoj velikoj velikodušnosti, otvorenosti, transparentnosti i demokratičnosti su evo poslali nacrt skice odnosno sažetka nekog dokumenta. Pa pravo kolegice i kolege, bravo. Šta vam više mogu reć? Bravo, da. Nacrt dokumenta. Vi se možete kolega sprdat jel vaš domet je skladat stihove, a ne pričat o ozbiljnim dokumentima EU. Vama kolegice Murganić ja da sam zločest bi rekao da bi još trebali biti ministrica da ste bili dobri. A zašto niste? Pitao bih vašeg premijera da je tu, da sam zločest, al nisam. Jesam. Kolegu Ivanovića bi isto tako pitao, al ne zato što sam drag nego ću njega pitat, pa HDZ je u toj Slavoniji na vlasti 30 godina, osim Osječko-baranjskoj županiji hvala Bogu, a 30 godina, a Slavonija najzaostalija regija u Hrvatskoj. Pa vas pitam zašto?

A znate šta je jedini zajednički nazivnih pet najrazvijenijih županija u Hrvatskoj, to što na vlasti nije HDZ. Pa vas ja pitam jel to slučajno? Sigurno je, sigurno je. Jer evo mi tu sad pričamo o nacrtu dokumenta, o nečemu o čemu smo trebali pričat kao o cjelovitom dokumentu ili nacrtu dokumenta koji se naravno može mijenjat jer kao što potpredsjednik Vlade zna to je dokument koji se još treba ispregovarat sa Unijom, ali smo mogli dati kao Parlament svoje suglasnost za nastavak pregovora po ovom nacrtu, pogotovo ako je 80% čak i više kako nas Vlada uvjerava, već dogovoreno sa Komisijom. Jel se bojimo opet nekih projekata u koje će biti uključene familije?

Mogli smo dobit nacrt nakon što je ispregovaran dokument, mogli smo reći jesmo li zadovoljni ili ne, ali i to je manje bitno, ali jedino gore od netransparentnosti je hinjena transparentnost i to ću vam reći ponovo, koliko to god vas bolilo. Ono što mene boli kolegice i kolege isto ovdje, što bi isto mogao reći da sam zločest, ali neću, jer ja njega dovoljno poštujem za razliku od on mene, da naš predsjedavajući je fašist i šovinist jer meni u usta stavlja isto riječi koje ja nisam rekao i tumači stvari koje sam ja rekao ili nisam rekao i odobrava kolegici koja eto mene može prozvat za bilo što hoće, a ja ne mogu reć da je rekla nešto što je van svakog poslovnika. Pa vas onda kažem kolegice i kolege, demokracija je, demokracija je postupak, demokracija je proces, ako je nemamo, a bojim se da je nemamo i sve je manje imamo u ovom Parlamentu, onda se pitam gdje smo i gdje je Hrvatska sa ovakvim procesom, sa ovakvim Saborom, sa ovakvim HDZ-om i sa ovakvom Vladom. Čl. 238., zastupnik je vrijeđao kolegicu Murganić i kolegu Ivanovića i na kraju i vas i ne znam iz čega je to izvukao, ali očito da se s njim nešto čudno događa. A sve ono što Slavonija nije napravila, to je zahvaljujući njemu koji cijelo vrijeme sjedi u ovom Saboru i ništa ne radi. Dobro. Imamo još jednu povredu poslovnika Domagoj Hajduković. Čl. 238., kolegica ne voli Hrvatsku po čl. 238., da usudila se reći nešto i ne voli Hrvatsku jel vidite ono o čemu ona priča. Ne voli Hrvatsku zato što govori protiv ljudi koji nešto pokušavaju u toj Hrvatskoj napravit već nekih zadnjih 10 godina, dok ona šta, diže ruku lopovima. Kolegica Ahmetović, izvolite.

Klub zastupnika Centra i Glasa završno zastupnica Dalija Orešković.

Hvala predsjedavatelju. Pa nisam znala da su ove večernje rasprave ovako zabavne, jer kolegice Perić to kad vi izjavite da gospodin Hajduković ništa ne radi u Hrvatskom saboru u trenutku kad 15 do 12 sa vama raspravlja ja se pitam što vi hoćete poručiti? Trgujete kripto valutama? Što vi radite u Hrvatskom saboru, a da to istovremeno ne radi kolega Hajduković. No da mi ne trošite vrijeme želim reći nešto bitno jer doista je malo vremena ostalo za konkretne stvari. Pa hajmo na C2 točka 4. Unapređenje upravljanja državnom imovinom i kako to možemo povezati sa onim vašim floskulama o digitalnoj kako ono transformaciji, boljem upravljanju itd. Znate li koliko dugo Hrvatska ima nekakvu strategiju upravljanja državnom imovinom? Pogledajte možda ste je čak i za vrijeme vašeg mandata usvojili, a u svakom slučaju trebali ste provesti a niste. Možete pogledati na internetskoj stranici grada Zagreba, evo sad su lokalni izbori pa je i to interesantno. I tamo postoji Strategija upravljanja imovinom pogotovo nekretninama, a bit će nam interesantno vezano za potrese. Državna revizija je još od tamo negdje 2012., 2015. Među 15 svojih preporuka dala nalog da se napravi jedan javni registar gradske imovine. Čuda neviđenog takvog javnog registra nema do dana današnjeg. Nema za grad Zagreb, nema za RH, nema za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Valjda bi bila puka sablazan da mi ustrojimo jedan sa informatičke strane gledano jednostavan registar gdje bi pisalo što to ima država, što to ima grad. U kakvom se stanju nalazi? Tko koristi? Kako mu je dodijeljeno? Tko plaća ili ne plaća najamninu ili zakupninu? A zašto to nemamo? Pa zato što bi se onda vidjeli razno razni Žunići, Žinići kako li se već zovu ti svi silni vaši koje ste smjestili u javne nekretnine ili tuđe nekretnine a da tamo ne plaćaju ništa. I onda se čudite kad vam to netko u lice kaže, kažete da je to vrijeđanje. Ne, vrijeđanje je činjenično stanje koje žive naši građani svaki dan. To je ono što je bolno. Također je bolno to što u ovom planu ako ga uopće planom možemo nazvati ponavljamo iste one mjere koje su već navedene u čitavom nizu strateških dokumenata. Nije problem samo u prepisivanju, problem je u tome što je to već trebalo davnih dana biti provedeno a nije. I problem je taj što ako pogledamo naslov, naslov valjda možete koncipirati, naslov kaže plan od 2021. do 2026. što znači da se proteže izvan razdoblja vašeg mandata. Pa ako je to plan oporavka Hrvatske, ja kažem Hrvatska se treba oporaviti i od HDZ-a. Ako je to nešto što se tiče i nekoga tko će naslijediti vašu vlast, onda bismo svi zajedno trebali raspravljati o našoj budućnosti i natjecati se o tome tko ima najbolje ideje ne u našem političkom interesu, nego u interesu naših građana. I činjenica je da svi ti silni milioni i milijarde europskih sredstava koji će doći u Hrvatsku neće postići svoj cilj jer je Hrvatska disfunkcionalna država. Niti jedan sektor, niti jedan sustav zbog kojeg država kao tvorevina uopće i postoji ne funkcionira kako treba jer je od samih početaka od devedesetih od kada smo državu stvarali na krivo nasađena. Napravljena je tako da pogoduje korupciji, klijentelizmu, nepotizmu i sada kada smo oglodali to naše tkivo, kada smo obespravili i osiromašili naše građane Europa prepoznaje da smo najjadniji pa nam treba dati najviše. I tragično je stvarno danas bilo slušati bilo tu iz sabornice ili kud smo sve zbog corone raštrkani po Hrvatskom saboru, to što vi ko papagaji ponavljate iznose iz omotnice koje je naš ministar uspješno ispregovarao kao da je to neka sretna okolnost. Ne nije sretna okolnost, sretna okolnost bi bila ta da je Hrvatska iskoristila svoje razvojne potencijale, pa da nam je zbog corona krize potrebno manje. To bi značilo da smo imali ljude koji doista vole državu, jer voliti državu znači upravljati tako da u njoj svi dobro žive a ne oni koji imaju stranačku iskaznicu HDZ-a i najčešće na tuđi račun. To je ono što me smeta. I za kraj, ako želimo napraviti nešto dobro, onda bismo trebali krenuti spravljati sve te krive vode, izmijeniti sustav izbornih zakona, smanjiti broj županija, gradova i općina, ojačati nezavisnost pravosuđa, uspostaviti punu fiskalnu transparentnost i ojačati preventivna kontrolna tijela pogotovo Povjerenstvo za sukob interesa [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] a mnogi možda danas od vas ne bi sjedili ovdje da je tijelo ostalo jako i snažno kao što je bilo. Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Goran Ivanović. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi ministri. Mnogi su danas iskoristili prime time da bi oblatili ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti, bili su ovdje u sabornici možda petnaestak minuta, 20 minuta i govorili su o nečemu što nema veze u biti sa cijelim ovim nacrtom koji smo danas ovdje vidjeli. 6,3 milijardi eura je zasigurno nešto što će Hrvatskoj ne dobro doć, to će biti dobar vjetar u leđa Hrvatskoj kakvu želimo, kakvu želi Vlada RH, kakvu žele ovi ministri koji sjede ovdje. Svi govorimo o tome kako neke stvari u Hrvatskoj i nisu dobre i zasigurno ima takvih stvari i upravo ovim nacionalnim planom oporavka i otpornosti fokus je stavljen na te stvari. Govorimo da nam je pravosuđe loše, puno novca će završiti upravo u pravosuđu, govorimo o zelenim ekonomijama, govorimo o svemu onome što danas Europa promiče kao vrijednost koja će nas prije ili kasnije čekati za 10 ili 15 godina. Sada imamo priliku stvoriti uvjete i preduvjete za tu bolju Hrvatsku. No ovdje se i dalje rasipa žuč o tome tko će više oblatiti HDZ, to nema smisla. Zašto vi mislite da je HDZ najgora politička opcija koja postoji? HDZ evo u ovih pet ili šest godina je pokazao da se Hrvatskom može upravljati na način koje donosi dobro svim građanima RH. Korona je napravila poremećaj, ne u Hrvatskoj, napravila ga je u cijeloj EU, Hrvatska je samo dio tog segmenta. Pa zasigurno ga trebamo i zato želimo kroz ovaj plan ojačati upravo to zdravstvo.

Nismo mi svi isti. Ako se neko okoristio ili se probao okoristiti od novca koji mu ne pripada, pa zato postoji institucije u RH koje se bave s tim, pa neka ga istraže, neka ga zarobe, neka mu uhapse ženu, djecu, sve ostale, mi nemamo apsolutno protiv toga ništa. Prema tome, manite se nečega što je isprazna priča, što je mlaćenje prazne slame. Hrvatskoj treba inicijativa, Hrvatskoj treba akcija. S ovim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti dobivamo upravo to, dobivamo uvjete odnosno stvaramo uvjete i preduvjete za tu bolju Hrvatsku. Stoga želim istaknuti naravno svu volju, želju i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, svih ministara da upravo svojim zagovorom, svojim nagovorom europskih čelnika u Hrvatsku dođe najviše novca, pa nazivali to s tim da smo mi najgori u EU. Neka budemo svaki puta najgori, ali neka svaki puta dobijemo najviše. Ja ću biti sretan i bit ću presretan.

Stoga, mislim da je ne došlo vrijeme, nego to vrijeme već duže traje samo ga mi ne znamo iskoristiti možda da svu svoju energiju, svakog pojedinca koji sjedi ovdje u HS-u bez obzira da li je s lijeve ili desne strane sabornice uložimo u tu bolju i ljepšu Hrvatsku. Ja u nju vjerujem i ja vjerujem da svi ovi ljudi koji su ostali ovdje vjeruju u tu bolju, ljepšu Hrvatsku i sigurno ćemo kroz ove mjere i druge mjere koje Vlada priprema i koje je ostvarila u ove četiri godine svog mandata doći do tog cilja. Stoga još jednom želim da s ovim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti stvorimo uvjete i preduvjete za bolju, ljepšu i uspješniju Hrvatsku. Kolega Ivanović je povrijedio čl. 238. jer vrijeđa zdravi razum jer govori o tome da o transparentnoj i poštenoj Hrvatskoj treba brinuti valjda institucije poput recimo Općinskog suda u Osijeku ili Županijskog suda u Osijeku koji se pokazao kao vrlo, vrlo, vrlo kompetentna institucija presuđivati o tome tko je bio u koruptivnim djelatnostima, a tko nije. Pa hvala Bogu kolega Ivanović, evo to je recimo [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] meritum institucija za presuda toga. Evo nek institucije rade svoj posao.

Poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministri. Na sve ono što mu se rekli s ove strane nije prestao pričati o stvarima koje bi bilo najbolje da šuti. Samo ću podsjetiti ovaj skup da je njihova županica Lovrić Merzel ne znam do kud je stigao proces, ali imaju svojih dovoljno, stoga ne trebaju samo prebacivati lopticu na drugu stranu.

Evo završna rasprava u ime predlagatelja, uvaženi potpredsjednik Vlade i ministar Zdravko Marić. Evo na kraju nešto preko 13 sati koliko računamo od samog početka, ja bih rekao i jedna dobrim dijelom jedinstvena rasprava uz uvodno izlaganje predsjednika Vlade mislim da ste imali priliku čuti više od polovice ministara u Vladi, predstavljajući zasebne dijelove i segmente ovog dokumenta, dokumenta koji dobro znate kako i na koji način je podijeljen i kakav je otprilike predložena raspodjela predviđenih sredstava u iznosu od 6,3 milijarde. Svi su se manje-više složili ili ono barem koliko sam uspio pratiti da govorimo o značajnim iznosima, ne malim sredstvima koje sigurno mogu i trebaju biti iskorišteni na pravi način. I zato ću se ja u ovom završnom dijelu ne previše referirati na ono što ste čuli i što ste manje-više raspravljali, samo ću reći nekoliko stvari na tu temu, a to je da se prije svega zahvaljujem svim onim kolegicama i kolegama u resorima koji su sudjelovali i dali svoj značajan doprinos u izradi ovog dokumenta. Ovo nije jednostavno i nije naravno još ni u potpunosti gotovo i još će tog truda biti potrebno učiniti, a i onog časa kada i bude na neki način gotovo i poslano u Bruxelles to ne znači da je gotov rad na samom dokumentu, dakle njega je moguće i prilagođavati kao takvoga. Ono što se na neki način prožimalo ovu raspravu ovom raspravom čak i u onom jutarnjem dijelu je bilo nešto što mislim da je dobro da se dodatno i pojasni, dakle mi iz Vlade cijelo vrijeme na neki način šaljemo poruke, apeliramo, a u konačnici jasno pokazujemo da nikako ne bi bila dobra ikakva vrsta podjela dodatnih u našem društvu, pa tako između ostaloga nešto što se u javnosti spominje između privatnog i javnog sektora. Ponovit ću još jedanput, svrha cjelokupnog koncepta platforme EU nova generacija u kojem je dokument ili instrument oporavka i otpornosti jedan od ključnih ili možda i najvažniji počiva na reformskom potencijalu i reformskom kapacitetu pojedinih zemalja članica, dakle stimulans za provedbu reformi, transformacije gospodarstva i društva u cjelini koje bi trebale biti suportirane, podruprte sa kombinacijom javnih i privatnih investicija. I to je ono što je sukus ovakve vrste platforme za koju osobno ću ovaj puta reći, smatram da je jako dobro kao takva osmišljena jer s jedne strane vodi brigu o kratkoročnom izazovu s kojim se suočavamo. I dalje smo svi vrlo fokusirani na panedemiju, ali kratkoročni učinak na oporavak gospodarstva koji bi trebao najvećim dijelom biti potican upravo tim spomenutim investicijama, ali isto tako srednji dugoročni pogled prema otpornosti jer ne samo mi makroekonomisti i ekonomisti, ja bi rekao i opća javnost jako dobro zna nažalost, u pravilu iskusimo svi to skupa na svojoj vlastitoj koži, a to je činjenica da gospodarski i ekonomski ciklusi su takvi da p stoje uvijek razdoblja kada dolaze određene krize koje ne može pretpostaviti kada i u kojem segmentu odnosno koliko duboko će ići, kao što ni ovu pandemiju nitko nije mogao takvu predvidjeti.

I zato je važno jačati ovaj koncept otpornosti da upravo i europska gospodarstva i pojedine zemlje budu čim otpornija odnosno spremnija za bilo koju možebitnu novu krizu koja može nastupiti. Što se tiče pogleda unaprijed, dakle mi smo danas prezentirali HS-u kao što smo to prije nekoliko dana i tjedana učinili i socijalnim partnerima i hrvatskoj javnosti sažetak, sažetak koji je 80-ak stranica. Svi koji su ga pročitali, a ja vjerujem velika većina u HS-u mogli su vidjeti zapravo da ona daje jedan zaista obuhvatan pogled. Dokument cijeli će ići i ulaziti do u najsitnije detalje pojedinih reformi, pojedinih projekata i vrlo je moguće da će cijeli dokument doseći razinu od tisuću stranica. Međutim, ja bih rekao da su manje važni količina, broj stranica, puno je važniji sadržaji i još važnije, i još važnije implementacija tog istog dokumenta. Dakle, mi ga planiramo onako kako piše u samom aktu odnosno u samim pravilima koji su donesene na razini lidera zemalja članica, dakle Europskog Vijeća, gdje kaže as a rule dakle kao pravilo da države članice bi trebale do 30.travnja do kraja travnja ove godine službeno dostaviti svoje planove oporavka i otpornosti. Mi usvajamo ovaj dokument na sjednici Vlade 29.4., 29.travnja, mogu vam reći da i između današnjeg dana i tad tog datuma, vodit ćemo i dalje intenzivnu komunikaciju, pa tako recimo između ostaloga i sutra nastavljamo na visokoj razini komunikaciju sa kolegama iz Europske komisije upravo iz razloga što je ključni na neki način i dodatni izazov, ali i ključna poruka, a to je da se sad u ovim okolnostima dokument sastavi na način da će danas sutra dobiti zeleno svjetlo i da će biti čim spremniji za što je moguću bržu i jaču implementaciju i apsorpciju. Komisija bi u roku od dva mjeseca od službenog dostavljanja ovih planova trebala na temelju popisa kriterija ocijeniti relevantnost, djelotvornost i koherentnost planova, potom ide i Europsko Vijeće koje bi trebalo odobriti ocjenu planova za oporavak i otpornost na temelju prijedloga Komisije u roku od četiri tjedna. Znači već zbrajamo i tjedne i mjesece i ulazimo naravno već i u drugu polovicu ove godine. Ono što je za Hrvatsku važno kao i za druge zemlje članice, da po usvajanju ovog samog dokumenta imat ćemo na raspolaganju predujam u iznosu od 13% ukupne omotnice, u prijevodu to je negdje oko 800 milijuna eura nešto preko 6,1 milijardu kuna prevedeno, što bi trebalo u drugoj polovici ove godine sjesti u državni proračun, isto kao što i za ukupni program. To nije novac za krpanje ikakvih rupa javnog sektora, privatnog sektora, ono što kolokvijalno volimo nazivati helikopterski novac ili slično nego za sličnu ili istu zapravo namjenu kao i cijeli dokument. Nakon toga oslobađanje sredstava u okviru mehanizma predviđeno je dinamikom od dva puta godišnje, a ovisi o tome jesu li države članice u zadovoljavajućoj mjeri ostvarile relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti utvrđene u planovima za oporavak i otpornost. To je ono što ovaj instrument razlikuje od već, ja bih rekao, dobro znane pa dobrim dijelom i uhodane procedure i shvaćanja sustava eu fondova u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Upravo je završen jedan i otpočeo novi kojem također Hrvatskoj, čuli ste danas ministricu Tramišak, ne mali iznos sredstava postoji i stoji na raspolaganju za idućih sedam godina. Ta smo pravila manje-više dobrim dijelom dobro usvojili, stopa ugovaranja od preko 115%, stopa plaćanja i ovjeravanja koja je također značajno porasla proteklih godina zapravo je najbolji pokazatelj i dokaz. Ovdje u ovom konkretnom primjeru zapravo govorimo iz perspektive pojedinih zemalja članica, a tako i Hrvatske još i o kvalitetnijem načinu povlačenja. Međutim, vrlo jasno reforma, projekt koje podupire nju usko povezani ako ih nema, nema ni apsorpcije novca. Zato ponavljam još jedanput, koliko god je važan dokument koliko je on velik ili mal, važnije je o tome što piše u njemu, još važnije da dobije zeleno svjetlo i najvažnije od svega da bude implementiran odnosno da apsorpcija sredstava krene što prije. Rok trošenja, rok važenja ovog dokumenta je 2026.g., za pretpostaviti da nijedna europska vlada u međuvremenu neće imati parlamentarne izbore, to je predugi rok jel tako od šest godina odnosno pet i pol. U svakom slučaju sve ciljne vrijednosti za provedbu reformi i ulaganja moraju se završiti do 31.kolovoza 2016., a posljednje isplate iz samog mehanizma idu do kraja 2026.g. i mislim da tu trebamo vrlo jasno biti i načisto sa tim okvirom. Osobno mislim da taj okvir i vremenski horizont Hrvatskoj ide u korist jer je još dodatni naglasak upravo na onome povlačenju sredstava većem u prvim godinama korištenja. Evo zahvaljujem se svima još jedanput na raspravi u ime cijele Vlade, svi smo evo kolege tu i Beroš i Aladrović izdržali također do ovih kasnih sati, ja sam malo duže čisto da pređemo ponoć.